Dakle nažalost, kako to obično biva ovdje u Saboru kada nemate što reći o konkretnoj temi onda pričate o svemu i svačemu. No s obzirom na ono što je rečeno i što će biti rečeno buduće, dozvolite mi da u ime kluba ipak pokušam napraviti jedan rezime ovih poreznih zakona. Ali prije svega jedno pitanje i odgovor i vama, kolege i kolegice a i da ostane u zapisniku, zašto služe porezi? Za financiranje javnih potreba. A tko koristi te javne potrebe? Hrvatski građani. E sad, ajmo to malo dalje razrađivati. Ako mi kažemo ovdje da ćemo smanjiti nekakav porez onda istovremeno moramo razmišljati da li smo u stanju iz prihodovne strane proračuna kako na državnoj razini, tako i na lokalnoj razini podmiriti sve one potrebe koje smo nekome dali u određenim zakonima ili kojim smo pravo koje smo nekom dali donošenjem državnog proračuna. Međutim, nažalost u raspravama u ovom Visokom domu negiramo da ta, da izvršenje tog državnog proračuna usvajamo u ovom saboru i da temeljem toga postaje zapisani nekakvi dokumenti o financijskom stanju države, što je država ostavila i što nasljeđuje u sljedećoj godini. Također kolegice i kolege, definitivno nakon 4. kruga porezne reforme mi možemo konstatirati jednu činjenicu ali ako je gledamo na statičkoj razini čak se možda Ministarstvo financija trebalo potruditi pa određenom metodologijom to napraviti na dinamičkoj razini onda bi taj podatak bio itekako još kvalitetniji. Dakle ako gledamo na statičkoj razini, ako gledamo to statički onda ova ukupna, oslobođenja, reći ćemo smanjenja porezne presije je hrvatskim građanima i hrvatskom gospodarsku protekle sa ovim što predlažemo, što Vlada predlaže za sljedeću godinu hrvatskim građanima i hrvatskom gospodarstvu stavila skoro 9 milijardi kuna. I još kolegice i kolege, nemojte zaboraviti kad govorimo o tih 9 milijardi kuna, jednu vrlo bitnu stvar sa određenim smanjenjem porezne presije mi smo uzeli prihode jedinica lokalne samouprave i nismo kao neki prije nas ostavili milijardu i pol kuna jedinicama lokalne samouprave manjka pa neka se snalaze kako hoće nego Vlada je to kompenzirala sa 2,5 milijarde kuna iz prihoda državnog proračuna. Dakle to je bila jedna nova stavka na rashodovnoj strani državnog proračuna. I kad to pribrojite ovome, onda je ta cifra impozantna. E kada se tu nema šta prigovoriti onda se kaže Hrvatska ima daleko veću poreznu presiju. Pa možda o toj poreznoj presiji nisam htio govoriti na način kako ću govoriti ali s obzirom na svog prethodnika i neke druge moram naprosto reći neke stvari, postaviti vama a i cjelokupnoj hrvatskoj javnosti jedno pitanje. Da li je ova Vlada u protekle 3 godine povećala porezno opterećenje što se tiče poreza na dodanu vrijednost. Dakle to je ključno pitanje jer ako se vama povećavaju prihodi i to znatno a kasnije ću elaborirati određene cifre a niste povećali porezno opterećenje onda je to rezultat određenih procesa koje je ova Vlada učinila. Ako pogledamo strukturu rasta BDP-a pa ako vidimo da od onog ... [[Govornik se ne razumije.]] evo recimo 2,9 koliko je bio sad u zadnjem kvartalu ili na godišnjoj razini 2,6, 2,7% 2%-tna poena čini potrošnja, onda definitivno ovaj dio sredstava koji je Vlada iz državnog proračuna preusmjerila prema građanima i poduzetnicima je dio te potrošnje. Znači Vlada je tu učinila određene poteze. Sa oslobađanjem prostora za investicije Vlada je dala zraka gospodarstvu koje opet generira gospodarski rast. I sad gledajte što se dogodi, dakle SDP je, SDP-ova Vlada 2012. podigla opću stopu PDV-a sa 23 na 25%

I sad gledajte, dolazi druga Vlada, nasljeđuje potpuno iste porezne stope sa nekakvim sitnim korekcijama i njoj prihodi u praktički dvije godine, 2,5, 3 godine porastu za preko 10 milijardi kuna, sa preko 10 milijardi kuna.

Prema tome i to je dodatni rashod u državnom proračunu. I vi kad uzmete ukupnu, rast ... [[Govornik se ne razumije.]] sredstava za plaće i za mirovine onda ćete vidjeti koji razlog i zašto je rashodovna strana državnog proračuna narasla za skoro, samo s tog osnova za skoro 10 milijardi kuna. I zato kolegice i kolege kad raspravljamo o porezima onda nikad ne smijemo gledati samo jednu stranu, uvijek moramo gledati cjelokupnu priču jer uvijek moramo paziti da bi netko mogao ostati bez svojih prava ako smanjimo neke poreze. Zato onaj tko predlaže smanjenje poreza naprosto mora stvoriti uvjete da se povećaju prihodi a da se ne poveća porezna presija. Porezna presija se povećava jedino ako vi dižete stopu poreza a ako je na drugačiji način pune se porezni prihodi, oni su posljedica povećanih gospodarskih aktivnosti. To su naprosto činjenice. E sad kad bi mi na takav način raspravljali u ovom visokom domu, onda bi vjerojatno čak i možda neke prijedloge možda malo na drugačiji način koncipirali, ali da li je ta rasprava u ovom domu bila danas takova, nije, nažalost nije, nažalost nije. Ali ponavljam tko je digao stopu PDV-a sa 23 na 25%, diferenciranu stopu sa 10 na 13%, istovremeno državu zadužio za 80 milijardi kuna, a o tome koliko je tko državu zadužio trebate samo pogledati izvršenje državnog proračuna. Onaj deficit državnog proračuna možete financirat na samo dva načina, jedan je da prodate imovinu i s tim financirate deficit, a drugi je da se zadužite. Prema tome, ne trebamo se mi ovdje navlačit koliko je tko i uvjeravat nekoga drugoga zadužio državu, ali gledajte ako vi dođete na vlast, pa onda ste hvalite da ste restrukturirali brodogradnju i onda troškove restrukturiranja brodogradnje od nekakvih 12, 13 milijardi kuna jednostavno samo knjigovodstveno prebacite na deficit proračuna dvije prethodne godine da bi vaš proračun izgledao nekako i kažete je to je njihovo, iako po svim metodologijama taj trošak je bio u onom trenutku kada je došao na naplatu. Ali gledajte što se dogodi, ima ona narodna ovoga Bog pravicu, a netko drugi nešto drugo, šta im se dogodi na kraju mandata, iako nisu smjeli davati jamstva brodogradnji najedanput nakon tri godine stanke počeli davati jamstva brodogradnji i ovu Vladu je dočekalo 4 milijarde i 100 protestiranih jamstava. I nismo mi to prebacivali na deficit 2014., 2015. kad su izdana jamstva, nego Ministarstvo financija je to uredno knjižilo u deficit državnog proračuna godine kad su ta jamstva plaćena. Nije se radila nikakva knjigovodstvena ekshibicija kao što su neki drugi radili. To su činjenice kolegice i kolege, kao što su činjenice da su koeficijenti smanjeni zato što je naprosto bila takva situacija u proračunu i možemo vidjeti šta je tko od nas raspravljao tada u saboru i ne možeš zanemariti ako je kriza da netko može dati sve, ali isto tako kolegice i kolege je činjenica da je BDP u 2011. praktički bio na nuli, bio je minus 0,2% E sad ako imate veliki pad u 2009., u 2010. se on praktički on znatno smanjio, a u 2011. nestao i sad dođe druga vlada i onda je taj gospodarski pad najedanput 10 puta porastao od onoga kakav je bio 2011., a to su službeni statistički pokazatelji, to nije izmišljotina mene ili nekoga drugoga. I onda kažete da vam je netko drugi kriv. I što onda posežete, e sad dolazimo do ključne razlike između ove porezne reforme koju radi ova Vlada i koju su radili neki prije, dižite poreze. I nitko ne može reći da opće stopa PDV-a nije dignuta sa 23 na 25, 2014. diferencirana stopa sa 10 na 13% Jedino koje je porezno smanjenje bilo u prethodnoj vladi je bilo povećanje neoporezivog dijela na mislim sa 1.800 na 2.400, ali je ova Vlada kasnije to digla. I kompenzacija toga prema jedinicama lokalne samouprave nije išla. Jedinice lokalne samouprave su ostale bez milijardu i pol kuna. Zašto ovo sve govorim? Pa govorim upravo zbog toga što danas se svatko nabacuje sa nekakvim podacima koji naprosto nisu činjenični. Ovo sve što sam rekao stoji u službenim podacima da li ovog sabora, da li Vlade RH, da li resornih ministarstava. I to daje jednu dodatnu snagu, jedno dodatno značenje ovog poreznog rasterećenja. Još jedna stvar, politička odluka je ove Vlade bila da ide porezno rasterećenje poreza na dohodak i poreza na dobit. To je bila politička odluka ove Vlade i ona je to koncizno radila sve ove 4 godine i nije rekla, ajmo mi smanjiti zdravstveni doprinos za 3 postotna poena, onda nakon 6 mjeseci ja sam se šalio, prevario se, pa idemo ga vraćati natrag. To nije koncizna politika. Ovdje se može vidjeti koncizna politika pa čak i ako se netko s nekim stvarima ne slaže i može reći čuj niste u pravu možda ste trebali napraviti nešto, međutim ovdje se vidi konciznost. Isto tako, kao što se vidi konciznost u ovo što je ministar govorio, o odlukama koje su regulirane Pravilnikom o porezu na dohodak, da određena primanja zaposlenika u RH su neoporeziva. Dakle, Vlada je shvatila u onom momentu kad je preko 800.000 zaposlenih izišlo izvan poreznih škara i kad je praktički skoro 80% naših umirovljenika nažalost isto izišlo iz poreznih škara, naprosto shvatila da mora otvoriti jednu novu mjeru koja će biti primjenjiva na sve. Jer ako vi date mogućnost nekome da isplati 13 plaću do 5.000 kuna, kolokvijalno je zovemo 13 plaća, onda to kvači sve, ali da ste digli neoporezivi dio onda bi kvačio samo one koji su zahvaćeni poreznim škarama, one koji nisu zahvaćeni poreznim škarama to ne bi kvačilo. Isto tako i topli obrok i smještaj uz vjerodostojnu dokumentaciju i sve ostalo. Dakle, to je porezna mjera i porezna olakšica koja tangira sve, sve koji su zaposleni i sad je stvar njihovih poslodavaca hoće im to dati ili neće.

E sad gledajte kolegice i kolege, to su novci koji po zakonu koji smo mi donijeli ovdje pripadaju jedinicama lokalne samouprave, iz tih novaca se između ostalog financira i ne plaće, nego materijalni troškovi osnovnog i srednjeg školstva, financira se dječji vrtić itd. i da Vlada nije našla supstitut kompenzacijske mjere kako ih mi zovemo u državnom proračunu za ta oslobođenja, jedinice lokalne samouprave te usluge bi vrlo teško pružile. I zato kad govorimo o porezima onda ovo sve moramo imat na pameti, sve moramo imat na pameti, jedna vrlo složena priča, ne trpi politikanstvo, ja sam očekivao s obzirom i na neke kolege koji su govorili danas ovdje i na njihovo iskustvo da će rasprava upravo biti takova. Međutim, mi raspravu bacamo u neko drugo dvorište, a o ovome što je danas, možda je danas možda mogla iskrsnut jedna možda bolja i kvalitetna ideja, recimo ajde uzmimo ovu priču oko oslobođenja 100% i 50% poreza na dohodak za ove naše sugrađane do 25 i do 30.g., pa kako će se tretirati ta priča na području od posebne državne skrbi ili ovoga na, ovoga ili temeljem Zakona o gradu Vukovaru, dakle možda smo danas o tome raspravljali, niko neće reći da stopa poreza na dobit koje plaćaju 12% je dignuta na one koji imaju prihod 7,5 milijuna kuna, s praktički 93% poduzetnika u RH … [[Govornik se ne razumije]] sa oporezivanjem od 12%, dakle niz pozitivnih stvari o kojima smo mogli govoriti, međutim kad nemate argumenata onda se vraćate u prahistoriju i događa se što se događa, međutim kolegice i kolege, stopu PDV-a s 23 na 25% je digo neko drugi iz razloga što je bila naprosto situacija, kriza u svijetu i dogodilo se to što se dogodilo. Klub HDZ-a uz sve ove argumente [[Upadica: Hvala]] i obrazloženje neke stvari će podržati ovaj paket [[Upadica: Hvala lijepa]] zakona porezne reforme Ministarstva financija i Vlade RH.

Hvala potpredsjedniče HS, uvaženi predstavniče Vlade, kolegice i kolege, s obzirom da je ovaj paket zakona sad u drugom čitanju, nastojat ću u raspravi ne ponavljati ono što je već rečeno u prvom čitanju, nego možda naglasiti one bitne elemente koje mi se čini da su, ajmo ih tako nazvat, kamen spoticaja za razvoj i hrvatske ekonomije i hrvatskog gospodarstva, koji god od tih pojmova bio prihvatljiviji ili širi i svega onog što nam se danas događa, sve ove nedaće koje su nas zatekle jer, dozvolite ipak da koristim tu riječ, doista ne znam više čini mi se da su Vladu RH zatekla ova situacija sa učiteljima jer ovo sad traje predugo, 14 dana djeca ne idu u školu i to bi svakako trebalo riješiti. Ali zbog čega je tome tako? Ovaj paket zakona bi mogli usmjeriti u, ili orijentirati se na 3 smjera kojima on, kojima on zapravo, kojima kreće ka rasterećenju da ga tako nazovemo, to je porez na dodanu vrijednost, porez na dobit i porez na dohodak, to su tri stvari oko kojega se vrti ova priča. E sad kad sam rekao rasterećenje, iako porez na dodanu vrijednost ostaje na općoj stopi PDV-a, ostaje na općoj stopi od 25% jer je to bilo nužno kako je premijer ovdje rekao, ako želi ispuniti zahtjeve sindikata da se plaće povećaju ne na, na, na onaj način na koji se…

A sad kad bi ja znao gdje sam ja stao. Dakle, opća stopa PDV-a ostaje na 25%, nije smanjena, premijer je obrazložio jer ako se želi povećati plaće onda je nužno da tih gotovo 2 milijarde ostane kao prihodi proračuna, ali jedna činjenica se neprestano tu prešućuje ili zaboravlja. S jedne strane ako govorimo da se opća stopa PDV-a trebala smanjiti za jedan postotni poen i da bi to uzrokovalo smanjenje prihoda, ako ostavimo opću stopu PDV-a na sadašnjoj razini, nećemo imat povećanje u ili neće se ostvarit ono što, što je trebalo, što se trebalo ovoga ostvarit da, da nismo, da nismo uopće dirali jer ako vi, ako se povećaju plaće, a plaća je učitelja, sigurno su te plaće koje neće ići u štednju, to su plaće koje će ići u potrošnju, bilo prema obavezama ili za plaćanje kredita ili na druge načine u potrošnju i te plaće će generirati još veći prihod od poreza na dodanu vrijednost i tu se, a to pokazuju i podaci, od toga ne možemo pobjeći i to je ministar jutros kad je, kad je obrazlagao to, u prvom čitanju smo o tome dosta govorili. Iako se u 4 kruga ide s poreznim rasterećenjima, mi imamo najveći porezni ubriz do sad, porezni prihodi nam rastu, ali to više nije problem ovih, ovih mjera koje se navode i ovim rasterećenjem, nego je to strukturni problem, naš bruto domaći proizvod raste isključivo, pazite isključivo na temelju potrošnje, mi možemo reć nešto investicije, ali tu, na tim investicijama uglavnom su to investicije u kojima država sudjeluje, najmanje su, najmanje su tu uključene investicije privatnog sektora i onda nam se događa jedan drugi popratni efekt kad rastu investicije, kad raste BDP, nama obavezno raste uvoz, uvozna komponenta, to smo najbolje mogli vidjeti na primjeru brodogradnje. A sad zašto je kod nas, stvari, zašto su stvari tako nepovoljne? HUP Skor koji izrađuje, izrađuje Hrvatska udruga poslodavaca je dobar alat kojim, u kojima možemo vidjeti, prema njemu najveći i najslabije točke su opterećenje gospodarstva i investicijske poslovne barijere, nedostaju dakle privatna ulaganja. Zbog čega tih ulaganja nema?

I naravno tržište rada, e sad kod tržišta rada moramo biti jako oprezni i sve ono što danas podrazumijevamo pod tržištem rada jer sigurno iako u javnosti se takav dojam stječe. Jutros sam upozorio ministra da i on potiče na takvo razmišljanje svojim izjavama koje moraju biti primjerenije.

Kako nisu? Pa i učitelji su na tržištu rada i oni utječu na tome tržištu. I kada govorimo o tržištu rada onda moramo biti oprezni što po tom pitanju podrazumijevamo. Jer pitanje povećanja koeficijenata za plaće učitelja je pitanje koje rješava stvari za jednu ili dvije godine, ono je zapravo temelj za budućnost.

Ministar je upozorio s pravom da ako bi se povećale plaće učitelja, dakle ako bi dirnuo, dozvolite mi taj izraz svetost koeficijenata da bi se onda napravila lančana reakcija pa bi drugi tražili da se koeficijenti korigiraju. Ali ja ne vidim tu straha ministre, zbog čega taj strah? Uredba o koeficijentima koju je Vlada donijela, koja je više puta mijenjana, doista izgleda malo čudno. I vi tamo to je jedna šuma koeficijenata koji su kao da su lopatom nabacani. Tu bi trebalo napraviti jedan temeljiti posao i vi kažete nećete pregovarati o koeficijentima dok se ne napravi analiza. Ali tko treba raditi analizu? Pa imamo mi u javnom sektoru ljudi koji to mogu već danas raditi. Neka se napravi analiza čim prije, a moj vam je savjet i još jednom ponavljam, nemojte se bojati povećajte koeficijente za učitelje, vidjet ćete da efekt neće biti poguban za proračun, a ako je to podloga za ispravljanje drugih nepravdi onda to čak neće biti niti loše. Ali vratimo se sada na gospodarstvo i ono što s pravom ljudi koji su zaposleni u tzv. realnom sektoru prigovaraju pa i u odnosu na ovo povećanje plaća u javnom sektoru. Najveći problem je zapravo opterećenje gospodarstva u nejasnim pravilima u velikom broju procedura od građevinskih dozvola koje trebaju dobiti od samih poreza.

Sjećam se razgovora, evo baš mislim da je to bilo u Agenciji za poticanje malog i srednjeg poduzetništva kad se pregovaralo oko sufinanciranja, mislim da je područje svinjogojstva pa je neko postavio pitanje cijene mesa za idućih sedam, osam godina jel. Ali ako imate sustavnu politiku, ako vi na tome inzistirate onda će sigurno neovisno o kretanju cijene mesa taj projekt biti opravdan. I u tom smislu ovakva porezna rasterećenja koja su kraćeg daha, na kratak dah neće donesti one promjene koje su nam nužne da bi gospodarstvo zaživjelo. Jutros sam ponovo čitao da se uvjerim da sam dobro pročitao izjavu stečajne upraviteljice Uljanika koja predlaže spas Uljanika na taj način da će se morati ići u likvidaciju Uljanika d.d. jer neće vjerovnici prihvatiti stečajni plan i sada ona predlaže da država kao jedan od razlučnih vjerovnika prebaci dio imovine na tvrtku kćer Uljanik 1856 i da to naprave ostali vjerovnici kako bi se stvorili, inače ta tvrtka je osnovana mislim prošle godine, ima temeljni kapital 20.000 kuna tako bi se povećao temeljni kapital ove tvrtke kćeri 1856 trebalo bi u tom slučaju bi se moglo zaposliti kako ona kaže, 450 ljudi i trebalo bi nekih 50 milijuna eura HBOR osigurati kako bi se nastavila prije svega gradnja, mislim da je to Stočar brod 526 i nastaviti s radom. I ova priča u kontekstu ovih izmjena je vrlo slikovita. Što mi zapravo radimo? Zavaravamo li sami sebe? Pokušavamo li mi napraviti da se tako izrazim perpetuum mobile? Dakle nešto što nije funkcioniralo, nešto što nije išlo sada želimo napraviti bajpas pa ćemo to pokrenuti. Ista je stvar i sa određivanjem visine plaća, bilo je riječ o minimalnoj plaći ili neoporezivom dijelu u ovom slučaju se predlaže da se poveća neoporezivi dio na plaće. To naravno da neće osjetiti oni sa najnižim plaćama jer te plaće više ne mogu se porezno ni rasteretiti kada nisu porezno niti opterećeni. I svako umjetno podizanje plaća koje ne prati rast produktivnosti je dugoročno pogubno. Ministar to jako dobro zna i ono što ministar u ovom slučaju mislim da je ministar financija po mom mišljenju čak jedna od najvažnijih osoba u državi, opet ću to ponoviti volio bih da se ministra financija bira kao predsjednika države direktno da mu nitko ništa ne može, pa kada on kaže nema novaca onda ih nema stvarno, ali nema za nikoga, a ne samo za učitelja, nema ih uopće, ne može se trošiti kako se kome prohtje. Ovako doista ministre imamo dojam da nema za učitelje, za neke drugi stvari ima. Ministar financija se nalazi u jednoj situaciji gdje mora balansirati između prihoda i rashoda. Kolega Šuker je s pravom govorio kada se govori o porezima moramo imati na umu da porezi pokrivaju sve one rashode koji su nužni u društvu. Ali ono što meni smeta u toj i takvom odnosu snaga što ministar financija nema doista ili ja ne znam da postoje instrumenti kako će on, a on je i potpredsjednik Vlade, kako će on reći svojim kolegama ministrima kolege pa vi ne radite ništa.

Takva država, evo sugerira mi kolega, Branko hvala, takva država ne postoji. Nešto onda strukturno nama nije u redu. Danas su krivi ovi načelnici, šerifi, lokalni šerifi, uhljebi na lokalnoj razini, sutra su krivi učitelji jer tu nešto ne žele raditi, preksutra će biti krivi policajci, ne. kriva je Vlada RH, koja god Vlada je bila, u kojem trenutku, kriva je Vlada RH koja mora nešto poduzimati da se ove stvari mijenjaju. Potpredsjednik Vlade bi trebao imati ovlasti da kaže ministrima kolege, uozbiljite se, počnite radit, ministre Kujundžiću, čovjek od 80 g. iz općine Zdenci ide na pregled u Osijek sa crvenom tzv. C1 uputnicom, u bolnici Osijek mu kažu da mora napraviti CT glave pa neka skokne tamo u Zdence gdje živi pa neka u Zdenci uzme ponovno crvenu C1 uputnicu za CT ali s tom uputnicom neće ići na pregled CT nego će doć u dnevnu bolnicu, dobit će uputnicu za dnevnu bolnicu, u dnevnoj bolnici ... [[Govornik se ne razumije.]] mislim da je u D2 bijela uputnica pa će onda s tom bijelom uputnicom otići na CT, čovjek od 80 g. koji nema automobil, ne može, teško je pokretan, neka malo skakuće od Osijeka do, i onda kad je doktorica rekla imate u sustavu, imate, umreženi ste, vidite tu uputnicu, neko tamo, sestra ili koji je već bio rekao dežurni, pa neka on skokne, ako ne može, ne mora ni doć. Drugim riječima, rekla je ako ne može doć, neka umre. To su problemi i zato ministar financija mora razgovarati ozbiljno sa ministrom Kujundžićem. Mi imamo i onaj Državni ured za digitalizaciju društva. RH ima izlaz u 3D tehnologiji, ja ću to tako nazvat. Digitalizacija, digitalizacija i digitalizacija. Bez toga nema napretka, sve ove mjere koje vi ministre ovdje radite su, daju, ne mogu biti zločest pa reći ne daju rezultate, daju rezultate ali ono strukturno, ne pokazuju značajan uspjeh, pogledajmo Estoniju, pogledajmo što su ljudi napravili, znači imamo primjere gdje se to može, u RH samo je potrebna volja. I kad govorimo o koeficijentima, još jedanput, mi smo se ovdje cijeli Sabor, svi zastupnici se sastali da izglasamo koeficijent glavnom državnom inspektoru da bi čovjek dobio plaću. Za glavnog državnog inspektora smo mogli pregovarati o njegovom koeficijentu, sastati se, za učitelje ne možemo, evo 14 dana djeca ne idu u školu i da to razjasnimo, osnivači škola, vidim da šute, ne znam šta je sa, ne svi, neki, većina šuti. Osnivača škola ima, to su župani ... [[Govornik se ne razumije.]] ili gradonačelnici, ima ih iz svih političkih opcija.

Sada je na redu g. Branko Hrg ispred Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, izvolite.

Mi danas raspravljamo u drugom čitanju o paketu poreznih zakona, četvrti krug porezne reforme, slušamo raznorazne rasprave, u krajnjem slučaju vrlo malo govorimo o onome što je stvarno pred nama a to su porezni zakoni. Porezni zakoni čije izmjene i čije reforme su urodile dakle poreznim rasterećenjem, sa ovim paketom oko 9 milijardi kuna i to koga smo rasterećivali, rasterećivali smo čovjeka, znači građanina, zaposlenika, umirovljenika i rasterećivali smo poduzetnike. To je činjenica koju vrlo rijetko možemo čuti ovdje u ovoj sabornici, u ovom paketu i ako je išta da tako kažem, solidno rađeno u ovom mandatu, u mandatu ove Vlade ove saborske većine, onda je u principu teško nešto drugo uopće komparirati ovim potezima poreznog rasterećenja, dakle građana i poduzetnika. Naš će klub podržati ove prijedloge izmjena zakona. Pogotovo iz razloga što su oni usmjereni i povećanju minimalnih plaća, poreznim dalje rasterećenjima poreza na dohodak, dakle što su usmjereni opet dalje prema poreznim rasterećenjima poduzetnika određenih grupacija a spomenut ću i ovaj dio vezan na porezno rasterećenje mladih. To je izazvalo dosta polemika, čak je bilo izraza da je to diskriminatorno, da je to diskriminacija ljudi a onda istovremeno imamo situaciju da se svi kunemo u mlade, svi želimo mlade, svi želimo da ostanu, svi želimo da završe svoje škole da li strukovne, da li fakultete i da ostanu raditi i živjeti u Hrvatskoj. Ja ne vidim nikakvog razloga da u bilokojem momentu kažemo da je to diskriminatorno nego dapače, mislim da je to dobra poruka mladim ljudima koji trebaju započeti svoj radni vijek, koji trebaju započeti raditi, koji trebaju početi savijat svoje obiteljsko gnijezdo i na taj način i pokušat zadržat barem jedan dio u Hrvatskoj, u svojim sredinama, u svojim lokalnim samoupravama. Bilo je tu dosta kritika od strane i o lokalnih samouprava jer naravno do lokalne samouprave koje se financiraju iz poreza na dohodak, smatraju da će time izgubiti dio tog prihoda no dugoročno gledajući, neće izgubiti taj dio prihoda jer ako ti mladi ljudi ostanu, ako se zadrže u tim jedinicama lokalne samouprave, ostanu tamo živjeti, ne odu nekuda van, onda će oni dugoročno naravno itekako to jedinice lokalne samouprave i plaćati porez i ostale dažbine koje idu i u krajnjem slučaju očuvati život u njoj. Bilo je dosta i povika na taj dio gubljenja tih prihoda od lokalnih samouprava ali nije bilo možda dovoljno neću reći pohvala nego pozitivnih komentara kada je po prvi puta prema lokalnoj samoupravi od strane države dakle napravljena jedna fiskalna decentralizacija i kada su lokalne samouprave najedanput, najveći dio lokalnih samouprava, naravno ne sve, one razvijenije, one koje su jače, one nisu niti trebale dobivati iz Fonda izravnanja nikakve novce kada su najedanput te lokalne samouprave koje nisu prije imale tih sredstava dobile znatna sredstva. I onda su se neki čelnici lokalnih samouprava i njihova predstavnička tijela okrenuli prema investiranju, razvoju, stvaranju boljih uvjeta života, neki su počeli organizirati koncerte, fešte, prošćenja. Neki idu i dalje pa kupuju tenisice, razno raznih stvari vidimo kojih ima. I mislim da smo tu možda malo ministre pogriješili i da smo možda u toj fiskalnoj decentralizaciji morali malo jače definirati ipak kako i na koji način će se koristi i trošiti ta sredstva jer znate kad najedanput imaš puno novaca a prije nisi imao razno razne ti ideje padaju na pamet a znamo da ljudi vole se malo i dodvoriti svojim biračima na terenu pa onda koriste taj novac koji je novac građana za stvari koje možda i ne bi trebalo raditi. No, svi imaju svoju odgovornost, imaju izbore, tako svi i govore pa će građani to ocjenjivati i biti će ili pozitivno ili negativno ali taj novac je u mnogim stvarima otišao, jedan dio tog novca je otišao nepovratno i u principu ga više nema, on je potrošen a nisu se napravile možda neke stvari koje je trebalo napraviti. Dakle ne generaliziram, rekao sam uvodno da je bilo onih čelnika i predstavničkih tijela koji su vrlo pametno išli ulagati taj novac, iskoristili su to, iskoristili su posebno za svoje komponente za korištenje europskih novaca obzirom da je u ovom vremenu u mandatu dakle ove Vlade ipak pokrenut čitav niz razno raznih infrastrukturnih projekata i programa i da se taj investicijski ciklus itekako osjeća u svim dijelovima Hrvatske da danas nema skoro načelnika općine ili gradonačelnika kada dođete u posjed, kada dođete na dan općine ili grada koji se ne hvali da su realizirali toliko i toliko projekata, toliko i toliko europskih novaca. Dakle kritike da se nije napravilo, da se nije pokrenulo investiranje i korištenje europskih sredstava ne stoje a dobra dio i razloga toga je ona fiskalna decentralizacija da su mogli lokalni čelnici dakle pratiti sve to skupa. I znam da je tek pred nama jedan pravi investicijski ciklus po lokalnim samoupravama jer su pripremljeni mnogi projekti i posebno u ovom dijelu vodno komunalne infrastrukture, aglomeracija.

Znači investicije kakvih se ne sjećamo, u krajnjem slučaju ne pamtimo ih da ih je bilo i to je činjenično stanje. E sada kad govorimo o ukupnoj situaciji i naravno svi su spomenuli plaće i izdvajanje za plaće u javnom sektoru mi u klubu posebno pozdravljamo odluku premijera da odustane od svog predizbornog obećanja, da smanji PDV za 1% i da taj 1% PDV-a usmjeri prema plaćama ljudi. Ono što mi je žalosno, žalosno mi je da mi ovdje u ovoj sabornici pa i u svojim javnim izjavama u dnevno političke svrhe pokušavamo iskoristiti problem koji nije stvorila ova Vlada koji su stvorile sve Vlade do sada u RH a to je problem degradacije prosvjetnih djelatnika. Dakle žalosno je da bilo tko iz oporbe danas pokušava hvatati neke sitne političke poene na tome. I poruka je nek' ne pokušavate ljudi jer nećete ih uloviti. Za te ljude mi smo svi odgovorni i jesmo odgovorni i svi smo krivi ili manje ili više. Ali u svakom slučaju nije vrijeme za sitno politikanstvo i za sitno hvatanje političkih poena jer ih tu nema nego je vrijeme da se stvarno nađe rješenje. I uvjeren sam da će se rješenja pronaći, da će se rješenja pronaći, da će prevladati jedan razum, jedna racionalnost, da će se emocije ipak malo staviti na stranu i da će se doći do konačnog rješenja. A onda u onom drugom dijelu i do korekcija svih tih stvari koje su prisutne u javnom sektoru kako ljudi ne bi bili izdegradirani nego bi imali nekakvu startnu poziciju i startnu osnovu na jednakim uvjetima a onda prema svom radu, prema kvaliteti svojeg rada, prema vremenu koje provode u radu bili i adekvatno nagrađeni. Eto, poštovani potpredsjedniče Vlade, ministre, dakle klub će podržati čitav paket ovih zakona.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS, uvaženi ministre sa suradnicima, kolegice i kolege, evo danas tu raspravljamo o 4 krugu porezne reforme u kojem nažalost nije došlo do smanjenja opće stope PDV-a, međutim i mi smo stava da je bolje u ovom momentu zadržati stopu od 25% i 1,8 milijardi kuna upotrijebiti u druge svrhe koje su stvarno u ovom momentu potrebne odnosno u korekciji plaća i mnoge druge stvari. Ali se isto tako nadamo da će doći vrijeme s obzirom i na ove trendove i ovu situaciju koja je u RH da ćemo stvarno moći razmišljati i o značajnijem smanjenju opće stope o tih 1% Sad bi se malo osvrnula ono taksativno na neke zakone, između prvog i drugog čitanja nije bilo nekih bitnih promjena, osim nekih sitnih korekcija naravno kako bi se još poboljšali ti zakoni. Što se tiče Zakona o porezu na dodanu vrijednost, tu svakako moramo izdvojiti mogućnost plaćanja PDV-a po naplaćenoj naknadi do 7,5 milijuna kuna, dakle svako sad može odlučiti čiji je promet do 7,5 milijuna kuna da li će plaćati PDV onda kad ga on dobije naplaćeno ili će i dalje se odlučiti da to bude po fakturiranom. Ono što je još bitno kod ovog dijela izdvojiti, a to je smanjenje stope PDV-a na 13% za jela i slastice i tu su bila različita rješenja, imali smo prvo stopu od 10%, pa je bila povećana na 13, pa je bilo povećana na 25, pa je bilo nekih izuzeća, ali sad je točno definirano na što se sve obračunava 13% bez obzira gdje se uslužuje, to su dakle jela i slastice i to je stvarno tu obrazloženo. Ono koje su izmjene u odnosu na prvo čitanje, to je da se u čl. 5. st. 3. mijenja točka z) i to je oporezivanje sniženom stopom PDV-a od 13% za nositelje fonogramskih prava, što je povezano s autorskim pravima, pa je to i zapravo logično rješenje. Što se tiče Zakona o porezu na dobit, tu isto imamo novi prag od 7,5 milijuna kuna gdje se sad plaća stopa poreza na dobit 12%, čuli smo da 93% od ukupnog broja poduzetnika će sada plaćati stopu 12% Ali nažalost opet se moram prisjetiti na poduzetnike iz kraja iz kojeg dolazim, što doduše ne rješava ovaj zakon, a to je oni plaćat će isto, mnogo njih odnosno većina stopu, stopu poreza na dobit od 12%, ali će to biti jako mali apsolutni iznosi jer radi se o radno intenzivnoj industriji gdje je stvarno dobit mala, gdje su plaće radnika male i trebamo pronaći rješenje za tu granu jer takvih je dosta poduzetnika koji zapošljavaju mnogo ljudi, kojima će se sad ovom Uredbom o povećanju minimalne plaće povećati minimalna plaća, zapravo trebala bi im narasti plaća, ali koji će odnos to biti, to ćemo još vidjeti jer su samo mogućnošću isplate neoporezivog dijela oni svojim radnicima stavili dodatak na rezultate rada, sad će mnogi od njih morati dio uvećan za doprinose isplatiti u obliku plaće, pa da li će uspjeti zadržati i ovaj neoporezivi dio plus plaće, to još kalkuliraju, ali to im je isto sad jedna nedoumica, jedan problem, ja ne kažem da je minimalna plaća previsoka, nego jednostavno su troškovi rada koji odnosno sa svim doprinosima previsoki u tom dijelu i zadnji put sam se osvrtala na bolovanja koja su prisutna u tim branšama, u toj industriji gdje je u većini slučajeve ženska radna snaga i bolovanje do 42 dana koja idu na teret poslodavca. Ipak moram pohvaliti mnoge stvari u ovom dijelu Zakona o porezu na dohodak, posebno bi izdvojila mjere koje se odnose na demografsku politiku. Tu imamo kod osobnog odbitka sad proširenje primitaka koji ne ulaze u cenzus za uzdržavane članove gdje prvi put imamo uvrštene i nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada, ali isto tako i naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja. Dodatna demografska mjera je također i isplata neoporezivog dijela za troškove vrtića gdje poslodavac može svom zaposleniku neoporezivo isplatiti dio koji on plaća za vrtić. I drago mi je što u ovom dijelu gdje je, se ne plaća porez za mlade do 25.g. odnosno do 30.g. plaća se 50% je uvaženi dio da to ne bude obveza poslodavca mjesečno, da na taj način obračunava plaću, već će to biti tek 2021. prvi put nakon konačnog obračuna, dakle negdje u 5. mjesecu i nadam se da će do onda isto biti pronađeno rješenje kako to nadoknaditi jedinicama lokalne samouprave ukoliko neće imati toliko povećanje prihoda da bi mogle zadovoljiti odnosno usklađenje sa svojim proračunom.

Dakle da se ne ponavljamo, ja ću samo kratko apostrofirati ne samo, mislim najbitniji je ovaj sad zadnji krug cjelovite, ne cjelovite, ukupne, neukupne, tako svejedno, ono što je bitno i ono što građani osjete na svojim džepovima, što gospodarstveni osjete i to je ono što, jedino što zapravo je važno u ovome svemu. Ova sva peripetije, cjelovito, polu cjelovito, na pola, ne, da, kako god, bitno je da mi kao i ovaj puta radimo porezne izmjene koje idu in favorem, znači prema građanima, prema gospodarstvenim, nikome se ne propisuje dodatne porezne obveze, nego dapače one se rasterećuju. To je naravno sa strane oporbe, kaže uvijek možete više, treba više, naravno kako bi se svi lijepo dodvorili. S druge strane morate biti odgovorni i ja sam to već nekoliko puta rekao ne može se sve raditi preko noći. Pokazivao sam i zadnji put ovdje jedan graf koji je najbolje, ... [[Govornik se ne razumije.]] zapravo pokazuje što se događa kada se smanjuje ili povećava porezno opterećenje. Dakle ako porezne prihode povećavamo, odnosno porezno, stope povećavamo, prihodi su u jednom trenutku nakon pika smanjuju. Ovaj pik gdje je uravnoteženo, to nitko ne zna gdje je, to ne može nitko sa sigurnošću reći to je tolika stopa PDV-a, to je tolika stopa poreza na dohodak i svih onih neoporezivih ili bilo kojih drugih davanja. To se mora postupno utvrđivati jer to je sukladno promjeni, veličini gospodarstva, gospodarskih kretanja, izuzetno, izuzetno promjenjivo. I zato treba ići postupno, zato treba pratiti i gledati kako promjene reagiraju. I naravno onda ako su dobre i ako idu u dobrom smjeru da kada smanjimo porezno opterećenje dolazi do povećanja gospodarskih aktivnosti i povećavaju se prihodi. Dakle to vam je isto ono kao što sam rekao smanjite cijenu proizvoda, netko bi logički rekao sada ćete manje zaraditi, ne prodati ćete više tog proizvoda i zaraditi ćete u konačnici više. To je onaj najosnovniji graf, tko god je malo ekonomije se gledao ponude i potražnje u fleksibilnosti u kojoj mjeri vi možete sa cijenom utjecati na vaše prihode i kako će se kretati ta cijena. E sad, što smo napravili ovdje? Ovdje se rade neke stvari koje su zbilja godinama se spominjale kao opterećenja, kao nešto što je pretjerano. Sve u svemu ide se u daljnje rasterećenje. Naravno ono što je dobro, što imamo načelo blagajne kod plaćanja PDV-a dakle da se može sada birati do 7,5 milijuna kuna da si obveznik tek kada ti netko plati da te država zadužuje. Prije ste imali onu maltene tvrtke su išle u stečaj, male tvrtke koje su fakturirale, generirala se jedna nelikvidnost. Njima je država sjedala na račun, dužni ste za PDV a njima one se nisu naplatile. Tvrtke ni krive ni dužne. Sada možemo to za ove male, apsolutno dižemo ti i to je jako jedna dobra stvar. Nadalje, isto za porez na dobit, to je ministar već govorio, povećava se prag za one koji idu u stopu od 12% i zapravo to isto također iznosi 7,5 milijuna kuna, dakle mislim da će to sada i preko 90, 93% biti njih koji će u tome malo i srednje poduzetništvo koji su u tome razredu obuhvaćeni. Dakle opet kažem ide se na korist gospodarstvu i svemu onom. Što se tiče poreza na dohodak, tu sam u prvom čitanju imao nekih primjedba i osobno ako, ću sada probati nešto amandmanom doraditi. Kada govorimo o rasterećenju plaća mladih, dobro da je naš prijedlog prihvaćen da malo damo zraka jedinicama lokalne samouprave što se tiče njihovih prihoda da se znaju sračunati i da se ovdje radi to zbilja u korist tih mladih osoba da oni na kraju kod svoje porezne prijave, odnosno kod poreznog rješenja će dobiti porez poreza za sav taj dio.

Time radimo jednu demografsku mjeru, doduše ne pomažemo poslodavcima, oni nemaju manji trošak ali njihovi radnici imaju neke odgođene prihode na koje mogu računati. Ono što bih volio i što ću osobno podnijeti amandman da se tu uvrste i obrtnici mlađi od 30 koji su dohodaši dakle u sustavu PDV-a. Dakle jedna striktno ciljana grupa, to nije puno ljudi, za paušalce to ne možemo jer oni ovako, em nisu u sustavu PDV-a, em plaćaju vrlo mala davanja što se tiče poreza sukladno primicima, dakle tu praktički ne bi imali što više ni smanjiti, to je do 80 tisuća kuna prihoda godišnje 1200 kuna poreza, dakle to je zbilja neki ono najmanji dio zato i je toliko to popularno. Tu ću se osvrnuti samo na jedan drugi dio kod paušalnih. Također kad govorimo o mladima onda govorimo i o stručnom osposobljavanju, mislim da bi bilo dobro da se njih uvrsti i na to ću isto podnijeti amandman za neoporeziva davanja da se omoguće i onima na stručnom osposobljavanju, dakle oni danas nemaju pravo na božićnicu, regres ili nagrade zaposlenika i sve ono drugo što ih spada kao ostale radnike.

općine i gradova koji je u tim svojim odlukama jasno izrazio stav da bi RH imala biti vlasnicom samo onim nekretninama koje su se na dan 24. srpnja '91. godine nalazile izvan granica građevinskog područja. Nažalost, posljednjih nekoliko godina sudovi po tužbama RH mijenjaju ustaljenu sudsku praksu i sada prihvaćaju njene tužbene zahtjeve i općinama i gradovima se kroz te sudske odluke oduzima vlasništvo na nekretninama koje su već stekle. Uglavnom se tu najčešće radi o zemljištu koje u naravi nije niti šuma, a niti poljoprivredno zemljište. S obzirom da su općine i gradovi s dijelom tih svojih nekretnina raspolagali u smislu prodaje, a dobivena sredstva koristili za svoj razvitak država ih sada tuži da sva ta uprihodovana sredstva plati državi. Ovakvo mijenjanje dugogodišnje sudske prakse i ovakvo tumačenje odredaba Zakona o šumama i Zakona o poljoprivrednom zemljištu povlači za sobom katastrofalne posljedice i počinje dovoditi do financijskog sloma i općina i gradova. Ovdje se ne radi o pukom izražavanju nezadovoljstva od strane općina i gradova zbog gubljenja imovine u sudskim postupcima, radi se o teškim posljedicama i to velike pravne nesigurnosti čime bi se iznevjerilo povjerenje … investitora, općine i gradove, postavljanje obvezno pravnih zahtjeva za isplatom često milijunskih iznosa koje su općine i gradovi uprihodovali raspolaganjem nekretnina na zakonit način, a čije bi plaćanje sada dovelo do njihovog financijskog kraha. Daljnji razvoj općina i gradova koji će biti onemogućen budući da jedinice lokalne samouprave ostaju doslovno bez cjelokupnog zemljišta koje imaju u svom vlasništvu. Poštovane kolegice i kolege, ova nezavidna situacija u kojoj su se općine i gradovi našli zaslužuje našu posebnu pažnju i trebamo se zapitati čemu to vodi. Sve vas molim da se informirate da li su i u vašim područjima iz kojih dolazite također prisutni navedeni problemi, a osobito vas kolegice i kolege iz Dalmacije, a to vas molim jer u suprotnom nečinjenjem ili prešutnom podrškom promjenom pravnog stajališta podržat ćete i svjesno ugroziti egzistenciju općina i gradova. Zato ova situacija zaslužuje našu punu pažnju, zaslužuje raspravu i pred nadležnim saborskim odborima, ali isto tako i na plenarnoj sjednici ovoga Sabora.

Kolegice i kolege. Trebali bi reći dobar dan Hrvatska. Kakva je ta Hrvatska? Kakva je ta Hrvatska u kojoj pripadnici Hrvatske vojske se vozaju helikopterom, švercaju municijom i oružjem? Kakva je ta Hrvatska u kojoj hrvatska policija falsificira i izdaje lažne putovnice kriminalnim skupinama? Kakva je ta Hrvatska kojoj poslodavac daje zviždaču ovome koji je ukazao na kriminal otkaz i ne isplaćuje mu plaću? Kakva je ta Hrvatska u kojoj štrajkaju medicinske sestre i tehničko osoblje? Kakva je ta Hrvatska u kojoj djeca ne idu u škole? I kakva je to Hrvatska u kojoj Vlada ne isplaćuje plaću radnicima? Žalosno je ovo sve što sam nabrojio, ali to imate na svim portalima, to misli hrvatska javnost o našoj Hrvatskoj. I onda kažimo dobar dan Hrvatska, gdje si Hrvatska. Da li je Hrvatska ovdje samo u Zagrebu na Markovom trgu ili je Hrvatska i u Županji i u Gunji i u Slavonskom Brodu i u Glini i u Konavlima? Da je Hrvatska i trebala bi biti, ali prema odnosima kako se Vlada i resorni ministri odnose prema ovim dijelovima Hrvatske i ruralnim dijelovima, … područjima gdje se teško živi iz kojih se iseljava rekli bi nema brige lipo se tamo živo. E,e, lipo se nekad živilo, bilo i kruva i dukata i zlata i pisme i svinjokolje, a sada je svega manje. Pa upravo zbog odnosa i ove Vlade i prethodnih vlada prema tim područjima jer što drugo sada reći radnicima koji evo i danas štrajkaju ispred županije radnicima grupe Đuro Đaković. A upozoravali su i oni i sindikati, a i mi iz opozicije, da nije dobro još prije tri godine da se ova tvrtka i ova grupacija skine sa liste društava od posebnog interesa za RH, da nije dobro da se nije napravila dokapitalizacija, da predstavnik Vlade nije došao na skupštinu jer nije znao stav Vlade, da je propala dokapitalizacija, da nije dobro da se izdaju jamstva za brodogradnju i za Đuru Đaković i da se ne vodi briga kako se troši taj novac, di je taj novac, kako je utrošen i da se mora platiti jamstva 4,5 milijarde za brodogradilišta, a sutra će se morati platiti 95 milijardi jamstava za Đuru Đaković grupaciju. I nije dovoljno da sada samo da uprava društva daje ostavke, trebala je već davno prije kada su na to upozoravali i oporbeni političari i sindikati i radnici. Još u 7. mjesecu je sindikat i radnici upozorili Vladu da je Zagrebačka banka odustala od financijskog praćenja ove grupacije. Ništa se nije reagirali dok radnici nisu izašli u štrajk i onda ajde nađe se 6 milijuna kuna, isplati se bruto plaća. A što dalje? Nema odgovora. Jučer su bili pred Ministarstvom gospodarstva, ministar nema odgovora. Danas su bili pred županijom tražila je opozicija da bude tematska rasprava u jednoj županijskoj skupštini Brodsko-posavske županije, vladajući su to odbili i opozicija je zajedno s radnicima napustila jer jednostavno više i ne vjeruju tim vladajućim. Pa nije dovoljno jučer samo ovdje predstavnik tih vladajućih postavi reda radi kamilica pitanje ministru kada će biti plaće za radnike Đure Đaković. Nema odgovora. Ministar je trebao večeras biti u Slavonskom Brodu i donijeti odgovore na to, odgodio je dolazak do ponedjeljka i to dovoljno govori da nemaju rješenja ili ih nije briga za 600 uposlenih. A znate što poručuju radnici ispred zgrade županije danas? Većina njih su bili branitelji koji rade sad u specijalnim vozilima, njih više od 600. Kažu mi smo bili potrebni kad je stvarana Hrvatska, kad je trebalo braniti Hrvatsku, a sad nas više ne trebate. Pa je li tražite da Slavonci se ustanu i da idu rušiti ovu Vladu? To tražite? Oni su spremni na to jer su kivni, jer su razočarani jer s čime će oni sada kupiti poklone za Sv. Nikolu svojoj djeci? S čime? Ja sam danas u svojoj replici ministru financija rekao, pa budi sv. Nikola, obećaj im i tih 3 milijuna kuna, podijeli im po 5 tisuća kuna za Božić, riješite im plaće, riješite dugoročno funkcioniranje ovog društva. Odbili ste amandman 200 milijuna kuna za dokapitalizaciju ovog [[Upadica Radin: Vrijeme.]] društva, zašto? To pitaju Slavonci.

Izvolite. Poštovani kolegice i kolege. Ja ću ovim putem iskoristiti priliku i najaviti prijedlog zakona koji ću prije svega uputiti Vladi odnosno Ministarstvu kulture, radi se o Prijedlogu izmjena Zakona o elektroničkim medijima, nešto što sam ja ovdje pričao prije dobar dio vremena gdje sam obaviješten da je možda u izradi upravo te izmjene navedenoga zakona. Ja ću najaviti ovim putem prijedlog koji nadam se da će biti uvršten, ako ne bude uvršten onda ću sam inicirati izmjene i dopune istoga zakona. Naime, nešto što bi se ovako učinilo možda na prvu ruku banalno, ajmo reći onako najmanji problem svih nas od svih problema koji nas danas i općenito u državi more, ali ljudski onako nešto što se svaki dan mi pogotovo naši građani s time susrećemo je činjenica da vjerojatno kada ste svi gledali određene vijesti, programe ste imali dojam kao da vam je neko kada je došlo do neke pauze do bloka reklama, do odjavne uvodne špice pojačao prijemnik i onda brže bolje stišavate odjedanput buka u kući, galama i ne zna se ko je šta je kako je i prolaze reklame, počne program ne čujete ništa. Znači kažem možda ovako zvuči banalno, ali to je nešto s čim se naši građani susreću. Naime, mi nismo definirali i nemamo definirano da u RH nije zabranjeno da reklamni program bude glasniji od ostatka ili te najavne odjavne špice, znate ono kada ide Dnevnik pa ddddum onako uz neki tako da i susjedi čuju šta vi slušate odnosno šta gledate. To nije definirano. Europska komisija je to prepustila odnosno EU svojim državama članicama da posebno reguliraju i neke države članice već jesu Velika Britanija i recimo Italija. Tamo je striktno navedeno da reklame ne smiju biti glasnije od drugog sadržaja unutar programa. Možemo mi reći da može biti odstupanja nešto malo, ali dapače ne bi smjelo jel to zbilja onako jedan mala izmjena, jedna rečenica, ali ja vjerujem da mnogi naši sugrađani će to prepoznati kada im sada skrećem pozornost na to da su zbilja imali takve situacije kod kuće da je u jednom trenutku nešto glasno, neka reklama, neki jingl i onda kreće program i opet se ne čuje, pojačate da čujete što ljudi govore ili što se događa. I onda naravno buka, halabuka itd. Mislim da se tu ostvaruje jedna tržišna utakmica koja daje prednost oglašivačima u odnosu na sami program jer oni time dobivaju veću izraženost barem u onom dijelu podsvjesnoga da odjedanput je nešto glasnije što se sada događa na TV-u ili možda sam nešto drugo radio odjedanput neko je pojačao TV i sada ja okrenem pozornost više. Naravno to je sada moguće, ja to mogu razumjeti u toj tržišnoj utakmici da se ostvaruju prihodi i što više skreće pozornost na oglašivače, ali to ne smije se raditi na uštrb potrošačkih prava naših građana. I tu ne bi se mijenjao Zakon o potrošačima nego upravo Zakon o elektroničkim medijima koji zapravo treba imati konačni cilj zaštitu potrošača i reguliranje sektora oglašavanja. Mislim da i kroz Vijeće za elektroničke medije da se to može pratiti ali i gledati, ali čak ide toliko da danas u tehnologiji imate TV prijemnike koji to samostalno reguliraju, dakle neko je to već prepoznao, neko je to već vidio kao problem, vidio kao jednu ajmo reći prednost koju ostvaruju pojedini oglašivači skrećući pozornost na jedan ajmo reći nedopušteni način i čak imate neke modernije TV prijemnike koji automatski bez obzira kakav je imput audia oni ga svedu na ono što ste vi zadali. No međutim, daleko smo mi od kupovne moći naših građana da si svi to mogu priuštiti i mislim da je ovo jedna tema koju bi ovako light tema ali jedna tema koju bi sigurno trebali napraviti da izbjegnemo te razne nesporazume, buke, galame u kućama u domaćinstvima i olakšamo samo praćenje tih programa našim građanima. I ja vjerujem da se isto može podvesti i za radio programe da je tamo ista ta mogućnost nije regulirana gdje nešto u jednoj razini unutar jednog programa segmenta ne bi smjelo biti nekih velikih odstupanja.

završili sa iznošenjem stajališta i vraćamo se na našu točku pa će u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih prvi govoriti poštovani zastupnik Tomislav Panenić. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Cijenjeni predstavnici Ministarstva financija, cijenjene kolegice i kolege, danas ovdje raspravljamo o setu zakona bilo da ga zovemo mini reformom ili nastavkom reforme, sustavnom reformom, ono što je sigurno da nitko od nas ovdje vjerojatno neće nešto reći dramatično, naći problematično u ovim stavkama koje su ovdje. Znači nešto što je ministarstvo predložilo što će napraviti određeno rasterećenje. Ključna rasprava zapravo treba biti da li je intenzitet rasterećenja dovoljan da napravi određenu promjenu. Ja mogu razumjeti stav Ministarstva financija koje gledajući na ukupne, na prvenstveno na prihodovnu stranu proračuna će razmatrati koliko se smanjuju proračunski prihodi, da li je onda održiva zapravo bilanca državnih financija, da li mogu pokrivati rashode, da li će iskazivati suficit, da li ostvaruju Plenkovićeve ciljeve da uđemo u euro zonu da bi kroz to sve, znači brojni su mehanizmi koji utječu na mogućnosti donošenja ključnih promjena koje bi ministarstvo i ministar financija sa svojim suradnicima nama predložio. Prema tome, ja ipak ću reći da ovo jeste promjena koja je u okviru razmatranja proračunskih prihoda prihvatljiva Ministarstvu financija, ali bih ipak naglasio da hrvatski građani i hrvatski poduzetnici očekuju snažnije zahvate jer brojni primjeri i praksa koja se događa u Hrvatskoj pokazuju da bez takvoga snažnog zaokreta u fiskalnoj politici nećemo moći napraviti održivo stanje prvenstveno na tržištu rada, a to će nam utjecati i na brojne gospodarske tokove u državi. Možda nekome tko je ipak u razvijenom dijelu Hrvatske kao što je glavni grad Zagreb ili neke druge pozicije to ne osjeti još uvijek toliko jer ima prelijevanja radne snage iz drugih krajeva Hrvatske prema takvim centrima, ali mi zastupnici koji dolazimo iz područja koja su najviše demografski ugrožena osjetimo pad, jedan ekonomski pad već sada se osjeti i jednu besperspektivnost daljnjih ulaganja koja, koja je učinak otvorila, otvorilo naše članstvo u EU, mogućnost hrvatskim građanima da odu raditi u druge zemlje EU, a izostala su očekivanja od snažne potpore putem europskih fondova koje će stvoriti novu dodanu vrijednost, koja će stvoriti snažnija lokalna tržišta na takvim ugroženim područjima, koja će omogućiti da proizvodi koji nastaju, primarni proizvodi ili sirovine koje se nalaze na tim područjima imaju svoju preradbenu komponentu i da zatvorimo jedan ciklus. Pa ću ja ovako proći malo, da prokomentiram ove prijedloge već sam i kroz repliku ministru rekao da stvarno treba voditi računa o tome da hrvatski poduzetnici jesu poduzetni i ako uoče u okviru zakonskih rješenja koje Vlada predlaže, a vladajuća većina usvaja da postoji mogućost da pronađu prostor kom će povećati svoje prihode odnosno smanjiti svoje rashode, prvenstveno porezne oni će iskoristiti taj model. Ne možemo nikome zamjeriti što to koristi. Jedno je kad je to pozitivno, na način da poduzetnik stvara okruženje, gospodarski razvija, poštiva svoje radnike pa onda kroz uštede koje omogućavaju zakonska rješenja, stvara zapravo svoj napredak onda bismo mogli reć da, to je pozitivna praksa. Ono što najčešće mi imamo a to je da dolazi do negativnih pojavnosti pa onda poduzetnici izbjegavaju plaćanje svojih dadžbina prema državi ali ne samo da izbjegnu prema državi nego isto tako to uskrate i prema svojim djelatnicima i prema okruženju, zajednici u kojoj žive i onda imamo jednu negativnu pojavnost. Tu sam i upozorio tada da nama se događa da tvrtke koriste mogućnost osnivanja povezane zapravo osobe ili čak i tvrtke koriste mogućnost osnivanja jednostavnih društava sa ograničenom odgovornošću i unutar jedne poslovne godine izvrše nelegalnu transakciju koja načelno izgleda legalna ali u biti dovode do toga da zatvaraju poslovanje i pokušaju unutar iste te godine kroz skraćeni stečajni postupak izbjeći propitivanje svih povezanosti sa drugim tvrtkama. Kod mene je bilo pitanje oko Vodoprivrede iz Vinkovaca koji su kroz niz takvih društava iznajmili vlastite strojeve sebi samima na drugom gradilištu u Hrvatskoj, digla se bila malo galama, naravno vremenom je to sve skupa nestalo ali to pokazuje da nekada treba razmišljati o tome da se mogućnosti, zakonske mogućnosti ne zloupotrebljavaju i time bi ja ukoliko će učinkovitost se podići, dao podršku upravo izmjeni Općeg poreznog zakona koji prepoznaje da poduzetnici mogu zlouporabljati ovakve mogućnosti. Puno je u javnom prostoru se govorilo o rasterećenju rada mladih i ima tu puno i informacija koje su pozitivne, ima isto tako i nešto što spada u domenu dezinformacija. Naravno da svi mi raspravljamo o mladima i klub iz kojeg dolazim zauzima se za prava mladih pa podržat će ovu mjeru iako naravno da voljeli bismo vidjeti kako predlagatelj zakona vidi razvoj upravo te mjere, da li će ta mjera stvarno zadržati mlade da ostaju na svojim zapravo ostaju tamo gdje se i školovali u hrvatskoj državi, da vide svoju perspektivu a to može i financijski izračunat, sad pratimo ova događanja oko zahtjeva učitelja gdje oni kroz sve te pregovore, razgovore, postotke, koeficijente, zapravo traže neki 1000 kuna više na plaću koju imaju, recimo prosječno, dok Vlada je ponudila maksimalno 500 kuna. Nekako čovjek uvijek gleda, ok, šta mi znači postotak ovaj ili onaj ili tko će mi dati, kroz koji oblik, na koji način, nego koliko na kraju je to meni. Da li je 1000 kuna dovoljno za takav rad, ne znam, ali oni koji rade u tome poslu, koji su učitelji, koji rade sa djecom a koji traže 1000 kuna, vjerojatno imaju opravdan razlog da iza toga čvrsto stoje i da ovako uporno kroz ovo vrijeme to komuniciraju i pokušavaju kroz štrajk koji su pokrenuli, ishoditi neko pravo. Ali zašto im zamjeriti ako imamo premijera koji svaki put kad dođe u ovu sabornicu i kroz svoje intervjue u medijima, govori da je stanje u državi odlično? Da napredujemo, da imamo najveći rast BDP-a, da punjenje proračuna je dobro, onda naravno da oni koji smatraju da su potplaćeni ili gdje imaju poteškoća u bilokom obliku svog rada ili poslovanja, traže zato sebi veća prava. Evo, tu se raspravljalo o tome da smanjuju se određene stope a raste prihodovna strana sa tih pozicija proračuna. I onda možemo samo jedno reći, ok, ako već tako dobro prihodujete, onda dajte dodatno rasterećenje, pomozite i dalje i više, ono, nije cilj da smanjiš neku stopu pa si povećao prihod proračuna pa eto, kažeš mi smo smanjili neka vaša davanja i svi smo sretni, vi manje davanja, mi imamo veće punjenje proračuna ali zaboravljamo da nekad je cjelovito zadovoljstvo svih je cilj a ne da imamo pojedine skupine koje su jako zadovoljne, imamo druge koje su jako nezadovoljne pa onda evo dovodimo čak i društvo u rasprave o tome da li učitelji imaju pravo ili nemaju, da li djeca će izgubiti u svom školovanju ako evo kroz određeno vrijeme ne pohađaju školu, da li će to utjecati na praznike i brojna druga pitanja koja se nameću pa ja isto tako pitanje postavljam i za mlade, kad se ova mjera bude primijenila, realno znači njen učinak će biti vidljiv tek 2021. g. kroz povrat poreza, da li će svi mladi biti zadovoljni. I oni koji započinju, koji imaju najniže plaće, koliko će osjetiti? Znači ako učitelji traže 1000 kuna, da li mladi dobiju 1000 kuna? Ajmo vidjeti koje to plaće imaju mladi. Taj podatak koliko će izgubiti državni proračun, vjerujte da bilokojoj mladoj osobi je irelevantan, imaginaran, ne može ga doživjeti nego očekuje na onome poslu koji smatra da će dobiti, da vidi ako mu je netko ponudio 5000 kuna, neki neto plaću, koliko ja na kraju dobijem kroz ove mjere? Ako dobijem 100, 200 kuna onda sam jednako nezadovoljan ili jednako sam malo zadovoljan kao što sam i bio i sada i niste napravili korak koji će meni donijeti razlog da ovdje ostanem. Tako da baratanjem sa velikim brojkama nije nešto što mladi očekuju nego žele vidjeti sebe, svoju plaću, na neki način svoje izračune. Porez na dobit, povećanje praga sa 3 na 7,5 milijuna kuna za stopu od 12, naravno da je rasterećenje tu, moramo biti iskreni, to je jedno rasterećenje koje će obuhvatiti sve one koji ostvaruju dobit. Znači ukoliko stvorimo okruženje, da svi ostvaruju i imaju dobru priliku, na našem tržištu ostvaruju dobit, onda se to održava ali evo upravo sam se bavio i tijekom dana i malo sam gledao i poslovanje tvrtki, tvrtke koje imaju većinsko državno vlasništvo, pa kad vidim tamo podatke, onda na neki način pitam se, a kakva je sudbina privatnih poduzetnika ako država ne može kvalitetno upravljati svojim poduzećima. Što onome koji ima poteškoće u poslovanju znači ova stopa? Vrlo malo. Koliko mi imamo tih uspješnih, koliko će zapravo njih iskoristit ove mogućnosti i u pripremi sam dobio pitanje, kako mi prepoznajemo radnike, kroz njihovo oslobođenje. I čovjek mi navodi cijeli niz tvrtki u mojoj županiji koje imaju dvostruko plaćanje rada, jedan je onaj legalan model kojeg porezna uprava prati, gdje je vidljivo sve, gdje dobivaju nešto više od nekoga minimalca, nešto malo više, i dobivaju drugi dio isplate koji je u crnom na ruku. I onda se trebamo zapitati i kroz ove porezne reforme koje su išle, ako mi nismo uspjeli utjecati na to da poduzetnici krenu legalno prijavljivati cjelokupno svoje poslovanje, onda još uvijek porezna reforma nije dotaknula dubinu problema. Ako poduzetnik iskaže svoje prihode, sve moguće prihode i uvidi, boji se da bi ga država značajno oporezovala da jednostavno to je nesrazmjerno i ode u smjeru poslovanja na crno, onda nismo uspjeli, nismo uspjeli našim poduzetnicima ukazati da taj rizik poslovanja na crno je nešto što je neprihvatljivo ako su stope male. I možda je i tu traženje rješenja, ajmo biti toliko nekad malo i radikalni, pozitivno radikalni smanjimo te namete na ostvarenje dobiti, ja znam da je dobit prihod državnog proračuna značajan, smanjimo to pa da vidimo koliki promet je onaj stvarni promet, koliki stvarni promet ima naše gospodarstvo. Jer ćemo uvijek statistički biti u nekoj greški, uvijek ćemo reći postoji crno tržište. Naravno ja nisam utopista jer kažem sve na crno će nestati, ali ako brojne tvrtke se navedu samo u jednoj županiji koje svoje radnike isplaćuju jedan dio plaće na crno onda je sigurno da postoji značajan problem. I značajan problem je institucijama države koje trebaju otkrivati takve slučajeve, koje trebaju se s time nositi. Prema tome, ovakvo smanje stopa, povećanje praga bi možda trebalo biti čak i pojačano i tražiti upravo tu mjeru da vidimo dokle naši poduzetnici će iskazivati zapravo dvostruko poslovanje i na taj način ugrožavati i budućnost i radnika koji kroz te plaće koje dobiju na crno, ne dobiju prigodu da imaju mirovinu od koje će moći normalno živjeti u svojoj starosti. Smanjenje PDV-a na 13% za pripremu i usluživanje jela ugostiteljskim objektima trebalo bi doprinijeti prvenstveno povećanju prometa, održivosti nekih objekata, nižoj, ja se nadam da će i naši građani imati dostatna sredstva kroz svoje prihode da mogu odlaziti u restorane. Jer kad govorimo, evo sad se spominje ovdje u slobodnom govoru mogućnost neradne nedjelje koja je uz sve više i sami poduzetnici prikazuju kao rješenje za probleme radne snage. Ako imate neradnu nedjelju onda to ne znači da ona osoba koja priprema hranu, bilo to žena ili muž treba tu nedjelju iskoristiti da bi kuhala i potrošila sve to vrijeme na to nego joj upravo trebamo onda reći evo idemo povećati standard da obitelj može otići i negdje dalje u ugostiteljskom objektu uživati u hrani. Onda je to stvaran jedan slobodan dan, pa možda onda i ovo smanjenje 13% će biti stvarno. Bezalkoholna pića prema udjelu šećera, govorimo o neelastičnosti ponude, zapravo potražnje i onda je pitanje da li će jedna coca cola manje se prodavati ako ovo napravimo. Slijedeći Klub zastupnika je onaj HSS-a i Demokrata u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Davor Vlaović. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege, uvaženi državni tajnici, suradnici, vezano uz ovi paket 9 zakona treba reći da svaki gazda, svaki dobar gospodarstvenik štedi kad ima, svaki dobar gospodarstvenik, svaki dobar gazda ulaže kad ima. Ova paket zakona ide za tim da se napravi određeno porezno rasterećenje, međutim ne ide za onim korakom dalje, a to je da bude proaktivno u smislu potpore rasta gospodarstva, poljoprivrede i jeftinijeg i kvalitetnijeg života građana u RH. Jer činjenica je da su porezni prihodi rasli i to su rasli po stopi od 1,3% i i dalje je dojam kad razgovarate sa predstavnicima gospodarstva da je još uvijek prevelik porezni pritisak i administrativni pritisak na gospodarstvo u RH i umjesto da smo iskoristili ovu priliku da su pozitivna gospodarska kretanja, da su pozitivo puni proračun, da imaju suficit u državnom proračunu onda se moglo razmišljati i o ozbiljnijoj smanjenju troškovne strane. Jer činjenica da negdje preko 400.000 je uposlenih u javnom sektoru, da je to više od 10% od ukupnog broja stanovništva, a volimo se uspoređivati sa uspješnim državama kao što je recimo Njemačka, gdje negdje oko 5% stanovništva u javnom sektoru i ono što stalno težimo da imamo efikasnu upravu, da imamo kvalitetnu uslugu građanima kroz uslugu e-građani naši građani mogu svega i gospodarstvenici svega 30 do 35% dobit kroz e-uslugu dok je to u Njemačkoj 85%, a istovremeno se nije dogodilo smanjenje broja zaposlenih u javnoj upravi. U kriznim godinama RH je zbog ekonomske krize ostala je negdje u gospodarstvu preko 100.000 radnih mjesta je ugašeno, a u međuvremenu se u javnoj upravi povećao broj zaposlenih. Pa je pitanje koje treba postaviti u ime svih građana u ime svih poreznih obveznika koliko je to zaposlenih u RH u ministarstvima, agencijama, državnim poduzećima i drugim tijelima jer sve to oni plaćaju iz svog osobnog dohotka iz poreza oni i njihovi poslodavci. Jednostavno je taj nesrazmjer između broja uposlenih i broja zaposlenih i broja onih koji bi trebali javnu uslugu kroz državna tijela pružiti tim građanima i gospodarstvu i dalje prisutan. Nema ozbiljnijeg zahvaćanja u taj dio i nema ozbiljnog rezanja troškova i onda ovaj višak kapitala koji se oprihoduje, višak novca koji se oprihoduje u državni proračun se investira znate gdje? Pa rema ciljanim skupinama jer ovo je proračun koji smo usvojili treba reći da je to predizborni proračun, da se zadovolje interesi onih skupina na koje se računa da će glasati da bi ova Vlada i ovaj ministar ostali na vlasti što jednostavno da to je tako, ali to nije dobro jer mi moramo razmišljati da će doći kriza i veći dio gospodarstva EU najavljuje da je kriza već pomalo prisutna. A to vide i naši izvoznici jer već imaju smanjeni broj narudžbi za neke proizvode koji su planirali i povećati i to govori da je kriza pred vratima, a mi i dalje živimo na nekakvom uzletu na tom valu povećanih poreznih prihoda i to trošimo kao pijani milijuneri. Tako da treba ozbiljnije zahvatiti u tu troškovnu stranu i vidjeti kako najpametnije uložiti tu poreznu kunu da bi stvorili jedno društvo gdje će imati svi jednaku šansu i da bi stvorili društvo u kojem će gospodarstvo moći rasti. I da bi stvorili uvjete da se ojača tržište i poslovni položaj gospodarstvenika u depriviranim područjima Slavoniji, Baranji, Srijemu, Lici, Dalmatinskoj zagori jer ovo što mi činimo kroz ove porezne mjere je dio samo tih mjera i nije dovoljan i odražava se na ukupno gospodarstvo, na sve poduzetnike u RH. I nikad onaj iz Županje ni onaj iz Konavala ne može sustići ovoga iz Zagreba i iz Varaždina jer nije isto poslovati 200km od Zagreba ili u samom Zagrebu gdje je sjedište svih europskih kompanija i gdje su troškovi poslovanja i sigurno manji. O tome ova Vlada ne razmišlja, to se ne vidi iz mjera da ima ciljane mjere za ciljane skupine za ciljana područja. Ima iz nekih drugih resora i ministarstava potpornih mjera, ali to je nedovoljno da bi zaustavili ovaj demografski problem i iseljavanje iz područja Slavonije, Like pa i drugih nerazvijenih područja. I o tome stalno govorimo, međutim iz ovih politika i ove reforme se ne vidi da se išta ozbiljnije tome prišlo nego jednostavno treba zadovoljiti pritisak političkih skupina, ciljanih skupina od kojih se očekuje glas da bi se ostalo na vlasti. I zato kažem da svaki gazda, svaki dobar domaćin kada ima onda štedi i onda razmišlja gdje uložiti da bi sutra imao još više. Ova Vlada, ovaj ministar to ne čini. A evo i na primjeru Zakona o porezu na dodanu vrijednost gdje se ministar hvali sa povećanim prihodima i rast je značajan od prihoda poreznih iz PDV-a. Međutim treba reći istinu da je dobar dio tih prihoda ostvaren od uvoza na uvozne robe. Mi nismo dali imput da pomognemo kroz sve ove mjere koje su do sada poduzete domaćoj proizvodnji, pogotovo poljoprivredno prehrambenoj proizvodnji jel svi statistički pokazatelji govore o padu proizvodnje svinjskog mesa, o padu proizvodnje mlijeka, o padu proizvodnje voća, povrća i da ne nabrajam dalje. Ne znam da li imamo u jednom segmentu rast. Zašto je tomu tako? Pa zato što se išlo samo sa segmentalnom potporom ovoj skupini, ovom sektoru kroz dio poljoprivredno-prehrambenih proizvoda gdje je smanjen PDV sa 25 na 13% I tada smo govorili da to nije dovoljno, da je u okruženju stopa PDV-a na te iste ili takove proizvode niža. Imate primjere da je za grupe tih proizvoda poljoprivredno-prehrambenog u Francuskoj PDV 5%, u Bavarskoj je 5% pa i u našoj susjednoj BiH je 10% I tražili smo da PDV se smanji na poljoprivredno-prehrambene proizvode da bude naša poljoprivredna proizvodnja konkurentna. I naš prijedlog evo i u prvoj raspravi bio da se osmisli koji su to ciljani proizvodi u RH koji se proizvode u Hrvatskoj i da se na njih stopa PDV-a smanji na 5%

Sada vidimo da je državni proračun to u mogućnosti i da proširenje ove skupine ovih proizvoda na koje bi se smanjio PDV ne bi ugrozilo značajno prihode RH, međutim očito da nije nikome u Vladi RH u interesu da se proizvodi u Slavoniji, Baranju u Srijemu da se proizvode poljoprivredni proizvodi i da se ostvaruje dohodak od domaće proizvodnje, da se ostvaruju prihodi od PDV-a na domaće proizvode, nego očito jednostavnije je podići uvoznicima i uvozničkim lobijima i nekim grupacijama koje zagovaraju ovakav model i činjenica da su prihodi od PDV-a rasli, ali ponovit ću rasli su većinom na proizvode i proizvodnju stranih država, stranih proizvođača, stranih proizvoda. Još jedan detalj treba također ovdje istaknuti da je dobar dio naših sugrađana takove kupovne moći da si ne može kupiti te proizvode u Hrvatskoj nego nažalost odlaze u kupovinu tamo gdje je to jeftinije u susjedne zemlje, BiH, Srbiju, Sloveniju, Mađarsku pa i dalje. I pitao sam i prošli put i ponovit ću pitanje, ima li Ministarstvo financija, država informaciju koliko je taj promet ostvaren u BiH ili u Srbiji. Već značajni su iznosi, ja sam istraživao i dio sam tih podataka dobio, još ću prikupiti pa ću onda izići s tim informacijama, značajan dio dohotka, značajan dio poreznih prihoda na taj način RH izgubi. Zašto nismo procijenili koji su to proizvodi koji naši građani kupuju, kolika su porezna opterećenja u Hrvatskoj na te proizvode, koliko u BiH, pa reagirali? Ja više mislim da to nije puno posla da to nije interes ovom ministarstvu, ovoj Vladi i sigurno da to nije dobro i naši sugrađani su prinuđeni zbog svoje kupovne moći, zbog očuvanja standarda svojoj obitelji otići kupovati izvan Hrvatske, a mi to samo gledamo te kolone na granici i u Staroj Gradiški i u Slavonskom Brodu i kod Županje, a i šire. I mislim da treba ozbiljno razmisliti o smanjenju PDV-a na poljoprivredne i prehrambene proizvode, mi smo iznijeli prijedlog da to bude 5%, pa čak ima dio proizvoda gdje konkretno, kad je riječ o poljoprivrednoj proizvodnji bi bilo dobro i uvesti i nultu stopu jer nije dovoljno samo smanjiti PDV na inpute, na sirovo meso, na stočnu hranu, itd., treba i na gotovi proizvod da bi naši poljoprivredni proizvod bio konkurentan i da bi dali potporu našim poljoprivrednom proizvođaču da može financirati tu proizvodnju. Također, kad je riječ o porezu na dobit, ponovno ističem da treba uvesti porezne olakšice za poduzetnike koji reinvestiraju dobit i to na ona područja gdje je prisutno iseljavanje, gdje je veliki broj građana bez posla i mislim da bi to sigurno doprinijelo zapošljavanju i ostanku mladih na tom području, ali evo, ova Vlada je ukinula tu poreznu olakšicu i ne vidim razloga zašto je ne bi vratila jer to bi sigurno pomoglo gospodarskom oporavku. Također, nije dobro da se najveći dio dobiti koji se ostvari, porez plaća prema sjedištu tvrtke, a najveći dio tvrtke je registriran ovdje u Zagrebu i drugim gradovima, a imaju svoje poslovnice i u Slavoniji i u Lici i tamo gdje je taj prihod ostvaren, to, te sredine ne dobiju ništa nazad od toga. Kad je riječ o potporama za mlade, mi pozdravljamo ovo da se porezno rastereti mlade i da im se omogući na taj način zapošljavanje, ali smo istaknuli da nije dobro da to bude samo do 30 godina. Naš prijedlog je bio da se to proširi do 35 godina jer ako mi želimo da naši mladi upisuju visoke škole, fakultete, da završavaju ih, onda im dajemo šansu da nakon što završe fakultet, a to je obično je 24., 25. godina mogu još barem 10 godina uživati te porezne olakšice jer tih 10 godina im treba da se zaposle, da kupe stan, da kupe automobil, da dobiju dijete, sigurno da ovih 5 godina nije dovoljno stimulativna mjera i da treba o tome razmisliti, ali evo, ova Vlada je odbila naš prijedlog. Kad je riječ o trošarinama, pogotovo na ovaj dio iz goriva, smatramo da bi trebao jedan dio tih trošarina preko 60% porezna na gorivo ide u državni proračun bi se trebalo odvojiti jedinicama lokalne samouprave, vratiti i to je već više puta i na zajednici općine gradova komentirano, da bi trebalo taj dio trošarine vratiti njima kao prihod i za investiciju i infrastrukturu, ali i za potpore za otvaranje novih radnih mjesta. Znači ciljano za takove mjere i tu bi doprinijelo ostanku mladih na tim područjima jer uz sve činjenice da im se, su im se povećali prihodi neće doći do većeg investicijskog ciklusa, nemaju oni novca za EU projekte već su se da tako kažem, potrošili jer moraju sve te projekte pripremiti, sufinancirati i nedostajat će im sredstava, a ovo bi jedan bio od modela koji bi se mogao pomoći jedinicama lokalne samouprave. Naravno da nema razvoja države bez ulaganja u obrazovanje. Ako se ne ulaže u one koji su nosioci znanja i obrazovanja, učitelje, profesore i nastavnike, onda ne možemo ni očekivati bolju budućnost RH. I stoga se mi iz HSS-a zalažemo i tražimo da ova Vlada konačno prekine štrajk jer ona to može, da učenici idu sutra u školu i da se povećaju koeficijenti učiteljima, profesorima i nastavnicima za tih 6,11% jer to je svega oko 350 milijuna kuna. Ako nema za njih, ne znam za koga će onda biti sutra. Kad je riječ o potporama gospodarstvu, već sam istaknuo, odbili ste amandman 200 milijuna kuna za dokapitalizaciju Đure Đaković. Sad imate ponovno štrajk, neisplatu plaća i to je sramota. Jedino se Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo poljoprivrede smanjio proračun, a evo, Europa reagira prema poljoprivredi, 27.11. je objavljena uredba, 467 milijuna eura daju poljoprivrednicima za to što su u krizi i nisu im isplatili sve direktna plaćanja, a Hrvatska je smanjila 600 milijuna kuna našim poljoprivrednim proizvođačima i odbila amandman HSS-a i SDP-a da im se to vrati.

Kolegice i kolege. Danas se podosta o ovom paketu zakona govorilo o obrazovanju, o aktualnoj situaciji, a iz mog kuta gledanja određene kolege koristili su jedan neprimjereni termin u kontekstu politikantstva u odnosu na nastalu situaciju. Danas mi imamo intelektualnu zajednicu nezadovoljnu, na ulicama koja u prvom redu ne ističe i ne stavlja među prioritete plaću već njihov status u društvu i uvjete u kojima rade i posluju. Ulaganje u obrazovanje je ulaganje u budućnost, ulaganje sutra u razvoj države i kada netko koristi termin politikantstvo zapravo je slijep. Ovo nisu šatori, ovo nisu plinske boce ovo je puno jače, ono što ova država ima u intelektualnom kapacitetu definitivno najmoćnije. Danas roditelji koji se bore za svoju egzistenciju zbog užurbanog života, načina i stila rada zapravo svi skupa mi kao društvo ne sagledavamo da ti profesori ti učitelji ne uče samo našu djecu, već tu našu djecu u dobrom dijelu i odgajaju. I sad je pitanje da li mi imamo snage priznati da od osamostaljenja RH nismo stvorili uređen sustav ni u jednom području. Da li imamo snage priznati sve one greške koje su se događale i da li imamo snage ulagati energiju u točke razumijevanja.

I sad ću pokušati kroz ovaj paket zakona pokazati da u Vladi samo kroz nekoliko primjera lijeva ne zna što radi desna i da ministar financija niti može, niti je u stanju riješiti brojne nagomilane probleme u ovome društvu. Ministar financija zadužen je u prvom redu za stabilnost javnih financija. Stabilnost javnih financija bez usuglašenih izmjena zakona u drugim ministarstvima, u drugim resorima bez jasnih provedivih mjera i sa ovim paketom zakona neće dati svoje učinke. Ovaj paket zakona, bez Zakona o financiranju gradova, općina i županija nije cjelovit. Nije cjelovi jer svako rasterećenje koje predlaže ova Vlada, koje predlaže državna razina uvijek se prevaljuje na teret financijskog opterećenja općina i gradova čime se izravno smanjuje standard samih građana koji žive u tim općinama i u tim gradovima. Brojni državnici već stoljećima unazad shvatili su da se iz jednog centra vlada, a da se upravlja na razini koja je najbliža građanima. Brojne članice EU, uspješne države koje su najmanje osjetile globalnu krizu, koje imaju najveći gospodarski rast shvatile su da bez funkcionalne i fiskalne decentralizacije niti ima odgovora na krizu, niti ima napretka. Decentralizacija ili autonomija upravljanja financijskim sredstvima znači da se prihodi gdje se stvaraju u najvećoj mjeri i ostaju, ali da se iz tih jedinica lokalne samouprave prihodi gdje se stvaraju uplaćuju u državni proračun za normalno funkcioniranje države, od elementa sigurnosti i svega ostalog, da se također uplaćuju sredstva u državni proračun za one područja i one krajeve koji imaju tu potrebu gdje je ugrađena i socijalna komponenta, ali veći dio prihoda treba ostati tamo gdje se on i ostvaruje. Decentralizacija znači autonomiju upravljanja resursima, a kada govorimo o upravljanju resursima mi imamo jednu potpuno apsurdnu situaciju u kojoj sam puno detaljnije govorio prije nekih pola sata, ali ću se nadovezati i kazati da Vlada zna upravljati svojom imovinom, situacija u državnom proračunu bila bi znatno povoljnija. Državna tijela niti znaju koju imovinu imaju u svom vlasništvu, niti ju znaju upravljati svojom imovinom. Pitam vas, svakog ponaosob da ste vlasnici kompanije i da u svom vlasništvu imate enormnu imovinu, a da osoba koja je u toj kompaniji zadužena za upravljanje tom istom imovinom i da na temelju te imovine, enormne, ima prinos od svega 10%, što bi vi sa tom osobom učinili? Odmah bi ju smijenili, a što da imate osobu koja zna upravljati tom enormnom imovinom, imali bi dodatne prihode i tada bi mogli govoriti o ulaganjima u novu dodanu vrijednost, a ulaganje u novu dodanu vrijednost je osim moderne infrastrukture kao preduvjeta, ulaganje u nove tehnologije i stvaranje i ulaganje u potpuno novi sustav znanosti, obrazovanja, temelj na modernom dobu. Dobu digitalne revolucije, zelenih tehnologija, individualnih sloboda i odgovornosti. Tada ne bi za posljedice imali ovo što se danas događa u našem društvu, jer ovo su samo kolegice i kolege posljedice, a uzrok zapravo leži kao što sam i prethodno rekao u nedostatku vidarstva, u nedostatku vizije. U nedostatku postavljenih ciljeva gdje želimo biti za 20, 30 godina. Uzrok leži u neodgovornom upravljanju državom i njenim vlastitim resursima. S odgovornim upravljanjem državnom imovinom i autonomijom upravljanja na regionalnoj, lokalnoj razini danas ne bi bile teme da li je dovoljno novaca za plaće prosvjetnih djelatnika, da li je dovoljno novaca za ulaganje u potpunu modernizaciju školskih i znanstvenih ustanova. Naposljetku da li je dovoljno novaca da nam državni proračun ima više prihoda od rashoda. Umjesto takvog odgovornog upravljanja državnom imovinom mi imamo s druge strane potpuno apsurdnu situaciju, gdje država poduzima neshvatljive radnje, da oduzima imovinu općinama i gradovima, a sa svojom ne zna ni upravljati. Samo ovi primjeri dokazuju da na razini Vlade, među ministarstvima ne postoji usuglašena strategija koja daje jasne odgovore na aktualna, ozbiljna pitanja u našem društvu, od pitanje demografije, obrazovanja, situacije u zdravstvu, pravosuđu kao i brojnim drugima. I završiti ću, ministar financija ne može riješiti brojne nagomilane probleme, on je zadužen za stabilnost javnih financija, ali da postoji nekoordinacija unutar Vlade to je činjenica. I kolegice i kolege završiti ću na slijedeći način. Kad nam je poznat vanjski neprijatelj kao što je bilo u Domovinskom ratu, tada smo svi jedinstveni i znalo se odgovoriti na tako strašan i težak izazov. Danas kada živimo u vrijeme mira, aktualni društveni teški problemi su ovdje prisutni, je li doista moguće da u jednoj mirnoj situaciji nemamo snage svi ulagati energiju u točke koje nas spajaju, da budemo konstruktivni, da damo svoj doprinos kojeg danas očekuju ljudi koji rade u obrazovanju, koji očekuju ljudi koji rade u realnom sektoru. Ponovit ću, rješenje je u liderstvu i u viziji i u ulaganju energije u one točke koje nas spajaju. Da smo samo u ovom mandatu riješili dva područja ovaj saziv sabora i ova Vlada bila bi uspješna Vlada. Uspješna Vlada je ponos i za mene koji sam dio opozicije jer želim iskazati poštovanje kroz odgovoran pristup da dam doprinos u rješavanju onih tema i onih problema. Kako smo se ponašali na prethodnom proračunu i na ovogodišnjem proračunu pokazuje da smo daleko od toga. Ljudi živimo u miru, ulažimo u energiju, nemojmo se svađati i dosta populizmu i puno više odgovornosti molim. Sada prelazimo na pojedinačnu raspravu i prvi se javio poštovani zastupnik Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepo. Kolegice i uvaženi suradnici ministra Marića koji ovdje nije nazočan, ali na naravno da ova četvrta cjelovita, bila je prva cjelovita, druga cjelovita, treća cjelovita i sad imamo četvrtu cjelovitu reformu poreznu, ja bi ovdje krenio od pravih reformi i davao bih prijedloge, znači davao bi prijedloge, a jedan od glavnih prijedloga je ono što koči naš sustav i ono što bi se moglo popraviti i proračunu i smanjenjem PDV-a i punim znači i mogućostima da se olakšicama našim građanima od poduzetnika do obrazovanja, policije, vojske, znači sve da funkcionira. Imamo u sustavu problem, mi imamo sustavni problem, a to je problem viška upravljanja tj. podjela RH u sustavu upravljanja, a to su županije. Mene zanima, evo ja predlažem ministru da ukine odmah županije pa će vidjeti izračunom koliko novca ostaje za zdravstvo, koja sredstva centralizira, koliko novca ostaje za školstvo, koliko ostaje novca na navodnjavanja, za poljoprivrednike, koliko ostaje novca za naše građane, za lokalne samouprave, a ovako smo stvorili jedan višak. Znači to je županija, ja znam kad sam se ja kandidira za župana moj jedini program je bio da ću se boriti da ukinem županije, ja bi stvarno pokazao da su one bespotrebne, jer samo decentralizirani novac koji se spušta se transferira gradonačelnicima i načelnicima koji su odani županima tj. koji se ponašaju poglavito iza lex šerifa kao faraoni. I to je jedna za, nukleus u biti za kontrolu stranačku i glasačku mašineriju. Hrvatskoj je spas odmah, evo odmah što se tiče rashoda kolika bi tajniče bila ušteda možete li reći da ukinete županije, koliko manje stranačkih zaposlenika, koliko manje tih razina, znači Ministarstvo financija decentralizira sredstva za zdravstvo, onda to zdravstvo dolazi novac u županiju i onda županija zaposli 10-tak pravnika u dom zdravlja, 15-tak ovih najmanje za specijalizacije liječnika, za dijagnostičku opremu i zato imamo rasulo zdravstvenog sustava i nikad gore zdravstvene usluge bez obzira na taj gospodarski rast koji se pozivate. A gospodarski rast je isključivo zbog toga šta ste iselili, gospodo iz Vlade ako ćete slušati, šta ste iselili naše Hrvate, ja sam to danima govorio, vi ste to željeli, ministar Marić i premijer prikriti dok nije izašlo u medijima i kad je bio proračun, govorim da su govorili da su to moje tlapnje, premijer je govorio. A ključno iseljavanje zbog toga što imamo, u 2/3 Hrvatske nemamo organizirano zdravstvo, nikad gore, i što nemamo obrazovanje. To je činjenica, činjenica je, to je činjenica da su županije viška i da nije županija i da nije toga stranačkog nukleusa, sve kontrolirate od školstva do čistačice. Dobro je rekao dr. Ivan Nasić kad je bilo kao ovaj član ovoga upravnog tijela Splitsko-dalmatinske županije doma zdravlja, kad je rekao bez premijera se ne može, kad je izašla snimka, zaposliti niti čistačica, portir. Znači sustav kontrolirate isključivo zbog stranačkog, tako i školstvo, o tome bi trebao pričat da bi trebala bi cila jedna kako se kontrolira i školstvo, novac, zapošljavanje, administracija, na koji način se rješava. Prema tome, ja mislim tribalo na ovoj rashodovnoj strani ukinuti županije one su viška. Mi smo mala država, ne triba nama tolike županije, toliki zaposleni, brojni župani, faraoni to su posebne ovaj kraljevine male koje jednostavno na taj način troše novac. Prema tome, žao mi je što ovdje nije ministar evo ovaj prijedlog, da ne bi bilo da ne dajemo nikakav prijedlog, interesira me tajniče da mi izbacite izračun kolike bi bile uštede i ne samo to, vi sada i državnu upravu prebacivate pod kontrolu županija, a županije su ključni problem i kočnica razvoja, ključni problem. Opet ću ponoviti, to ću ponoviti 1.000 puta samo iz Dalmatinske zagore od kad županija je osnovana 100.000 ljudi je izašlo, samo 100.000 otišlo i naravno ti ljudi sada svojim obiteljima šalju novac i vi se hvalite sa gospodarskim rastom. To je jedna od tih mjera.

Ma koja Narodna banka koja Hrvatska banka. Oni su krivi za sve što se događa po pitanju monetarne stabilnosti, po pitanju funkcioniranja države. Niti oni šta rade osim šta uredno HNB traži konobare i kuvare koje znaju sljubljivati vina sa oboritom ribom, kvalitetna bijela vina, crna vina i to im je bitno i što su nekontrolirani HNB. Statistički vodi to Hrvatska banka. Naravno da taj novac se troši. Bit će kao ribar prija, prst u usta onda gleda odakle će puvat vitar, tako bez ikakvog mora kazati projekcije. Koliko će ove godine 2019. već temeljem dosadašnjih uplata može vidjeti koliko je novaca naši građani koji su namjerno iseljeni, opet ponavljam namjerno iseljeni da ostane samo stranačka baza zaposlena po županijama i te strukture i zbog toga imamo kaos. Znači to je prava reforma, to je prava reforma. Ukinut županije Hrvatska nije tolika država da ima tolike župane, tolike faraone. Još im donesete zakon lex šerif.

Naravno kada gledam ove reforme i kada gledam onda povećanje osnovice s 3 … na 4 onda se još jednom pitam, ja se pitam pošto se premijer poziva uvijek na EU njemu možete sve reći premijeru, ali nemojte mu samo EU kritizirati. Brajo nakostriješi se ko mačak onaj mačić kada vidi pile, sve mu možete reći samo EU nemojte kritizirati. A mene zanima zbog čega u Hrvatskoj blagajnica nema istu plaću kao u Austriji ako radi u istoj trgovini istoga vlasnika? Ako je isti vlasnik zašto? To me zanima. Zanima me što ste po tome pitanju vi poduzeli, da naši ljudi ostaju ovdje, a ne da … puta imamo veće plaće u Austriji, ako smo EU, ako se pozivamo na EU. Nije to smiješno, to su činjenice životne.

Koje ćete dati olakšice? Sada će vam stranci kupiti i ovo od 2020. mogu kupovati poljoprivredno zemljište. Pa napravite jedan rez, evo ja sam predložio jedan. Ukinite županije one su nepotrebne, ponavljam nepotrebne. One su isključivo potrebne da se kontroliraju uposlenici da se zapošljavaju ljudi koji će biti isključivo glasačka mašinerija inače nikada ne bi dobili izbore.

Pa morao sam reagirati, znate poštovani kolega Bulj, nisu sve županije iste. U nekima je maslina neobrana, a neka je maslinarska regija broj 1 u svijetu. Slučajno ili ne baš slučajno dolazim iz te i zove se Istarska. Ali tamo je strategija bila pred 20, 25 godina učinjena u kom pravcu se ide. Treba drukčije gledati na cjelokupni bit stvari, treba biti odgovoran i pozivati na odgovornost, treba raditi ne politizirati. A zamislite tek gdje bi bili da smo decentralizirani. I još jedna stvar i u Istarskoj županiji postoji solidarnost, solidarnost bogate obale prema skromnoj unutrašnjosti Istre. Nije potrebno ukidati županije nego ulagati i birati kvalitetan kadar da upravlja županijama kao i ostalim javnim institucijama.

Ja smatram i znam odakle dolazim, a tako vjerojatno je i kod vas da bi puno razvijenija bila Istra da nije županije, puno razvijenija Istra bila. I vi sve kontrolirate isto kao što kontrolira od zapošljavanja do svega, do koncesija pomorskoga dobra, sve kontrolirate. Bez vas se ne može ništa, vas treba ukinuti kao i sve županije. Županije su nešto nepotrebno, one su viška, one su vjerujte mi vika. Narod ste iselili zbog županija, narod je iseljen zbog županija, narod, isključivo narod. Bez vas ne možemo ništa. Pa doslovno nećemo moći još malo ni u crkvu bez vas bez vašeg odobrenja. vi ste oni koji kontrolirate život i smrti i radno mjesto i otkaze, sve kontroliraju župani i županije, sve. Ja bih svima skrenuo pozornost samo da pogledaju u papire koje su pred njima i zakone o kojima raspravljamo jer mi se čini da netko tko nas, tko je slučajno upalio sad televizor ili sluša o čem mi govorimo, ne bi shvatio o kojim zakonima mi govorimo pa molim sve da se posvetimo temi ovih zakona. Izvolite, kolega Bulj. Predsjedavatelju, povrijedili ste članak Poslovnika 238. pa bi vas zamolio, napišite nam drugi put kao što vama piše premijer Plenković, prije Karamarko ili Kosorica ili Sanader što ćemo mi govoriti saborski zastupnici.

Pozdravljam i predstavnike Ministarstva financija, poštivane kolegice i kolege i posebno pozdravljam vas dragi građani koji nas pratite. Kao što znamo, sve je manje povjerenje u Sabor, zašto, jer kao što vidimo, uvijek iznova ovdje je prisutno ni 10% izabranih zastupnika što je žalosno a vladajuća stranka je prezentirala danas četvrti krug porezne reforme. Dakle, ovo nije ni porezna reforma niti išta i mi iz stranke Promijenimo Hrvatsku napravili smo analizu, naši stručnjaci, ovoga prijedloga tzv. četvrtog kruga i ja ću vam ovdje iznijeti najvažnija zapažanja ali kao što znate, mi iz strane Promijenimo Hrvatsku uvijek izlazimo sa argumentima i ja ću ovdje iznijeti neke konstruktivne prijedloge koje može ova Vlada i predlagatelj iskoristiti na korist svih građana. Ja se nadam da će barem nešto od ovoga biti usvojeno. Ono što nije dobro jest da se ekonomska politika ove Vlade svela nažalost samo na jedan uski segment a to je porezna politika. Znači nema razgovora o industrijskoj politici, nema razgovora o monetarnoj politici, nema razgovora o tržištu radne snage, o regionalnom razvoju, o novim tehnologijama itd., itd., već se stalno svake godine vrti dakle novi krug porezne reforme. Gledano pragmatično, PR-ovski, znači iz sfere političkog marketinga, ovo je dobro, zašto? Jer uvijek kad najavi Vlada novi krug porezne reforme, ljudi računaju postotke, hoće li nešto malo dobiti, hoće li izgubiti i ljudi se time zabavljaju a ustvari su zabrinuti, oni su zabrinuti. E sada ja nemam namjeru ovdje kritizirati, previše je kritika izneseno i ne samo to nego građani su ogorčeni. Ne mogu više slušati puste kritike a da nitko ništa smisleno ne predlaže. Pa evo ispred stranke Promijenimo Hrvatsku podnio sam 4 amandmana na ove prijedloge. Prvi amandman odnosi se na povećanje neoporezivog djela plaća. Vlada je predložila da taj neoporezivi dio plaće sa 3800 kuna poveća se na 4000 kuna. Pa molim vas, pa to su beznačajne promjene. To su beznačajne promjene ali to izgleda stil ove Vlade i premijera Plenkovića, povećaj 2+2+2 prosvjeti, ovima drugima ne daj ništa, dakle daj mrvice onima koji rade i koji su stupovi ovog društva kao što je odgoj i obrazovanje, kao što je zdravstveni sustav, njima daj mrvice ali nitko ne razmišlja niti se pita zašto ova Vlada plaća 8,5 milijardi kuna bankama i fondovima na kamate državnih dugova a treba plaćati najviše 4,5 milijarde. Znači uštedjet se može 4 milijarde kuna a da se onda iz toga bez ikakvih problema podmire svi zahtjevi radnika u prosvjeti i u zdravstvu i da se i naravno i penzionerima, umirovljenicima, povećaju mirovine. E sada, što mi predlažemo? Mi predlažemo da se neoporezivi dio dohotka tzv. osobni odbitak, da se poveća sa 3800 kuna na 7500 kuna. Na 7500 kuna. Ovo su poštovane kolegice i kolege, dragi građani, ovo su prave, korjenite promjene. Zašto? Pa to jedino može ovu tešku situaciju preokrenuti da ljudi ostaju ovdje, da im se manje uzima od plaće a što bi dobila država odnosno državni proračun s druge strane? Kada radniku ostane više, znači ako mu ne oporezujemo, 7500 osobni odbitak bude, pa njemu će ostati puno više novca a on će taj novac potrošiti za kupnju raznih dobara i dobar dio će se vratiti održivom obliku PDV-a a proizvođači će znači više proizvoditi roba i usluga. Znači zato je ovo dobar prijedlog, usvojite ga, to podržavaju svi radnici u ovoj zemlji. Drugi amandman je vezan, odnosi se na zahtjev naš za fiskalizacijom poduzeća, znači svih obveznika PDV-a. Vidite, danas proizvođač recimo isporuči za 100 000 kuna robu veletrgovačkom centru koji dalje prodaje znači u maloprodaji. 100 000 kuna vrijedi roba plus 25 000 kuna PDV i on za otprilike najkasnije mjesec dana mora platiti znači PDV državi a on će u prosjeku od ovoga trgovačkog velikog centra naplatiti u najboljem slučaju za 2, 3 mj. fakturu a trgovački lanac će tek još mjesec dana nakon toga platiti državi PDV.

Ja molim poslovnu zajednicu, ljude koji slušaju ovo izlaganje, da podrže ovakav zahtjev, ovo je razuman zahtjev. Zašto? Neka PDV plaća samo krajnji obveznik koji prodaje onome koji nije u sustavu PDV-a. U tom slučaju, uz potpunu primjenu fiskalizacije koju također tražimo, dnevno će porezna uprava imati stanje uplata, isplata, znači PDV-a i neće morati podnositi izvještaj o PDV-u na mjesečnoj razini. Ali, zašto se ne želi ovaj naš prijedlog usvojiti? Pa zato što se tu upravo mulja, vi danas imate firme koje se osnivaju samo za da dakle rade kriminal, da ne plaćaju, da izbjegavaju plaćanje PDV-a. Mi kad dođemo u situaciju, ako Bog da, na sljedećim izborima iz stranke Promijenimo Hrvatsku, upravo ćemo ovo, dragi građani napraviti i više nitko, odmah će se znati svaki dan tko taji porez, aha, izdao je fakturu, traži tu fakturu, a nema petljanja sa fakturama. To je ta priča koju niste do sada nikada čuli, dakle, ovo je naše rješenje. U tom kontekstu, u tom kontekstu, i tu nema više, nema šta raditi ni DORH, itd., ustvari ima, ako uvidi da je to tako i to je to. E sad, što ćemo dalje? To se zove ustvari prijenos porezne obveze. Ona postoji kao takva, ali znate tko je korisnik? Samo građevinski određeni poduzetnici, sektor i možda još netko. Neka, moraju koristiti svi. Vi tražite od bakica i kumica da njih fiskalizirate, moraju prikazati, a ovi veliki koji petljaju sa stotinama milijuna i milijardama, njih se ne dira, e to ćemo promijeniti i to će jedino promijeniti Hrvatsku. 3. amandman se odnosi na vaš prijedlog da se porez na dohodak u cijelosti oslobodi mlade radnike do 25 godina života, a 50% one do između 25-30% Ma ljudi, nemojte komplicirati. Dajte 100% oslobođenje od poreza na dohodak do znači, u dobnoj skupini do 30 godina. Do 30 godina. Radite ovako diskriminaciju, to je protuustavno i netko će to osporiti. Znači, uvedite do 30 godina 100%, nitko ne plaća da mlade ljude, znači u fertilnoj dobit tzv. zadržimo u Hrvatskoj. Mi predlažemo znači da sljedeću stvar, ovo sam zaboravio reći. Tražio sam odgovor na zastupnička pitanja iz porezne uprave i nakon 8 mjeseci konačno dobio, ja se zahvaljujem na odgovorima. Doduše, iz tih odgovora nisam ništa saznao što ne mogu pročitati, a pitanja su bila vrlo jasna, a o tome ću posebno govoriti. Pitao sam koliko ima nenaplaćenih poreza, koliko ima ukupno nenaplaćenog poreza, odgovori su 28 milijardi kuna. Ponavljam, 28 milijardi. Koliko ste otpisali poreza zbog zastare ili nečega, nisam dobio odgovor na to pitanje, to su silne milijarde do sada. Pitao sam, nadalje, koliko poreza na dobit nisu platili strani trgovački lanci, rekli su mi da je to poslovna tajna. To nije poslovna tajna, naš analitički tim, to su dostupni podaci, mi ćemo izanalizirati i dragi građani, mi ćemo vas o tome izvijestiti, bit ćete doslovno šokirani time što ćete čuti da oni ne plaćaju porez na dobit. To ne podliježe poreznoj tajni, dakle nemojte prikivati pojedince na porezni stup ako to radite, objavite sve podatke jer nema porezne tajne za one, koji su znači, koji se ne ponašaju kako treba. I na kraju, dakle, porezni sustav, promjene ne rješavaju ove zemlje, oni zabavljaju nas jer moramo [[Upadica Reiner: Hvala.]] moramo provesti korijenite promjene već potpredsjedniče. Pa poštovani kolega Lovrinović, ja smatram da nije porezna reforma ako se ubere 20 milijardi kuna više, ako nam stenju obrtnici, poduzetnici pod bremenom poreznih davanja, ako nam poljoprivreda propada u svim sektorima, ako smo po svim pokazateljima, svim ljestvicama na dnu EU, prestigle su nas i Rumunjska i Mađarska i Poljska i Češka, zemlje koje su bile daleko, daleko iza nas. Loše je to i porezna reforma kada nam ode 350 tisuća ljudi iz Hrvatske trbuhom za kruhom i ovo je porezna reforma, tj. jedna u nizu svih reformi koje bi mogli nazvati reforme za opstanak na vlasti HDZ-a kupovinom žetončića i koalicijskih partnera.

Vidite, kada guske previše čerupate, one dreče, a kada čerupate hrvatske porezne obveznike, oni šute. To je fenomen pravi. Ja ne znam što nas još treba napraviti, pa evo i ovim podržavam sve u prosvjeti, stranka Promijenimo Hrvatsku, ali dakle, moramo se uhvatiti tih problema. Nije to nikakva reforma. Prema tome, Hrvatska ima jedno od najvećih poreznih presija u Europi, to su pokazatelji Eurostata, to je potpuno jasno, nije bilo rasterećenja od 9 milijardi kuna kojima nas bombardiraju već godinu dana. Naprotiv, udio poreza u BDP-u kad kumulativno računate, on se povećao. Ljudi moji, moramo već jednom građanima reći istinu, ali reći istinu da imamo ljude koji znaju riješiti ove probleme, ali dok se ne riješimo ljudi koji rade za sebe, za interesne skupine, koji ne rade za javno dobro [[Upadica Reiner: Hvala lijepa, sljedeća…]] nikada nećemo izaći iz toga. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Ivana Kirina. Poštovani potpredsjedniče, poštovani predstavnici ministarstva, uvaženi zastupniče. Porezi su prihodi državnog proračuna. Moja replika ima osnovu u ekonomskoj teoriji, ali i praksi. Što vi mislite o porezima kao o jedinstvenoj stopi? Što mislite o jedinstvenoj stopi poreza na sve, pa i na imovinu? Ali, jednoj niskoj stopi, cca 6%, tako da se plaća recimo 6% na bicikl, ali i na Ferrari. Dakle, bez silnih manevara što se oporezuje i do koje mjere i što često podložno je naravno, manipulacijama. Dohodak se oporezuje, a dio ne, a oni koji imaju mali dohodak, a veliku imovinu, njih se gotovo ne oporezuje. Pitanje tzv. flat tax-a, poreza istog za sve porezne stope, na prvi pogled izgleda zanimljivo, pa i slatko. Zašto? Hajmo jednu stopu pa se nećemo mučiti, sve se plaća po recimo, kako vi kažete 6%, kupio netko bicikl ili avion, međutim, to je duboko nepravedno kolega, sad kad sam bio na Islandu prije 2 tjedna, pitao sam bivšeg ministra financija, što su oni, recimo napravili u poreznoj sferi. Zašto? Jer njega upravo promoviraju ljudi koji su bogati, prebogati, pa prema tome, da mogu imati razne oblike imovine, ogromne iznose, a da praktično malo plate. Nije, znači u nekim zemljama to možda i funkcionira, međutim, ovakva država i ovakav sustav, on ne može jednostavno podnijeti niti je to pravedno [[Upadica Reiner: Hvala.]] kao što sam rekao u sustavu

Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Poštovani zastupniče Lovrinović. Niste spomenuli da zapravo ono što se pokušava prikazati da se reforma provodi u cijelosti kroz državni proračun, a zapravo se dobrim dijelom provodi kroz lokalne proračune. I ono se ne naglašava dovoljno. Da li se radi o odbitcima s 3800 na 4000 pa kompenzacijske mjere samo za godinu dana, već u projekciji dalje se vidi da će to biti jako malo i mizerno, da li se radi o poreznu na dohodak za mlade, što, ponavljam, da to se podržava, ali treba i naglasiti. Sve to ide uglavnom kroz lokalne proračune jer je porez na dohodak u svom najvećem dijelu prihod lokalne, zapravo, u potpunosti lokalne i regionalne samouprave. Naravno da odmah ljudi koji rade u lokalnim jedinicama vlasti odmah pitaju a što, kako ćeš nama namiriti taj gubitak prihoda od poreza na dohodak, itd. Vidite, upravo u tome i je smisao, s jedne strane povećati raspoloživi dohodak tim ljudima mladim, a s druge strane, napraviti selekciju u sferi javne uprave i samouprave, zašto? Da konačno nestanu oni koji se ne mogu održavati, ja pretpostavljam da u vašem slučaju to nije upitno jer ovo služi praktično, zaista su u pravu oni koji tvrde, za financiranje glasačke mašinerije stranaka koje su bile do sada na vlasti, koju mi plaćamo kroz PDV, kroz sve ostalo, itd. Dakle, država mora zaslužiti porez koji naplaćuje. Znači mora biti dobra država. Ova i ovakva država ne zaslužuje poreze i zato ćemo se potruditi da Hrvatska nam bude takva država da joj rado plaćamo poreze, ali to moraju biti samo novi ljudi. Izvolite. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, poštovani kolegice i kolege. Rasprava o 4. krugu porezne reforme prolazi nekako u sjeni činjenice da je jučer Državni zavod za statistiku objavio da hrvatsko gospodarstvo raste po stopi od 2,9% koji je rast više nego dvostruko brži ili viši, primjerenije je reći viši, u odnosu na prosjek država članica EU-e koje prema podacima Eurostata raste na razini na postotku od 1,3% i pri tome je Državni zavod za statistiku izdvojio nekoliko važnih podataka koji su generatori rasta BDP-a u Hrvatskoj, a to je prije svega rast osobne potrošnje, koja raste po stopi od 3,3%, a rast osobne potrošnje, između ostalog je rezultat i činjenice da je kroz 4. kruga porezne reforme, da su hrvatski građani, ali i poduzetnici, kao što smo čuli od ministra financija rasterećeni za 9 milijardi kuna. I zbog činjenice da se izmjenama poreza, prije svega poreza na dohodak, zahvaljujući poreznoj reformi raste onda plaća, a jasno, rastom plaće raste i osobna potrošnja u Hrvatskoj. O tome ću nešto kasnije.

Prema tome, tih nekoliko bitnih pokazatelja govori o činjenici, dakle da je hrvatsko gospodarstvo zahvaljujući i između ostaloga, opet kažem, ne mora biti presudno, ali zahvaljujući, između ostaloga i činjenici da smo kroz 4 kruga porezne reforme tim rješenjima koja se prvenstveno odnose na zahvat u porez na dobit pa onda kad su građani u pitanju i poreza na dohodak, ostavljamo poduzetnicima više sredstava da, ako i ne smanjuju cijenu svog proizvoda, tu razliku mogu ostaviti za sebe, ulagati u poboljšanje opreme, ulagati u vlastite proizvodne komplekse i na taj način biti konkurentni, a da je su konkurentni na tržištu, europskome tržištu, po meni je podatak o rastu roba itekako jedan od dovoljnih pokazatelja. Kad govorimo o ovim rješenjima iz porezne reforme, onda bih ja posebno izdvojio i to sam govorio u prvom krugu, prvom čitanju. Izdvojio bih kao poticajnu mjeru izmjenu Zakona o porezu na dohodak kojim se mladim osobama, mladim zaposlenicima u Hrvatskoj do 25. g. života, ukida, nestaje, nema, ne obračunava odnosno oslobođeni su plaćanja poreza na dohodak u iznosu od 100%, a onim nešto malo starijim između 25. i 30 godine života, 50% Ja držim da je to odlična mjera jer upravo mlad čovjek kad se zaposli ima manju plaću jer još, tek je stupio u svijet rada, a s druge strane i ona odredba od 0,5% povećanja plaće temeljem godina radnog staža ne doprinosi ništa, pa prema tome, u tom trenutku ovakve mjeru jesu dobrodošle, one su i demografske, one su i opravdane i one će omogućiti da na razini prosječne plaće u Hrvatskoj to oslobođenje bude na godišnjoj razini između 5, 6, do 7 tisuća kuna, što nije malo. Druga stvar koju sam, koji bih želio istaknuti, to je odredba koju smo u nekoliko navrata spominjali kroz ova tri kruga porezne reforme, a to je da se izmijeni odredba poreza na dohodak, prema kojemu porez na dohodak iznajmljivači plaćaju prema mjestu i prema lokaciji nekretnine, a ne prema mjestu prebivališta, to je jako dobro i mislim da je to poticajno i za one jedinice lokalne samouprave na čijem prostoru je najviše upravo takvih nekretnina, odnosno zgrada koje se iznajmljuju jer mislim da je to i opravdano i pravično, premda je to izuzetak u odnosu na plaćanje poreza na dohodak koji se plaća prema mjestu prebivališta poreznog obveznika, to mi se čini da je to odlična mjera, ona je dobrodošla, pogotovo je ona i poticajna jer povećava prihode onih koji ulažu u podizanje vrijednosti te iste nekretnine koja onda posebno može u drugoj fazi u narednom periodu još povećati svoju vrijednosti i time povećati prihod onome tko taj porez plaća, a koji je porezni obveznik, a koji koristi tu nekretninu, tu zgradu, tu vikendicu ili već što je, kako bi taj objekt kako bi mogao povećati vrijednost odnosno samu ... [[Govornik se ne razumije.]] odnosno naknadu za iznajmljivanje. Treća bitna po meni odredba koju podržavam i koja će imati refleks na podizanje plaće svih zaposlenika, to je povećanje osobnog odbitka sa 3800 na 4000 kuna. To povećanje koje je započelo sa 2600 i na kraju došlo na 4 tisuće kuna u velikom dijelu povećava plaće, a samim time, jasno onda, nakon povećanja plaća svakako da ima onaj refleks kojega sam u početku spomenuo, a to je da dolazi do povećanja osobne potrošnje. Ovo kada govorim sve odnosi se na sve zaposlenike u Hrvatskoj. I na one, na sve zaposlenike u Hrvatskoj, na sve radnike u Hrvatskoj, kako one kojima su poslodavac jedinice lokalne samouprave, kojima su poslodavac privatni poduzetnici koji rade u realnom sektoru, ali i na one kojima je Vlada poslodavac. Ja to već dugo vremena govorim da je Vlada najveći poduzetnik u Hrvatskoj. Ona isplaćuje, poduzetnik, najveći poslodavac u Hrvatskoj, ona isplaćuje negdje oko 250 tisuća mjesečno plaća svojim državnim službenicima i namještenicima i osigurava i plaće za javne službenike i namještenike. I da u proteklih 3, odnosno mi smo sada u 4. godini, u te 4 godine činjenica da će se primjerice, svim državnim i javnim službenicima i namještenicima povećati plaća 18,5%, a s druge strane prosvjetnim djelatnicima 23,1% govori o tome koliki je napredak za vrijeme ove Vlade, kad je pitanju plaća zaposlenika čiji je poslodavac Vlada RH. I mene bi interesiralo jer da li ima još takvih poslodavaca koji su napravili takav ustupak i ja još dodatno govorim da to pri činjenici da Vlada smanjuje poreznu presiju. Ako bismo poreze kao temeljni prihodi koji puni državni proračun usporedili sa krajnjim proizvodom, kojega ima poslodavac, onda bi mogli, to mogli reći na način da poslodavac je uspješan, da je onaj poslodavac uspješan koji smanjuje cijenu svog konačnog proizvoda tim smanjivanjem cijene ... [[Govornik se ne razumije.]] na tržištu i prodaje više tog proizvoda i kao refleks, s jedne smanjuje cijenu, s druge strane povećaje obim svog proizvoda, prodaju svog proizvoda i efekt je taj da mu je veći prihod i kroz veći prihod on onda može ostvarivati veću dobit i isplaćivati veću plaću svojim zaposlenicima.

Međutim, treba vas podsjetiti da je među tim izvoznicima i tim koji su ostvarili taj rast izvoza i drvna industrija koja zapošljava u RH preko 50 tisuća ljudi i sigurno zaslužuje pažnju i ove Vlade i ministarstva. A kako se odnosite prema njima i kao izvoznicima i kao gospodarstvenicima je to da je u proračunu za 2019. bilo planirano 80 milijuna kuna za potpore razvojnim projektima drvoprerađivača, a u proračunu za 2020. ste stavili samo milijun kuna. Kakva je to poruka vlasnicima drvoprerađivačke industrije? Kakva je to poruka radnicima koji rade u ovim tvrtkama i dali će to doprinijeti rastu izvoza? I drugo, da li ćete, kad se već zalažete za gospodarstvo, omogućiti da se i radnicima Đure Đakovića isplate plaće? Kolega Vlaoviću, kad sam govorio o generatorima rasta BDP-a zaboravio sam, ispustio sam reći da jedan od važnih generatora rast investicija i to na razini od 5% i ono što je važno kad govorimo o radu Vlade spomenuti da od svih javnih investicija u Hrvatskoj, gotovo 70% dolazi sa tih investicija u javnom sektoru obavlja, provodi zahvaljujući ponajprije sredstvima EU odnosno sredstvima EU fondova. To govori o tome da je Vlada u vrlo kratkom roku omogućila brže, kvalitetnije korištenje fondova EU.

Moram se opet referirati na ovo što ste rekli za smanjenje osobnog odbitka, odnosno povećanje osobnog odbitka s 3800 na 4000 kuna. Znači na tu razliku od 200 kuna, kad se obračuna porez sa 24%, to vam je ukupno 48 kuna. Dakle svim ljudima koje ste vi spomenuli u privatnom sektoru po toj mjeri plaća može maksimalno narasti 48 kuna + prirez. Dakle, ništa više od toga. I sad zaista, imat ćemo jedan apsurd, ali dobro, okej, javni sektor treba podržati i mi ga podržavamo. Tamo će plaće rasti 300, 400, 500, možda i 700 kuna, a u privatnom sektoru će maksimalno rasti 48 kuna. Kolega Grčić, bili biste u pravu kada vas podaci Državnog zavoda za statistiku ne bi, ne bi demantirali. Naime, u tom razdoblju o kojemu ja govorim je i visina ukupne prosječne plaće, a tu je milijun i 350 tisuća radnika za koji govorite da će im se povećati ovim izmjenama 48 kuna plaća.

I druga stvar, koju ja sam maloprije spomenuo, a to je da smo smanjenjem poreza na dobit poslodavcima ostavili mogućnosti da umjesto da plati državi [[Upadica Reiner: Hvala.]] porez po stopi od 20, plaća po stopi od 18 i mogu i stoga povećati plaće svojim zaposlenicima. G. Bačić, ja ću se isto referirati na ovaj minimalni iznos koji će se poreznom olakšicom ljudima omoguće da zarade 40-tak kuna mjesečno za razliku od vojske, satnije bivših pomoćnika ministara koji će postati ravnatelji u ministarstvima istaknutih HDZ-ovaca kojima će se plaća povećati 6%, preko 1000 kuna. Znači ti ljudi koji se sad kao fol javljaju na natječaje u ministarstva, svi će biti primljeni koji žele pomoćnici ministara koji nemaju stara radna mjesta pa ih ne čuvaju, svi oni koji se žele, prijaviti će se i postat će ravnatelji u ministarstvima, imati plaće od 15 hiljada kuna i jedino što će im biti zajedničko da će imati 6% više, odnosno preko 1000 kuna mjesečno i stranačku iskaznicu HDZ-a. A za učitelje nemate 6%

Kolega Maras. Vidjet ćemo na kraju od ukupnog broja pomoćnika ministara koliko će biti ravnatelja uprave. Ravnatelja uprave novoizabranih, novoimenovanih.

Imamo mi već to iskustvo iz prije. To što vi govorite o rastu od 6%, on gubi pravo na stan. Živjeti u Zagrebu i plaćati stan puno je više nego što vi kažete da će on dobiti iz osnovice 6,12, puno više, odnosno puno je skuplji stan jer da bi sada netko iz moje Korčule ili Dubrovnika ili Slavonskog Broda postao ravnatelj uprave do sada kao pomoćnik ministra imao je stan i bio mu je tu osigurano i još nešto pored stana to vi znate dobro jer ste vi bili isto tako i sad ste zastupnik i bili ste ministar, a kada bez svega toga ostanete nisam siguran da će se itko javiti.

Kolega Bačić, zaboravili ste napomenuti jednu vrlo bitnu stvar, a to su oni primici za zaposlenike koji su definirani temeljem Pravilnika o porezu na dohodak i zašto se išlo na takvu varijantu. Zato što one tangiraju sve zaposlene, a vi ako izdižete neoporezivi dio on tangira, on nažalost ne tangira 800.000 zaposlenih koji su izvan poreznih škara i preko 800.000 umirovljenika. Ali kad se dotaknete ovoga poreza na dohodak pa kad kažete o 5.000 kuna o toj famoznoj 13 plaći ili kako, pa o troškovima za prijevoz, pa o troškovima za prehranu, pa onima koji se nalaze na terenu ako dokumentiraju sa vjerodostojnom dokumentacijom troškove smještaja i troškove prehrane, to je 15-tak tisuća kuna. To su naprosto činjenice od kojih se ne može pobjeći.

Kolega Šuker zahvaljujem, to bi bila dodatna argumentacija gospodinu Grčiću, ali evo nisam se toga prisjetio. O tome sam govorio puno u prvom, u prvom, u raspravi kada je bila u prvom čitanju, na mjesečnoj razini to je negdje oko milijun i 300, tisuću i 300, na mjesečnoj razini za svakog zaposlenika u Hrvatskoj koji radi čiji poduzetnik to može, može upored plaće na koju obračunava porez na dohodak, a i sami ste rekli oko 900.000 njih uopće nije u škarama poreza na dohodak, može im pored plaće i još dodati oko milijun i 300 tisuća, 1.300 kuna mjesečno da bi mu povećao plaću, a i to je u svakom slučaju onda poticaj rasta osobne potrošnje, a mislim da je ministar rekao koliko ih je već u prvom mjesecu poslodavaca koristilo tu mogućnost da svojim zaposlenicima isplati ovaj jedan neoporezivi primitak. Pa kolega Bačić, vi pričate o nekim mrvicama povećanja plaća, govorite o nekim prosjecima. Znate što su prosjeci kad vi jedete meso, ja rižu, kolegica kupus i onda je to sarma u prosjeku. Lijepo to zvuči, ali nije to tako. Nažalost ne govorite o tome koliko su cijene roba i usluga porasle u Hrvatskoj, koliko je taj trend izravnanja cijena u Hrvatskoj sa starijim članicama EU prisutan, koliko sve oko nas, pa i sad ste spomenuli poskupljenje najma stanova, koliko sve to raste, koliko raste održavanje stanova, kuća, vozila, znači naši građani trpe puno poskupljenja, puno više izdataka, a ovo o čemu govorite za povećanje plaća je vrlo minorno i, kad odete van, a ja ne znam očito baš ne cirkulirate među običnim pukom, kako izgleda po ovome, ne shvaćate koliko oni breme imaju na sebi, koliko im je teško školovati svoju djecu i održavati domove. Evo, drago mi da mi docira gospodin Lenart koji je svaki dan među pukom, među našim ljudima, ima informacije, a ja te informacije nemam. Gospodine Lenart o standardu naših građana jako dobro znam i znam kakav je standard, međutim mislim da sam sa podacima o rastu plaća, o rastu minimalne plaće, o rastu mirovine, o rastu osobne potrošnje, puno više rekao nego vi ovim vašim naklapanjem oko toga koliko i kakav je standard, puno više od vaših ovde oporbenjačkih istupa govore podaci o rastu plaća i o rastu mirovine, o rastu minimalne plaće, o rastu potrošnje i svemu onome što se događa u Hrvatskoj.

Gospodine ministre, kolegice i kolege, pa ja ću na početku i ove rasprave još jednom ponoviti da mi je žao što o ovome raspravljamo nakon usvajanja državnog proračuna. Smatram da bi i rasprava bila kvalitetnija, ali i da je nekakav normalan slijed bio da prvo raspravimo ove porezne izmjene i u prvom i u drugom čitanju, pogotovo kad vidimo da smo ih praktički u tjedan dana raspravili. Dakle, ova pauza koja je bila od tjedan dana. Ne vidim zašto to nismo mogli raspraviti prije jedno 3, 4 tjedna pa da ona možemo ovoga normalno razgovarati o proračunu budući da su efekti koji bi trebali biti vidljivi od ovih poreznih izmjena već prikazani u proračunu, a one praktički još nisu usvojene. Smatram da je to važno naglasiti, ali dobro, ja sam u prvom čitanju iznio jedan cijeli niz primjedbi odnosno prijedloga koje sam ja smatrao da treba ovoga možda ugraditi u ove porezne izmjene, da ih treba raspraviti. Žao mi je što u biti ne da niste prihvatili, nego niste se ni očitovali uopće ovoga osim na jednu moju primjedbu između dva čitanja, ja ću ovdje opet ponovit, dakle kad pričamo o porezu na dohodak i ovom mjerom za mlade kojom se sada svi tu iz vladajuće većine toliko hvale, ja sam predlagao u prvom čitanju da se to napravi da podržavam tu mjeru, a podržavam ju čak drukčije od vas odnosno predlagao sam da se oslobode mladi do 30.g. svi 100%, ne do 25. 100, pa onda do 30. 100% i zašto to smatram? Smatram da na ovaj način kažnjavate one koji idu na fakultet i koji se školuju i koji ulažu u sebe i u svoje znanje, koji dok završe svoje školovanje ovu mjeru neće moć ni koristit. Smatram da to nije dobro, da to nije stimulirajuće za mlade ljude i mislim da je to trebalo promijeniti, da treba napravit oslobađanje 100% svima do 30.g. bez ovih 50% Isto sam naglašavao vam da bi trebalo jedinicama lokalne samouprave kompenzirat taj gubitak iz poreza na dohodak, dakle da li kroz kompenzacijski, kroz fond poravnanja ili na neki drugi način, ali mislim da je i vrijeme da svi skupa razmislimo o reformi jedinica lokalne samouprave odnosno načinu njihovog financiranja da ne, mi smo sada sveli jedinice da je u biti samo porez na dohodak jedini, jedini izvor financiranja jedinica, a u biti vi u svakoj poreznoj izmjeni od godine, svake godine im smanjujete njihov udio i praktički sve ova porezna rasterećenja veći dio rade lokalne jedinice samouprave odnosno naši gradovi i općine budući da svaki, svaki vaš porezni krug oni imaju, imaju ovoga manje prihoda za sebe, tako da treba možda u budućnosti razmislit drugi način izvora financija za gradove i općine. Druga stvar, kolega Grčić je govorio ovdje isto kada pričamo o porezu na dohodak, mi smo vam iz SDP-a predlagali da odustanete od smanjenja stope PDV-a za 1% što ste u konačnici i napravili, drago nam je da ste nas bar u tom dijelu poslušali i da ta sredstva usmjerite na rast plaća u RH. Nažalost, napravili ste drukčije od onog što smo mi govorili, mi smo predlagali da osobni odbitak povisite na 5.000,00 kn što bi dovelo do momentalnog povećanja od 300-350,00 kn svakom zaposlenom što je puno, puno više od ovih 48, što će biti vašim, vašim prijedlogom. Druga stvar, kolega Bačić, kolege iz HDZ-a ovdje cijelo vrijeme ističu i vi ministre u javnosti kao i premijer da je u mandatu ove Vlade plaće rastu 20%, okej pričali smo i neki dan o tome, dakle one rastu u javnom sektoru, dakle tu di je poslodavac država i g. Bačić cijeli dan već nekoliko puta ističe kako je država povećala svojim radnicima kao najveći poslodavac plaće 20%, on se ruga realnom sektoru i ljudima koji stvaraju vrijednosti u ovom društvu govoreći šta je država bolji poslodavac od privatnika jer država diže 20%, privatnici ne mogu dignuti 20% plaće zbog svih silnih nameta koje imaju u ovoj zemlji, zbog birokratizacije poslovanja, zbog nedostatka radne snage i xy stvari, moramo uvozit radnike i to su sve razlozi zašto poslodavci odnosno realni sektor ne može dizat plaću i sramotno je da g. Bačić uopće mu padne na pamet da to govori da uspoređuje državu sa nekakvim realnim sektorom koji puni proračun iz kojeg svi mi dobivamo plaću. Mislim da je to nedopustivo, da to treba reć i kad uzmemo te brojke o kojima on govori koje koga demantiraju, dakle ako je plaća u javnom sektoru rasla 20%, a prosječna plaća u RH u mandatu ove Vlade je rasla oko 12% onda se točno vidi razlika koliko je rasla u realnom sektoru, a rasla je ispod 10% u mandatu ove Vlade, a to je isto odgovorna ova Vlada, ako je za uspjehe rasta u javnom sektoru zaslužna onda ste odgovorni zato što privatnici ne mogu podignuti plaću više svojim djelatnicima zbog svega toga što Vlada radi i provodi i mislim da to treba reć. Ista stvar je i ova priča sa, sa učiteljima, da mi imamo ovaj štrajk već više od mjesec dana i da mu se uopće ne vidi kraj, ja se opet moram tu referirat na to, dakle ističete punjenje državnog proračuna, ističete ogromne prihode, ističete kako dobro idu financije, niske stope zaduživanja, a onda s druge strane govorite da nemate novca za povećanje, za izmjenu koeficijenata radi koji bi doveli do povećanja plaća učiteljima, a to je trošak od 400 milijuna kuna godišnje i u proračunu povijesnom od 145 milijardi kuna da nema 400 milijuna kuna za učitelje, meni je to šuplja priča i potpuno neuvjerljiva. Ja mislim da se ovdje ipak radi isključivo i samo o egu predsjednika Vlade koji je na početku rekao ne dam ništa, čitamo i danas izjave od anonimnih izvora iz HDZ-a koji poručuju ja im ne bi dao ni milimetra, ja ne bi popustio lipe, kakve su to poruke, kako se vi odnosite prema, prema ljudima u ovoj zemlji? Dakle to su stvari o kojima treba govoriti i smatram da je to nedopustivo i da na takav način se zemlja ne vodi i da trebate zatomit ega i da ne može cijela država bit taoc ega jednog čovjeka jer on ne želi popustiti, da onda sada već mjesec dana Vlada daje svakih 5 dana neke nove ponude nekakvom kemijom, malo ću tu 2%, tamo ću 1%, a u biti šta radite, prčkate po tom prijedlogu, ne dajete nikakav konkretan prijedlog, dakle u sumi koju ste ponudili na prvom, na prvim pregovorima sada ovo šta ste ponudili jučer, pa je to sad najednom rast 10%, masa koju bi učitelji dobili je jednaka, dakle samo prčkate, a ne dajete ništa konkretno i to smatram da se ne smije dešavati i da morate, morate nešto napravit po tom pitanju pod hitno jer je ovo stanje neodrživo i mi imamo kaos u zemlji, kolko god vi govorite, ova Vlada se često na čelu s premijerom Plenkovićem poziva na stabilnost, dakle sve ove pretumbacije u vladajućoj većini, uvijek je nekakav izgovor bio stabilnost, a kakva nam je danas stabilnost u zemlji? Imamo zemlju u kojoj mjesec, više od mjesec dana djeca ne idu u školu, zemlju u kojoj se u vojnim helikopterima švercaju, šverca oružje, gdje policija svaki dan propuca jednog migranta, gdje policijski službenici voze preko ograničenja i drukaju jedni druge unutar ministarstva pa onda onaj koji ga je prokazao dobije otkaz umjesto onoga tko je kriv. Sustav ne funkcionira od policije, vojske, države, ništa ne funkcionira. I dajte se više ono pokrenite, maknite ega, maknite priče i počnite rješavati probleme građana ove zemlje a ne pričati ovdje ove bajke koje priča g. Bačić. I dobro mu je rekao kolega Lenart da živi u nekakvom svom svijetu i da uopće nije u doticaju s ljudima kao što u konačnici nije ni premijer. I vi živite u jednom svom oblaku i dajte se spustite i počnite rješavati probleme u ovoj zemlji. Prva je poštovanog zastupnika Branka Grčića. Izvolite. Kolega Đujić, dakle rekli ste ovo da su, da je Vlada poslušala naš prijedlog za povećanje osobnog odbitka sa 3800 na 56 tisuća kuna ne samo da bi rasle plaće ljudima u privatnom sektoru kojima sad plaće će rasti nekih 48 kuna već bi plaće rasle i u javnom sektoru i to baš ovim ljudima koji su u kritičnim skupinama kada su plaće u pitanju. A to su upravo medicinske sestre, tehničari, učitelji, nastavnici. Dakle najviše bi relativno rasle plaće između 5 i 7 tisuća kuna a to su upravo te plaće. I na taj način bi Vlada riješila jedan značajan dio problema i razgovor sa sindikatima bi bio puno lakši i ugodniji jer svi koji plaćaju danas porez u tim kategorijama profitirali bi za 330 do 500 kuna. Točno kolega Grčić i ne samo to, nego kada su neki kolege, ja to nisam govorio ali neki kolege su govorili u prvom čitanju da kao ministar govori o poreznom rasterećenju a rastu porezni prihodi. To je normalno jer su to efekti tog rasterećenja. I upravo tako, da se napravilo ovo što smo mi predlagali, dakle osobni odbitak podigao sa 3800 na 5 što bi dovelo do ovog povećanja plaća o kojem ste vi govorili to bi imalo i efekt povećanja osobne potrošnje što bi opet punilo proračun dodatno. Mi smo, slušamo najave prošlih mjeseci hoće biti krize, neće biti krize. E pa Njemačka je upravo izbjegla ovaj, tehničku krizu, dakle treći kvartal u minusu zbog rasta osobne potrošnje.

Kaže, vozio se Tito vlakom, stao vlak, pita on što je, kažu druže Tito nema više pruge, kaže on zovi omladince da sagrade prugu. Vozio se Franjo Tuđman vlakom, stao vlak, pita on što je je, kažu g. predsjedniče nema više pruge, kaže on pozovi vojsku da sagradi prugu. I nedavno se vozio Andrej Plenković sa cijelom Vladom vlakom, stao vlak, pita on što je, kažu g. premijeru nema više pruge a kaže on ajde izvedi ministre van neka ljuljaju vlak da izgleda kao da se vozimo.

Pa kolega Đujić vi ste u prvom dijelu izlaganja rekli da zaposlenici kojima je država poslodavac imaju povećanje plaće i do 20% i stali ste na stranu zaposlenika kod obrtnika i u gospodarstvu, poduzetništvu gdje je bilo daleko manje povećanje. Na neki način ste rekli da sva ova povećanja kod zaposlenika gdje je poslodavac država je išlo na teret onih u poduzetništvu u obrtništvu. Međutim, u drugom dijelu izlaganja ste rekli kako imamo nereda i u obrazovnom sustavu i kod policije, socijalnih djelatnika i slično i sigurno da oni zaslužuju povećanje. Recite mi odakle ste mislili namiriti to povećanje i zar ne bi to doprinijelo novoj razlici u plaći i povećanju plaća gdje je zaposlenik država a gdje oni koji rade kod obrtnika, odnosno poduzetnika?

Ne, vaš predsjednik kluba Branko Bačić danas cijeli dan govori, u mandatu ove Vlade rasla je plaća 20% gdje je poslodavac država. Koji to drugi poslodavac se može pohvaliti s time da je nekome digao plaću 20% A koji su to poslodavci u državi osim Vlade, javnog sektora i privatnika, dajte vi meni to objasnite, tko je drugi? Dakle ja sam samo reagirao na to kako se g. Bačić, vaš predsjednik kluba, vaš ... [[Govornik se ne razumije.]] sprda sa javnim sektorom u ovoj zemlji, vrijeđa ih na način da govori mi smo bolji poslodavac od vas. A svoje prihode puni uzimajući njima. E to sam rekao, nisam ja govorio treba uzeti ovom ili onome.

Pa evo cijeli dan se uvjeravamo tko je što i kako napravio. Činjenica je da za mandata ove Vlade su smanjeni i porez na dohodak, u jednom dijelu, odnosno porez na dodanu vrijednost je ostao isti, porez na dohodak je mijenjan u nekoliko navrata. Porez na dobit je isto tako smanjen. Pa onda kada gledamo koja su to opterećenja onda možemo sve to izmjeriti i na kraju kazati koliko je ukupno sa svim tim mjerama što se dogodilo. U ovoj zadnjoj izmjeni odnosno ovom krugu je ukupno opterećenja, dakle smanjeno za 2,4 milijarde kuna. Kada gledamo porez na dodanu vrijednost onda ono što ste i sami spominjali svi prije, on je ostao zaista na 25%, ali ta stopa je zapravo u više navrata kada se pogleda kako se selektivno primjenjivalo na pojedine grupe proizvoda, onda je vidljivo da je u 2017. došlo do smanjenja ukupnog za 350 milijuna kuna godišnje, u 2018. 530., u 19. je to rasterećenje bilo oko milijardu i pol i ono što se predviđa u 2020., to je rasterećenje od 900 milijuna kuna. Dakle, sve ono što se događalo u okviru svih izmjena i dopuna, a ticalo se poreza na dodanu vrijednost, kad pogledate, veliki su efekti koji su omogućavali da i ugostitelji i privatni poduzetnici u onim segmentima kojih se ticalo zaista imaju koristi od tih izmjena, a prvenstveno se to odnosilo i na male poduzetnike u ovom zadnjem paketu, gdje ukupan promet od 3 milijuna kuna se mijenja na 7,5 milijuna kuna, dakle poduzetnik tada kada prijavljuje svoju obvezu poreza na dohodak i kada plaća, PDV, i kada ga plaća, tada ga plaća po fakturiranoj realizaciji, što je veliki iskorak za upravo za male poduzetnike koji na taj način čuvaju svoju likvidnost, a u isto vrijeme imaju bolju naplatu jer to je zapravo svrha svih nas da novac i da obveze se što prije izmiruju i na taj način da se i obveza prema državi plaća na vrijeme. Kada pogledate Zakon o porezu na dohodak onda gledate u svim ovim segmentima koji su se događali od početka ovih poreznih izmjena.

Međutim, kad pogledamo da je od neoporezivog dijela koji je bio 2600 sad on narastao u ovoj godini, odnosno primjena sa 1.1.2020. na 4 tisuće, onda je to itekako veliki dio raspoloživog dohotka koji će ostati, kako umirovljenicima, a i zaposlenicima, bilo u privatnom ili u javnom sektoru. Kada pogledate da upravo u poreznim škarama od ovih, zapravo umirovljenika kojih ima oko milijun i 240 tisuća, njih 800 tisuća na ovaj način uopće ne spada i ne ulazi u porezne škare, a još uz to preko 800 tisuća zaposlenih, onda je to itekako značajno i upravo ovi efekti koji su se dogodili od povećanja potrošnje, osobne potrošnje zapravo dokazuju da je na taj način veća košarica dobara bila moguća potrošiti, odnosno bila na raspoložila samom svakom građaninu. Ako gledamo da je u izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak došlo do dodatnih olakšica odnosno omogućeno je dodatno nagrađivanje radnika i zaposlenika, ako je dodatno omogućeno da se plaćaju troškovi vrtića, da se plaćaju troškovi odnosno priznaju kao porezno priznati rashod troškovi prehrane zaposlenika, pa i u onim prethodnim izmjenama kada se to omogućilo i poslodavcima da se plaćaju troškovi smještaja zaposlenika onda je to itekako veliki iskorak gdje upravo poslodavac na taj način može privući veći broj zaposlenika i dodatno ga nagraditi, s čime zapravo ga dodatno može stimulirati. Pa evo, to sam već spominjala da je samo evo kao nagrada koja je isplaćena u periodu 2018. i 19. g. do kraja, evo 10. mj. bilo ukupno milijardu i 276 kuna, milijuna kuna koje su isplaćene upravo kao nagrade zaposlenicima što je izuzetno veliki iznos, a da ne spominjem ostale naknade koje su isplaćene, dakle i prvenstveno od privatnih poduzetnika. Kada uz to gledamo da uz sva rasterećenja koja su se događala i povećanog neoporezivog dijela, kad pogledamo da je paralelno s tim, da su zapravo prihodi od poreza na dohodak unatoč tome rasli, dakle povećala se i proširila se zapravo porezna baza i na taj način su se zapravo stvorili preduvjeti da jedinice lokalne samouprave na taj način dobiju što veći raspoloživi dohodak. Kad pogledate samo da su od poreza, porez na dobit koji je smanjen dakle sa 20% na 12, odnosno 18%, unatoč tome, od 2017. kad je on bio 8,3 milijarde, on je evo na u 2018. bio skoro 8,5 milijardi, a u 2019. 8,8 milijardi kuna koje je prvotni plan i vidjet ćemo što će to biti u izvršenju s obzirom da je izmjenama on podignut na 9,2 milijarde kuna. Porez na dodanu vrijednost dakle koji je od 2017. iznosio 47,5 milijardi sada je narastao na 54 milijarde sa novim planom. Dakle unatoč svim rasterećenjima i selektivnom pristupu za pojedine skupine roba vidimo da upravo ta potrošnja itekako podiže prihode. I zbog toga to ne znači da je ukupna porezna presija veća nego to dokazuje da je raspored samih poreznih prihoda drugačiji odnosno da je ta baza puno šira i kvalitetnija što na taj način zapravo omogućava i jedan kvalitetniji prihod državnog proračuna koji na taj način može onda servisirati sve ostale obveze. Kad uz to pogledamo da je došlo i do znatnog pada stope nezaposlenosti gdje je evo na kraju 10.-og mjeseca ove godine kod nas u Hrvatskoj ona 7,2% a referentna odnosno anketna stopa EU je 6,2%

Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, kolegice i kolege. Pa evo ja bih na samom početku još jedanput istakla i rekla da ovaj 4.-ti paket porezne reforme predviđa novo rasterečenje za naše građane, obrtnike, poduzetnike, za 2,3 milijarde kuna što znači da sa prethodne 3 je ukupno rasterečenje za gotovo 9 milijardi kuna. Jako revoltira činjenica da postoje kolege koji će reći da su ovo male i beznačajne pogodnosti koje malo i nitko neće koristiti. Evo ako pogledamo samo pogodnosti koje su stupile na snagu 1. rujna ove godine da su neoporezivi izdaci postali i troškovi smještaja, troškovi prehrane, smještaj djece djelatnika u odgojno-obrazovnim ustanovama. Pa evo neki dan čitamo kaže 13.-tu plaću već je dobilo više od pola milijuna zaposlenika. Ja vjerujem da se tih pola milijuna zaposlenika ne bi složilo ovo što govori naša oporba da sve ovo što radimo i da je malo i beznačajno. Nadalje u dva mjeseca više od 115 tisuća radnika počelo je dobivati naknadu za topli obrok. Kolega Lovrinović često govori istinu, trebaju znati naši građani, pa upravo iz tog razloga želim reći da sa približno 6400 kuna neto i oko 8800 kuna prosječna bruto plaća Hrvatske se nalazi na trećem mjestu po visini plaća među tranzicijskim zemljama iza Slovenije i Češke ali smo ispred i Poljske i Slovačke, Mađarske, Rumunjske jer se često ističe da smo uvijek zadnji na zadnjem mjestu i najlošiji po svim mogućim pokazateljima. Od iduće godine bi se čak ta naša pozicija trebala popraviti jer se priprema i promjena metodologije statističkog iskazivanja plaća pa će se u primanja zaposlenika uključiti i neoporezive naknade kao što su božićnice, regresi i 13.-ta plaća, topli obrok i još nekakve slične naknade. Od početka rujna kada je topli obrok postao neoporeziva naknada počelo je isplaćivati to 11600 poslodavaca za 115 tisuća zaposlenih radnika. Svi oni ukupno dobili su 133 milijuna kuna. Jednako tako 1192 tvrtke počele su plaćati trošak vrtića za 1588 zaposlenih na što je otišlo 3600 milijuna kuna. Nova mogućnost je i plaćanje smještaja radnika što je također iskoristilo 187 tvrtki što je posebno značajno u ovo vrijeme kada govorimo o nedostatku stručnih kadrova, kada su zahtjevi masovno poduzetnika i obrtnika za uvoz radne snage koja ima odgovarajuću stručnu spremu. Veliko iznenađenje je podatak da je 32 tisuće 850 tvrtki već isplatio milijardu i 280 milijuna kuna bonusa za svoje zaposlene radnike iz čega proizlazi da je gotovo svaki radnik dobio oko 2,5 tisuće kuna bonusa. Ovaj tjedan sam bila sudionik 32. Kongresa ugostitelja i turističkih djelatnika HOK-a u Solarisu i tamo se govorilo prije svega o zaključcima sa prethodnog kongresa te su tom prilikom pohvalili nastojanja Vlade i promjene koje upravo donosi ovaj 4.-ti paket porezne reforme. Naime, prvi zaključak tog Kongresa 31. po redu je bio smanjenje stope PDV-a na pripremu i usluživanje jela i slastica, doduše i pića. Ovom upravo poreznom reformom i ovim prijedlogom proširuje se obuhvat primjene stope od 13% na pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskog obrta čime se država odriče prihoda u vrijednosti oko 900 milijuna kuna godišnje. Kad govorimo o tom Kongresu tu bih isto tako prenijela njihove zahtjeve i zamolbe sa ovog Kongresa koji je zatvoren da osim znači smanjenje stope PDV-a koji predviđa ovaj paket porezne reforme da se razmisli i u narednom periodu su zatražili i nižu stopu PDV-a od 13% na pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića, toplih napitaka, vina i piva. Također ugostitelji zahtijevaju i priznavanje troškova reprezentacije u 100%-tnom iznosu. Kad govorimo o obrtnicima i poduzetnicima sigurno da će ih veseliti izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak, Zakona o porezu na dobit, ali i one koje nisu obuhvaćene ovom poreznom reformom, to su izmjene i dopune Zakona o obrtu. Sve to što je dosad učinjeno i ono što Vlada ulaže u razvoju sigurno poduzetništva i obrtništva dovelo je do skoka na ljestvici konkurentnosti za 5 mjesta. Ovom prilikom bi još jedanput pohvalila i izmjene Zakona o porezu na dohodak koje predviđaju da porez na dohodak postaje prihod one jedinice lokalne samouprave gdje je apartman odnosno soba koja se iznajmljuje, a ne kao do sada što je to išlo prema mjestu prebivališta iznajmljivača. Izmjene poreza na dohodak u odnosu na prvo čitanje je i u tom dijelu koji se odnosi na prirez, naime sad osim poreza na dohodak i prirez ide prema mjestu gdje se nalazi soba odnosno apartman, to posebno znači nama u Šibensko-kninskoj županiji gdje je najveći broj smještajnih kapaciteta koji nisu u vlasništvu tog grada gdje se nalazi. Tako npr. najveći postotak ima upravo grad Šibenik, čak 64%, grad Vodice nešto iznad 60%, dok su gradovi poput Zadra na 34%, Split 30, Dubrovnik 36, koji su to iznosi u tim gradovima daleko sigurno veći nego što je u samim Vodicama, npr. Vodice bi trebale dobiti gotovo 3 milijuna kuna samo po osnovi tog poreza + na to ide i prirez. Ova Vlada pokazuje da je izuzetno odgovorna, da nastoji da imamo fiskalnu stabilnost, što također i postiže i evo s ponosom ponovno ističem da je BDP rastao 2,9% u trećem tromjesečju, što je 2,7% više nego u istom kvartalu 2018.g. U usporedbi ponovno sa ostalim zemljama u Eurozoni treba reći da je Eurozona imala rast od svega 0,2% u odnosu na prethodno tromjesečje odnosno zemlje EU 2,3%, a RH čak 0,2% odnosno 0,3, dok je RH ostvarila taj skok od 0,8% više od očekivanja. Brže je rastao i izvoz i treba reći da je najveći rast imao sektor poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, on je rastao za čak 4,5% Ovo je tek toliko da se zna jer kao što kaže kolega Lovrinović treba reći istinu, pa evo neka istinu čuju i naši građani. Kolegice Martinčević, spomenuli ste obrtnike i poduzetnike u vašem govoru, ja osobno mislim da ova Vlada je u ovo kratko vrijeme napravila nekakve zaokrete po pitanju poduzetnika i obrtnika. Pod br. 1. porez na dobit je na 12% što je jako bitno i 92%, 95% obrtnika ulazi u taj dio porezne reforme. Druga stvar, podigli su sa 3 milijuna prometa na 7,5 milijuna, što je jako bitno i puno još dodatnih stvari kojih su obrtnici oslobođeni. Dalje, dosta su dali poticaja za mlade radnike koje mi obrtnici možemo primiti i obučiti i na kraju ostaviti u svojim firmama ukoliko ostave nekakva dobra znanja i tako.

Hvala lijepo, istina, kolega Mišić u RH ima 86 020 aktivnih obrta, što je 39% ukupnih poslovnih subjekata, posebno u mojoj Šibensko-kninskoj županiji, kod nas je čak udio obrtnika u privredi 58% i jako dobro znamo što znači poboljšanje, administrativno rasterećenje, financijsko rasterećenje, novi neoporezivi izdaci i sve oni benifiti koje omogućuju ova Vlada, a sigurno da se uvijek može više i bolje i da će i u narednom periodu, evo već slijedeći tjedan imamo na svojim klupama izmjene i dopune Zakona o obrtu koji predviđaju nova i rasterećenja i nove pogodnosti za naše obrtnike. Hvala potpredsjedniče HS, uvaženi ministre, kolegice i kolege, od 2016.g. su do sada pred nama bila 3 kruga porezne reforme, danas je pred nama 4. krug, do sada kroz ova prethodna 3 kruga građani i poduzetnici su rasterećeni bili s gotovo 7 milijardi kuna, u ovom 4. krugu porezne reforme sa gotovo 2,4 milijarde kuna i to sve ukupno sa, kad zbrojimo ova 4 porezna kruga, to je preko 9 milijardi kuna. Ja ću se osvrnuti na neke mjere iz prethodna 3 kruga, znači u prvom krugu PDV je smanjen s 25 na 5% za sve lijekove, novine i časopise, zatim smanjen je PDV s 25 na 13% za isporuku električne energije, dječje sjedalice, pelene i … [[Govornik se ne razumije]] u poljoprivrednoj proizvodnji, isporuku životinja, mesa, ribe, voća i povrća, povećan je prag za ulazak u registar obveza PDV na 300.000,00 kn, povećan je osobni odbitak s 2.600,00 na 3.800,00 kn, povećan je koeficijent za uzdržavane članove obitelji, povećan je iznos primitka za uzdržavanog člana obitelji s 13 na 15.000,00 kn, stipendije ne ulaze u primitke za status uzdržavanog člana obitelji ma koliko one iznosile, uvedeni su novi neoporezivi primici, trošak smještaja i prehrane za radnike na sezonskom radu, novčana nagrada do 5.000,00 kn, plaća u naravi s 400 na 600,00 kn je povećana, potpora za novorođenčad na 10.000,00 kn. Novim mjerama, ja ću posebno naglasiti jednu za mene najznačajniju, naravno i sve druge su značajne, nju možemo nazvati gospodarskom, socijalnom i demografskom, to je mjera za mlade. Znači za mlade do 25 godina smanjene su porezne obveze za 100%, za one od 26 do 30 godina smanjuje se za 50% Ova mjera nije vezana za datum rođenja nego za godinu i ona će obuhvatiti preko 300.000 mladih. To je posebno značajno za krajeve i županije kakva je moja iz kojih su se mladi iseljavali i ja sam sigurna da će ovo biti jedna od mjera koja će zasigurno mladima pomoći u ostanku i opstanku u svojim krajevima. Nadalje, trošak smještaja za sve radnike, trošak prehrane do 12.000 kuna, novčana naknada za smještaj do 5.000 kuna, troškovi redovne skrbi djece radnika predškolske dobi, povećanje neoporezivog iznosa dnevnica za tuzemna putovanja sa 170 na 200 kuna, povećanje osobnog odbitka s 3.800 na 4.000 kuna, naknada učenicima dualnog obrazovanja i nagrada za vrijeme praktičnog rada za sve one vrijedne učenike ne ulazi u cenzus uzdržavanog člana obitelji što će zasigurno pomoći roditeljima da zbog onih nekih par kuna više ne gube pravo na poreznu olakšicu. I ono što je značajno, a tiče se jedinica lokalne i regionalne samouprave, ja ću napomenuti da ovom poreznom reforma moja županija je u prošloj godini dobila preko 22 milijuna kuna više, kada uz to preračunamo i pridodamo ono fiskalno izravnanje to su zasigurno velika sredstva. Stoga evo pohvaljujem i podržavam i ovaj 4. krug porezne reforme. Kolegice Maksimčuk, mi smo, vi ste ustvari vladajući u ovim poreznim izmjenama smanjili odnosno vratili porez na ugostiteljstvo sa 25 na 13% ali samo za pripremu hrane i slastica. Zbog čega niste napravili i za piće, pogotovo recimo ako znamo da to utječe na domaću proizvodnju jer su mnogi naši poduzetnici ili poljoprivrednici u Hrvatskoj vinari proizvodimo ogromne količine vina koje onda sada moraju plaćati 25% porez na ugostiteljstvu umjesto da je sve vraćeno na 13% kao što je i bilo prije dolaska vaše vladajuće većine na vlast.

Naravno da očekujemo od ministra kroz daljnji rad da će poboljšavati mjere i sigurno olakšavati rad ugostiteljima, ali evo ovo je jedna od mjera koja zasigurno u ovom trenutku će značajno pomoć rad ugostiteljima, ali kažem rasteretiti gospodarstvenike ali i sve građane. Pa kolegice Maksimčuk, čuli smo dosta toga u ovoj današnjoj raspravi i zapravo oni koji nas slušaju u najmanju su ruku i pomalo zbunjeni s onim što sve čuju. Jedni govore da se ništa praktički dobro ne radi, drugi govore o povećanju brojaka i općenito jako puno brojki zapravo u eteru. Evo tako sam i ja nedavno dobio i SMS od svog sugrađanina iz Ogulina koji me konkretno pitao o kojim iznosima zapravo govorimo i što se to mijenja? Ja bih samo ponovio još jednom da se osobni odbitak odnosno neoporezivi dio podiže sa 3.800 na 4.000 kuna, ne tako davno je bio na 2.600 kuna, a mladima do 25 godina se umanjuje obaveza poreza na dohodak za 100% odnosno onima do 30 godina starosti za 50%

Ova mjera na koju sam se ja i vi osvrnuli rekla sam da je ona gospodarska, socijalna i demografska, to je mjera za mlade gdje se mladi do 25 godina oslobađaju obveze u 100%-tnom iznosu oni od 26 do 30 sa 50% i vi ste rekli da je to na neto iznos plaću od 7.000 kuna 1.000 kuna uštede.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima. Vrlo kratko ću samo rezimirati kroz dva čitanja ono što sam već napominjao s nekim malim dodacima. Naime, ono što je dobro što je nedvojbeno da ove porezne izmjene kao i mnoge prije toga ne idu na štetu odnosno na teret građanima, a niti gospodarstvu. To znači da se ništa ne mijenja što bi prouzrokovalo i iziskivalo veće poreze, veća davanja, manje sredstava u džepu naših sugrađana odnosno gospodarstvenicima za daljnja ulaganja. Ja uvijek volim podsjetiti da nigdje ne treba srljati grlom u jagode i ići previše nego uvijek polako gledati efekte onoga što se radi i to se u ove zadnje 3, 4 godine radilo i meni je drago da danas ovdje ne slušamo kako zapravo se ovdje više porez ne rasterećuje nego da povećavaju se porezni prihodi, time se kao porez opterećuje mislim da je to sada svima jasno da ta teza ne stoji, a da zapravo možemo jedino raspravljati kako još ovo što imamo, mogućnosti koje imamo bolje iskoristiti i to je apsolutno legitimno. U skladu s time, ja bi i podnijet ću nekoliko amandmana, volio bi da se u ova proširenja i neoporezivih primitaka uključe i osobe na stručnom, na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja odnosa, da se pronađe i za njih mogućnost kad već dijele sve uvjete rada sa svojim kolegama da se i njima omogući određena vrsta neoporezivih prihoda, time će ta mjera biti i zanimljivija i više ispuniti svoj cilj. I također da se proba uključiti u ove mjere od mlade, a tu možemo raspravljati da li bi trebalo produžiti ili ne s obzirom na one koji idu na fakultet i koji nam je cilj, dali su nam cilj oni koji odlaze ponajviše obrtnici koje želimo zadržati ili oni koji imaju fakultete. Ja mislim da su jedni i drugi bitni, ali možemo reći da nam je sada prioritet zadržati obrtnike jer je takvo tržište rada sada trenutno, nedostatak velike cijene itd., pogotovo majstora, ali tu upravo kada govorimo o tim obrtnicima bi volio da se uključe u njih i da dobiju porezne olakšice identične ko što je u prijedlogu i osobe koje su mlađe od 30-te do, ostvaruju prihode od samostalnog rada, dakle obrtnici koji nisu u sustavu paušalnog oporezivanja. Dakle, netko tko ima 25 godina, osnovao je svoj obrt, da li je u sustavu PDV-a ili ne, ali nije paušalac da i njega se isto to na godišnjoj poreznoj prijavi, budući da smo ovo sada promijenili od one prvotne ideje, da se upravo će se na godišnjoj razini obračunavati taj olakšica, da se i njima kod godišnje prijave i obračuna porezna na dohodak odnosno samog dohotka pošto su oni dohodaši, da im se to omogući. Dakle, ne one paušalne koji i onako već plaćaju vrlo mali porez, mislim ako ostvare prihode do 80.000 plate oko 1.200, dakle to bi bilo zbilja možda i nepravedno od njih, njima još dodatno dati, ali svima drugima koji oporezuju se kao maltene i oni od nesamostalnog rada da i njima to omogućimo i u skladu tome će ići amandman. Naravno, volio bi samo napomenuti da s obzirom da imamo cijelu iduću godinu, da osmislimo kompenzacijske mjere za jedinice lokalne samouprave koje će tim olakšicama izgubiti određeni dio prihoda, a najviše se to odnosi na gradove koji i ovako i onako u velikoj mjeri nisu u onoj, onom fondu za izravnavanje zbog svoje razvijenosti, da se vidi to kroz ono što sam rekao i u prvom čitanju, kroz spomeničku rentu, prihode od spomeničke rente, da se u potpunosti prebace kao prihodi jedinica lokalne samouprave i isto tako prihodi od otkupa društvenih stanova gdje se sada to dijeli 40 60 za rentu, a 55 45 u korist države za otkup. Pa bi tu na neki način malo to kompenzirali i ne doveli do toga da nam poskupljuju određene komunalne usluge, naknade, vrtići, prijevozi javni itd., ako to ne daj Bože bi se negdje dogodilo. Naravno puno se već i dalo samim jedinicama lokalne samouprave, to ne treba izgubiti kroz, samim time što im se omogućilo kompletan prihod od poreza na dohodak, ali idemo malo i ovo to još probati razmišljati u tom, u tom smjeru. Također, ono što još ću samo za kraj apostrofirati, kad govorimo o ovim mjerama vezene uz oporezivanja odnosno izbjegavanje svojevrsnih poreznih davanja kod paušalnih obrta, da apsolutno ćemo pratiti taj i pravilnik, da se ne događa da se to ide preusko, prekruto i da samo to vrijedi za one kad govorimo o financijskom ponašanju koji zbilja imaju ne jedan nego možda više oblika nesamostalnog rada i da na taj način to zloupotrebljavaju.

Sve drugo bi bilo ulaženje u određene tržišne slobode i izbora samog paušalca koji kažem još jednom, sam svojevoljno bira da nema nikakve beneficije od Zakon o radu, dakle niti otpremnine, niti bolovanja, niti godišnjeg, niti slobodnih dana, dakle ništa od onoga što štiti dakle otkaze ugovora itd. i to mislim da oni svjesno rade i za to moraju biti adekvatno nagrađeni. Dakle, ove neke dvije stvari ćemo nadam se da će predlagatelj moći prihvatiti, ali prije svega i ovaj stvari pravilnikom …/nerazumljivo/… riješiti za te paušalce, jer ne smijemo si dozvoliti da ulazimo tu u neku priču sloboda izbora i poslovnog nastana. Evo zahvaljujem. Kolega Čuraj spominjali ste ovaj porez na dohodak u biti porezno rasterećenje za mlade, pa ste spominjali obrtnike i ove koji se školuju, pa šta bi nam trebao biti cilj i u biti slažem se s vama da bi nam trebao cilj biti jedno i drugo, a onda ja ne bi tu radio koji je veći cilj, koji je manji. Evo ja sam podnio amandman da se 100% oslobode svi do 30 godina, evo pozivam vas da podržite taj moj prijedlog i amandman, jer mislim ipak da je veća šteta od te destimulacije obrazovanja mladih ljudi, a bar su vama u HNS-u, bar deklarativno vam je obrazovanje važno, pa stoga mislim da ćete podržati ovog ovaj moj prijedlog, a ako gledamo tko najviše napušta Hrvatsku to su upravo ovi od 30 do 40 godina za koje nema nikakvih mjera, tako da ne vidim razlog zašto, zašto ovoga ne bite podržali moj prijedlog. I jedno osobno pitanje, evo cijeli dan vas čekam, šta vi mislite o ovoj Vladinoj ponudi prema ovoga učiteljima od jučer, vi osobno i vi u HNS-u? Prvo ću ovo što se tiče dnevnog reda, dakle pa ja bih išao s amandmanom recimo za one koji se redovno školuju da se za period proveden u redovnom školovanju nakon obveznog srednjoškolskog da se za toliko produžava ovaj dio prva korištenja. Mi i dalje i sa ovim vašim amandmanom ako netko se školovao 5 ili 6 godina on neće moći koristiti kao onaj koji se nije. Onda i tu možemo govoriti o nekoj pravednosti ne bez obzira bila ona 50 ili 100%, ali onda kad tako krenemo to bi dovelo zbilja mogu razumjeti i predlagatelje do gubitka onoga fokusa, a to je da potaknemo da ovi koji su sada koja su deficitarna zanimanja na tržištu rada da se, što ostaju tu, da se zapošljavaju i da oni budu zbilja konkurentni svojim poslodavcima a prije svega ovo ima jedan demografski aspekt.

Hvala lijepa. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Jesmo imali jedno zanimljivo jutro, dan, 4.-ti puta ista priča s druge strane, njima je sve bezveze, jednostavno ako sam ja to dobro razumio, što god da netko napiše, donese u ovaj Sabor, barem iz Ministarstva financija njima je bezveze, da ne kažem ružniju riječ. Jer slušajući ih uspjeli smo utvrditi da su oni odgatali cijelu tu poreznu reformu, oni znaju točno učinke takve porezne reforme tako da će neki dobiti plaću veću 17 kuna, neki će dobiti 45 kuna, neki možda i 100 i to njih silno ne veseli. Oni su smanjivali svima plaće, nekima 200, nekima 500, uglavnom radili su što su najbolje znali i sve je išlo u minus. Slušajući g. Grčića njemu je ovo i danas bilo isto također sve bezveze jer kad je on bio onda su se porezne reforme radile svaki tjedan, svaki mjesec i te reforme su urodile s time da su nas ostavili tamo gdje su nas i uzeli 2011. godine, identično. Kako su rekli da je to bila spaljena zemlja, vjerojatno je spaljena zemlja bilo i to što su ostavili. I naravno s time se treba nositi onaj koji je preuzeo odgovornost, vlast jer ona obvezuje i ne možeš se ponašati na isti način kao što su se to oni ponašali. Jer kažem, stvarati proračune kao što to radi gradonačelnica Siska kojoj su Milanović i g. Maras politički pokrovitelji, to je posebna priča. Kada stvorite kako oni kažu prenapuhan proračun, izmislite prihode koje znate da nećete imati onda jednostavno se možemo vratiti i par godina unazad pa shvatiti što su oni tada radili.

I s takvima trebamo argumentirano. I kad mi kažemo 2,3 milijarde oslobađamo i dajemo poduzetnicima, građanima, ne znam, lokalnoj samoupravi itd., oni kažu da je to bezveze jer su oni uzeli lokalnoj samoupravi 2 milijarde i nikad ništa vratili. To moraju građani znati, oni to moraju čuti jer nije njima bilo briga što će biti s građanima, s učiteljima, profesorima i svima onima koji su bili u javnim i državnim službama. Odrezali bez ikakve velike priče, rekli su moramo ili 10 tisuća odmah van iz sustava ili režimo koeficijente, dodatke, regrese, božićnice. I danas slušamo objašnjenje, kaže bilo je takvo vrijeme, mi smo to morali, ne da li su znali ili nisu znali nego je bilo tako loše vrijeme. Eto i to građani moraju shvatiti kao ozbiljnu poruku. Ne slažem se sa time, bilo je vrijeme kao i danas i da su znali sigurno ne bi to radili na način na koji su radili. Vide i danas da ima boljih od njih i takvi im smetaju. I svaki dan ovu državu crtaju nekakvim teškim bojama izazivajući kaos i nezadovoljstvo i pokušaj da valjda svi završimo u nekakvoj depresiji u trenutku kada svaka brojka argumentirano pokazuje da ova Vlada ima rezultat. I njima je i taj rezultat bezveze. Oni kažu što 2,9, pa mi smo imali 2,5 u zadnjoj godini. Kakav je to napredak. Ali nisu pobrojali sve one minuse u prethodnim godinama. Uvijek se gledalo samo tu jednu brojku da bi oni sebi izgledali uspješno. I što bi sad trebali očekivati od njih, ako nismo podržali 3 kruga porezne reforme, sa 4.-tim znači rasterećenje od 9,3 milijarde kuna prema svima, očekujemo da podrže 4.-tu? Ne, ne trebaju nam. I sada smo čuli, evo smanjujemo PDV što su oni silno zalagali se, to govore već 4 godine, za jelo, za slastice, za hranu u ugostiteljskim objektima sa 25 na 13. Oni su digli onu među stopu sa 10 na 13 pa spustili svima sa 25 na 13 i onda je g. Linić došao ovdje i ukinuo čuveni Zakon o doprinosima da je napravio toliki minus da mora doprinose koji su bili smanjeni vratiti nazad. Sjećamo se toga, pa nismo to zaboravili. Da su dali ugostiteljima a skoro uništili zdravstveni sustav. To je bila njihova politika, Marasova, on je stalno dizao ruku za to, sve mu je bilo dobro. Danas mu više ništa ne valja.

On kada je bio ministar koji je imao svoj lift da bi se on vozio valjda do svog kata on je njih izbrisao, nekoliko desetaka tisuća ću reći jer mi je zadnji put rekao da je 50 tisuća preveliki broj, nekoliko desetaka tisuća. To je bila njegova briga o malim poduzetnicima. Jednostavno te izbriše i to je to. Što je njima 200 milijuna kuna? Ništa. To građani moraju znati, javnog duga. To su ti proračuni koje bi napuhali a na kraju bi završili kako završe, netko je to trebao platiti i sada kad želite popraviti takvu situaciju, njima je to bez veze. Njima je bez veze da mladu osobu oslobodimo plaćanja poreza na dohodak, kaže neće moć radit, može studirat do 45.g., pa nek studira, što ne bi, valjda će bit i onih koji hoće u redu završit svoj studij i odradit svoje vrijeme, zašto ne 100%, zašto 50, zašto ovdje, zašto i stalno nekakve dvojbe, ništa ne valja, učinak 700 milijuna kuna, bez veze, jer gledamo i ostale, ne znam, evo povećavamo osnovni odbitak sa 3.800,00 na 4.000,00, oni kažu premalo, na 5.000,00, onda dođemo ovdje na raspravu o, ne znam, lokalnim samoupravama, kaže što ste im uzeli novce, kako vas nije sram, znači dignite za još 1.000,00 odbitak, kako vas nije sram što uzimate lokalnoj samoupravi novce, to su njihove politike, za građane, ne moraju bit stručni da to sve znaju, ali valjda ih netko prati ovdje i takva je razina politika koja nema apsolutno nikakav argument, koja nema što ponuditi osim ovih teških boja o kojima govorim, znači svaki dan je sve loše, svaki dan je sve katastrofa, s time izlazimo na izbore, možda za godinu dana, možda prije itd. i s takvima se moramo boriti, na koji način, samo na ovakav način s ovakvim izmjenama koje ljudi osjete, nije istina da plaće nisu porasle, nije istina, kao ni mirovine, nije istina, to će svatko znati za sebe najbolje s obzirom na ono što dobiva da li od države, da li od nekog privatnika kao plaću. Urediti sve onako kako oni predlažu jednostavno nije moguće jer i kad su sami bili na vlasti u dvije Vlade, njihov učinak svih njihovih poreznih izmjena nije bio ovoliki koliki je samo u 4. krugu ove porezne reforme.

Zato ja kažem, s vama se treba boriti argumentima g. Maras i na ovo odgovor nemate osim da ćete sutra stisnuti, ne znam, crveno, mi smo pratili, ali vas svih štitimo, ne damo vam ništa, ali vas štitimo, mi smo zaštitnici, nekada su štitili radničku klasu, sad su ih napustili, čuli smo od predsjedničkog kandidata kojega oni podržavaju da radnika i radničke klase više nema u RH, da to više ne postoji i to treba kao podržati eto, tako da ova priča, ovo je dobro ministre i naravno da oni koji to trebaju prepoznat vjerojatno će prepoznati u onom trenutku kad za to dođe vrijeme, a sa ovakvim i sa ovakvom oporbom koja na ovaj način raspravlja o poreznoj reformi, ovakvoj poreznoj reformi kad dođe vrijeme i vrijeme Hvala lijepo. Kolega Boriću, kad vas slušam u biti shvatim koliko je hrvatsko obrazovanje izgubilo kada ste se počeli baviti politikom kao profesor razredne nastave davali ste mnogo učenicima i kada vidite ovu argumentaciju s kojom lakoćom baratate materijom, vjerujem da ste bili jedan od boljih profesora koje su učenici mogli dobit. Znači, moja preporuka je i korist za RH što biste vi mogli napravit da se vratite u školske klupe, da pomognete obrazovanju i da napravite ono šta radite najbolje jer zbilja ovako jednostavno objašnjavati ne može svako. Znači gledam sad tu Klimana i on je vjerojatno privučen kvalitetom rasprave dotrčao u sabornicu jer je čuo sa kakvom lakoćom i sa kakvom samouvjerenošću Borić barata činjenicama, svaka vam, svaka vam čast i žao mi je učenika koji su vas izgubili. Drago mi je da me kolega Maras hvali svaki puta, znači da na njega imam dobar utjecaj i ja sam u školi radio i zbog toga što sam nastavnik razredne nastave doživio sam mnogo problema pogotovo u politici gdje ovakvi licemjeri se koriste sa ovakvim rječnikom ne bi li ponizili onoga tko je nastavnik i učitelj i profesor jer su oni doktori ekonomije, kad spali jednu Bjelolasicu ili unište ministarstvo ili poduzetnike, oni su doktori ekonomije, imamo ih više, nije samo g. Maras, tako da takve treba forsirat … [[Govornik se ne razumije]] iza njih vam nema ništa, nema tragova koje ostavljaju da bi bili upečatljiviji od nekoliko izgovorenih riječi dnevno, vidjet ćete, osvrnite se iza njih, nema ničeg. To je bilo na razini ironije i sardoničnosti sasvim u okviru Poslovnika. Poštovane kolege, poštovani kolega Boriću, ja kao jedan obrtnik slušam ove priče i moram priznati čudno mi je i nije mi čudno, ljudi koji su na proračunu koji troše javni novac u javnom sektoru traže plaće, dajte nam više, mi jako puno radimo, pitam se koliko je njih dalo plaće, Mariću hvala na ovom neoporezivom dijelu do 4.000,00, to je dobro za male poduzetnike, dobro je kolko ste rasteretili, al kako ćete sutra rasteretit kad oni hoće veće, kad im je malo 1.000,00 EUR-a za jednog profesora ili nastavnika, ja to cijenim, ali gospodo, sjetite se radnika i koji rade u tvornicama, u Vartekstu, u Borovu, u Đuri Đakoviću, u Uljaniku, u 3. Maju i svugdje, kako oni mogu podići plaće, gdje su ti sindikati da utječu na poslodavce, nema ih.

Povreda Poslovnika gospodina Grbina. Uvaženi kolega je povrijedio članak 238. i ne u ovom dijelu kada je mene prozvao jer na to ima puno pravo i to nije nešto što je prihvatljivo, ali nije ni povreda Poslovnika. Međutim, povrijedio je Poslovnik i to članak 238. kada je ovako eklatantno uvrijedio sve one vrijedne hrvatske građane, javne službenike bilo u obrazovanju, bilo u zdravstvu ili drugdje gdje ih je praktički prozvao neradnicima i uskratio im pravo da traže veću plaću.

Gospodine Grbin, ja nisam nikoga uvrijedio samo sam pričao o javnim plaćama iz proračuna kako se lijepo dižu, a ja osobno kao čovjek koji sam 40 godina proveo u privredi i u realnom sektoru znam kako se zarađuje plaća. A vi gospodine koji ste me prijavili za sukob interesa zato što sam radio 40, sada 45 godina sram vas bilo da možete na taj način razgovarati.

Ne mogu ulaziti u vaše stavove, svako je odgovoran za svoje stavove i svako odgovara biračkom tijelu na osnovi svojih stavova zbog toga neću dati nikakvu opomenu.

Kolega Mišić, nije važno što ste vi rekli nego što je sugovornik razumio. Kolega Maras i Grbin oni vam uvijek krivo razumiju što god vi kažete znači i to je njihov odnos prema vama kao poduzetniku. Nisu oni ništa pogriješili u smislu kada oni vas gledaju kao poduzetnika, oni tako doživljavaju svih, njima je to sve bezveze jer njihov predsjednički kandidat s minimalcem ide na Pantovčak kažu da je to normalno. Znači konzultira ne znamo koga, pitamo nikoga ne interesira, mediji uopće ih nije briga, koga je konzultirao, koliko novaca, tko su ti ljudi itd. i minimalac normalno. Na konzultacijama, ne na nekom teškom radu u obrtu nego na konzultacijama i to se predstavlja kao što je super u Hrvatskoj s minimalcem i oni to tako doživljavaju i ne čudimo se zato ovakvim raspravama u Saboru. Mi smo ti koji ih moramo vraćati malo na ispravniji put.

Hvala lijepo. Pa kolega Boriću bar jedna pohvala barem niste s prijezirom pričali prema učiteljima i nastavnicima kao neki poduzetnici u Hrvatskom saboru zaboravivši valjda da bez učitelja i nastavnika ne bi bilo ni njih kao poduzetnika. Bez znanja i obrazovanja ništa od toga, bili biste tabula rasa skoro pa. Gospodine Boriću, uporno vi držite ovaj vaš historijski, povijesni čas ovdje, malo iskrivljujete doduše povijesne činjenice pa ja moram ponoviti. Jesmo, rezali smo prava ne samo zaposlenima u obrazovanju zato jer je Hrvatska popljačkana i nije bilo novaca. Danas kada novaca ima nažalost prosvjetari se ne nalaze na listi prioriteta, pa evo ja vas molim kao učitelja da poučite premijera razliku između osnovice koeficijenta i dodatka i ukažete mu da je za ovo bitna samo politička volja jer novaca ima.

Gospođo Glasovac, imamo premijera koji jako dobro zna što je osnovica, što je koeficijent i što je dodatak i tu se vi ne možete uopće uspoređivati. I bezobrazno je na taj način razgovarati s nekim tko upravlja i pokušava rješavati sve ono što se 30 godina pokušalo svesti na leđa tih učitelja i profesora pa i s onim što ste im vi stavili na leđa, da bi ispravljali sve u zadnjoj godini. To je taj odnos, to je licemjerje. I vi ste ti koji ste stali na početak cijele te priče odjedanput. Što vi?

Sada je gospodin Grin. Uvaženi kolega Boriću. Od kada je gospođa Ikić Baniček došla na čelo grada Siska, grad Sisak pokazuje fantastične rezultate. Primjerice prošli tjedan je grad Sisak imao plus, pozitivan saldo na računu od preko 8,5 milijuna kuna. Svake godine zbog uspješnog gospodarenja gradom Siskom proračun je sve veći i veći za razliku od primjerice Sisačko-moslavačke županije u kojoj je od kada je HDZ došao na vlast kontinuirano se pokazuju gubici pa je u prošloj godini proračun imao gubitak od 70 milijuna kuna. Ali vi to gospodine Boriću ne znate i boli vas briga pa lupetate gluposti. A da znate onda bi recimo znači da je za planiranja ovog gospodina koji sjedi ravno ispred vas u 2018. godini iz europskih fondova uprihođeno 3,3 milijarde kuna manje nego što je bilo planirano. Po vašoj logici koju ste rekli za gospođu Ikić Baniček tada bi i gospodin Marić trebao završiti u zatvoru. Pa naravno da ne bi jer je to pogrešna procjena, ali ne kažnjiva.

Njih to ne briga. Kažem, njima je to sve normalno. Ne smijemo to vezati za njih. Nije njihovo. Minusi i plusevi, zašto nije plus zbog porezne reforme u tom proračunu? Nije plus zbog toga, ministre, ne, sposobnost gradonačelnice koja zatvara vrata dvorane nekom klubu, koja ne želi napraviti cestu do nekog mjesnog odbora zato što je HDZ tamo na vlasti, to je vaša politika, s time se vi bavite, podjelom naroda, građana, mi ili oni. Nije vas bilo briga kad ste ovdje zatočili 100%-tne invalide u crkvi Sv. Marka, nije vas bilo briga, to vam je bilo normalno, pobjegli su unutra, bravo. Odlično. To ste vi. i to građani moraju znati.

To što se događalo sa lokalnom samoupravom i 2 milijarde manje koje nisu bile nadoknađene, znači nije bilo kompenzacijskih mjera, nije ih briga što bi se dogodilo i sa gradovima i općinama i županijama, to je ono o čemu je ova Vlada brinula i brine a njihove niti jesu niti hoće. Perić, sjećam se njih, zato kažem, moramo ih podsjećat, sjećam se g. Grčića koja je dolazio ovdje kao potpredsjednik Vlade, ministar regionalnog razvoja, znači da kontrolira financije i regionalni razvoj i što nam napravi? Uzme nam 2 milijarde da bi ovdje danas naricali na nekakvih stotinu milijuna kuna koje ćemo kompenzirat i piše točno koliko kome. Točno znam za svoju općinu koliko ću dobit do godine zato jer ćemo provest mjere. Kod njih zapisali su nam da će nam vratiti 700 milijuna kuna, znate što su nam dali? Ništa, jednu veliku nulu. Građani to moraju čut, kako kaže Maras, moraju znat jer jednostavno imamo posla s ljudima koji jednostavno ne žele priznati da su bili loši, da nisu znali nego se opravdavaju sa nekakvim nasljeđem ili nekakvim okolnostima. Hvala lijepa, gotovi smo sa replikama i sad idemo ka posljednjoj pojedinačnoj raspravi koju će imati g. Gordan Maras. Izvolite. Hvala vam lijepa, … … [[Upadica sa strane, ne razumije se.]] g. potpredsjedniče, kolegice i kolege, nije ovo replika, ovo je rasprava. Znači hvala vam lijepo na riječi nakon ove osebujne ali vrlo tanke složit ćemo se svi, rasprave i po faktima i po ja bi rekao onome šta je izrečeno, moramo se zbilja malo osvrnuti na trenutnu situaciju u RH i skandaloznu ja bi rekao danas, izjavu i premijera Plenkovića koji ne samo da nije riješio problem 35 dana što nema škole, nego je danas poslao poruku učiteljima odnosno zaposlenicima u obrazovnom sustavu da oni nisu razumjeli što im on nudi. Znači 90% ljudi je danas reklo ne HDZ-u i premijeru Plenkoviću koji rade u obrazovnom sustavu a on im je danas poručio ne da će razgovarati, ne da će promijeniti svoj stav i poslušati ono na šta oni imaju pravo, nego im je rekao da nisu razumjeli o čemu se radi i šta im je on ponudio. Što se tiče, ja se moram zbilja i teško se načuditi i raspravama, evo gledali smo g. Mišića ovdje koji objašnjava da učitelji nemaju pravo tražiti, da su oni praktično kao teret, pa onda nije ni čudo što vladajuća koalicija nema niti sluha niti želje da napravi opravdane i ispuni opravdane zahtjeve koje učitelji su stavili pred njih. Znači kada se treba odlučiti u što će se uložiti, onda se treba uložiti u ono što nosi budućnost a to je sigurno obrazovanje. I onda se vraćamo na neke teme koje iskreno dobro je pričati šta je bilo prije 2, 5 ili 10 g., ali puno bolje je pričati šta možemo danas napraviti. I da li je povećanje izdvajanja za obrazovanje prioritet Hrvatske ili nije prioritet Hrvatske. I čudna je i komunikacija u vladajućoj koaliciji, evo recimo HNS koji danas se opet prijeti pod 58. put valjda da će izaći iz koalicije ako se gđa. Divjak makne sa mjesta ministrice a što se tiče njene participacije u toj cijeloj priči, ona gotovo da i ne postoji, znači nje nema nigdje, znači ona je izgubila u potpunosti autoritet i među svojim kolegama ministrima i među strukom i zbilja mi nije jasno zbog čega i dalje inzistira da ostane na tom mjestu kada više ništa ne može napraviti. Pa niti ne zovu je na sastanke. Znači radi zaštite svojeg digniteta, gospođa bi trebala podnijeti ostavku i maknuti se iz Vlade, to isključivo radi nje govorim. Znači ovo je mrcvarenje nje osobno na način na koji, ja bi rekao, nitko ne zaslužuje. A što se tiče rješenja problema, pa on je jednostavan, treba ljudima povećati koeficijente. Kao što su se povećali u diplomaciji, kao što su se povećali jednim djelom i u nekim drugim ministarstvima, kao što su se izmislili novi koeficijenti za ravnatelje uprava u ministarstvima koji će imati plaće 13, 14 000 kuna. Znači za njih se uredba promijenila, koeficijenti su formirani, a za učitelje, nastavnike, tete u kantini ili u knjižnici, za njih se ne može napraviti. I drago mi je i ponosan sam da su se ljudi tome suprotstavili i da ne razumiju niti ovo što govori ovdje Borić niti Mišić a što je najčudnije, ne razumiju ni što govori ministar Marić odnosno premijer Plenković a oni bi trebali davati odgovore, lako za Borića i Mišića, oni mogu svašta ovdje govoriti i nisu odgovorni za rješavanje problema nego za dizanje ruku u petak, to je njihov jedini zadatak da stisnu zeleni gumb i da izglasaju ono šta im je Vlada servirala a premijer Plenković i ministar Marić su zaduženi da vrate djecu u škole, to je njihov zadatak. I da ljudi jednostavno nakon ovako dugačkog perioda iscrpljujućeg za sve a najviše za djecu koja jednostavno više ne znaju di su, jesu na praznicima, jesu u školi, kada će škola krenuti, kada će nadoknaditi to što nisu učili itd., te probleme treba rješavati, nažalost, imamo disfunkcionalnu Vladu koja to ne zna napraviti. Što se tiče samog zakona i ovih seta zakona, stvarno je nejasno zašto smo išli dva puta raspravljati o tome kada smo već i proračun usvojili na temelju ovih zakonskih rješenja koja nisu izglasana. Znači to je nešto šta je po meni neprihvatljivo odnosno šta ne bi trebalo biti, trebalo bi se prvo zakone izglasati pa onda na temelju njih izglasati i planirati proračun a mi smo napravili proračunski prijedlog koji u potpunosti odgovara nečemu što još nismo u saborskoj proceduri usvojili i zato možda i zbunjuje neke zastupnike protiv Borića poneka emisija na televiziji kad on ne razumije šta je to planiranje, šta je proračun, na koji način se to radi da može planirati na ovaj konzervativniji malo ili optimističniji način tako da sa te strane njega mogu i zavarati pojedine emisije i da, ja ću isto ovdje reći, ja sam ponosan na to kako gđa. Ikić Baniček vodi Sisak, ja mislim da radi izvrstan posao, da je Sisak jedan drugačiji grad nego šta je bio prije njenog mandata, da se izgradilo jako puno toga pa i ledena dvorana odnosno dvorana u kojoj je led i u kojem se može i rekreirati i obavljati određene sportske aktivnosti i na kraju krajeva, o tome kako ona vodi grad neće odlučivati ni Borić niti neka emisija na televiziji, nego će odlučivati građani Siska 2020. godine. Ono što ovdje želim reći, ja se sa nekim stvarima iz ovih prijedloga slažem, znači slažem se također, to isto recimo Borić ne razumije, da kada isplatite plaću po zakonu u nekom trgovačkom društvu, da je drugi način plaćanja poreza ako ste vlasnik te tvrtke i porez na dobit. I pravo je poduzetnika da odabere na koji način će izvršiti tu obvezu, da li će platiti porez na dobit odnosno da li će uspjeh njegove firme biti i njegova zarada ili će uplaćivati plaću duplo veću ili tri puta veću nego šta je uplaćivao do sada. Nažalost, g. Borić to ne razumije i bilo bi dobro da se za njega organizira jedan mali tečaj u Ministarstvu financija ili u Poreznoj upravi, da ljudi objasne da se u slučaju poreza na dobit, isto plaća porez, ne. Znači državi se plaća porez i kad ga plaćaš kao porez na dobit. Tako da sa te strane puno je tu neznanja ali opet kažem, nije problem Borić ili Mišić, problem je šta premijer Plenković ne rješava stvari koje bi trebao na dnevnoj bazi rješavati. Znači mi nećemo škole imati ni sutra, vjerojatno ni u ponedjeljak a ko zna kada će uopće nastava krenuti, vrlo brzo su i božićni odnosno novogodišnji blagdani, praznici i sve ono šta ide jedno za drugo. Tako da evo, što se tiče samog ovog zakona, mogu reći da ja mislim da nije red da se na ovaj način prvo usvaja proračun pa se predlažu zakoni, sa druge strane neke od ovih izmjena mogu pozdraviti, bio bi sretniji da se PDV recimo uopće nije mijenjao s početka mandata, da se primjerice neoporezivi dio plaće značajnije povećava odnosno osobni odbitak i da na neki način ostavim veći prostor građanima da imaju više iznose neto primanja i to je ono što mislim da se može u ovom trenutku napraviti ali nažalost Vlada to ne radi.

Kad se netko rodi 15, 20 g. nakon smrti ćopavoga Tite kad su mu odsjekli nogu pa se on iz nekih pobuda brzo učlani u njegovu ostavštinu partiju pa mu partija kupi prvo odijelo i kravatu u kojoj on je odslužio vojsku a onda mu ta ista partija da da vodi državu, da vodi Ministarstvo obrta i poduzetništva a o tome nije nikad ništa znao pa mu da još da bude i član Nadzornog odbora u HBOR-u pa da može svom šefu i njegovoj familiji davati kredite i ostalima kojima je sve davao i onda ovdje može ostati samo u Hrvatskom saboru da trkelja. Do sitnih noćnih sati i da vrijeđa. A kad vrijeđa hrvatske branitelje, šatoraše kako su ih zvali iz crkve da su pobjegli, od koga su pobjegli? Zašto su se sklonili u crkvu? Upali ste u crkvu sa čizmama, palicama, tonfama, s oružjem, na sveto tlo ste upali. Šta ste tražili tamo? Šta su trebali napraviti branitelji? Pa potražiti nalogodavce da ih pitaju zašto šaljete vojsku na nas i policiju, zbog čega? Jesi to očekivao? Sram te bilo.

Da li vi smatrate, da li smatrate da jeste bili uvredljivi sa konstatacijama koje ste imali o g. Marasu kao čovjeku?

Idemo dalje, odgovor g. Marasa. Hvala lijepo.

Nitko ne traži ništa, nadam se. Evo nakon ovog ništavila traženja i ništavila rasprave, ja bi se referirao na ovo što je kolega Maras govorio a odnosi se na štrajk prosvjetnih djelatnika. Ja sam isto podržao štrajk ... [[Govornik se ne razumije.]] djelatnika i to aktivno štrajkajući i u štrajku sam, danas sam kao čin solidarnosti s kolegama koji imaju niži koeficijent od moga, nisam se prijavio pri ulasku u Sabor jer očekujem da će mi Vlada oduzeti i na poslu na kojem sam plaćen i od zastupničkog paušala i želio bih to na kraju mjeseca usporediti da javnost zna koliko se oduzima od zastupničkog paušala, koliko se oduzima od plaće. Druga strana, zanimljiva je ova verbalna razina, zastupnici HDZ-a su počeli govoriti javnost to mora čuti, građani to moraju čuti, očito se zastupnicima HDZ-a premijer Plenković nastanio u njihov um i to je očito se vidi da ih je on počeo poučavati umjesto nastavnika.

Hvala lijepa.

Znači jer g. Culej mada se hrabrio i bio je vrlo žestok oko nekih stvari vezano uz zakone koje je predložio Đakić, ipak se povukao pred g. Plenkovićem i na kraju poslušao stranačku stegu i to je ono šta je problem u ovom Hrvatskom saboru, znači šta se pretpostavlja, stranka u nekim situacijama kod HDZ-a a ne zdrav razum. Jako puno je bilo članica i članova HDZ-a na štrajku u ponedjeljak, koji su također razočarani ponašanjem vladajuće stranke i štrajk nema nikakve veze sa strankama za razliku od Culeja koji traži branitelje da ruše demokratsku izabranu vlast, ovdje se politika uopće nije uplitala, ovdje je bunt građana protiv Vlade koja [[Upadica Radin: Vrijeme.]] ne sluša ono šta je logično o šta građani žele.

To ja iskreno rečeno, ne shvaćam ali vi ćete mi objasniti možda poslije u 4 oka. Hvala potpredsjedniče. Kolega Maras, ja život gledam samo realno, čitav život sam radio i gledao realno šta je pošteno u ovom sustavu i šta nije pošteno.

Ova Vlada je dala sasvim dovoljno novaca profesorima i mislim da to više nije pitanje plaća. Ovo ja osobno kao čovjek koji nisam član nijedne stranke, smatram da ovo protiv premijera i protiv ove Vlade nastavlja se jedna razina neposluha koja nema veze više sa plaćama, ovo je sasvim jedna druga priča koju vi želite naravno, koji to potencirate i koji podržavate.

Znači ne želimo da imamo sutra, evo najavljuje se radna obveza, bilo je ucjena od strane Vlade vezano uz koeficijente, ne želimo sutra lošu situaciju u zbornicama i učionicama. Ako vi to ne možete shvatiti, ja to zbilja ne razumijem. Znači želimo da se na korektan način riješi prosvjed, spor i ja sam prvi koji navija da to premijer Plenković riješi jer mi je u interesu da mi djeca sutra ne budu doma nego da idu u školu. Pa nijedan roditelj ne želi da mu dijete sad sjedi doma i da se ne obrazuje. Znači ja želim da se taj problem što prije riješi ali ovako se riješiti neće. Poštovani kolega Maras, drago mi je što je evo, sada svima zapravo jasno i ono što cijelo vrijeme govorimo što je naš osnovni i glavni uvjet i ostanka u Vladi i da od toga ne posustajemo po nikakvom pitanju. Ono što je bilo bitno i što smo od početka govorili, a to je da oni jedini koji provode takvu vrstu reforme koja je prvi put nakon desetljeća došla negdje u neki sustav a to je ovaj puta obrazovanja, budu adekvatno za to plaćeni. Da se uvede jedan nivo pravednosti koji nama treba ne samo po pitanju učitelja nego općenito po pitanju cijele državne i javne uprave, to je svima ovdje ja mislim ovdje itekako jasno. Moj prijedlog svakako je da se krene u to, da se radi analiza i da svaki mjesec ili kvartal kad ne bude napravljena, da se diže taj koeficijent pa nek se krene ispočetka ali bitno je da se prepozna da treba platiti one koji su napravili nešto za razliku od onih koji još nisu, da se potakne i druge da rade reforme i da se adekvatno sve to vrednuje.

Ipak želite odgovoriti? Hvala lijepa. Ja sam rekao g. Čuraj jednu drugu stvar. znači da sad pitate na cesti nekog tko prati, ovo svi prate, znači medijski svaki dan je vrlo praćen štrajk prosvjetara, ljudi su zainteresirani jer im je to jako bitno stvar. Da pitate da li gđa. Divjak o biločemu odlučuje u ovoj cijeloj priči, niti jedna osoba vam ne bi rekla da ona išta odlučuje kako će se ovaj štrajk završiti što znači da gospođa nema nikakvog autoriteta, nikakvu mogućnost da djeluje. Ja ne znam šta ona traži tamo više. Zbilja mi to nije jasno. Gospodin koji je jučer došao u Vladu, iz Požege, [[Upadica sa strane: Aladrović.]] Aladrović, evo teško mi je bilo sad sjetit na prvu ime, i udijeli lekcije o tome šta je ona i kako je ona rekla. Pa to je poniženje. Vi da imate kako bi rekao, da držite do sebe, izašli bi iz Vlade odmah i ona bi se povukla ali to ne očekujemo, naravno.

Uglavnom, to je bilo, dobro, to je bio razlog zašto ste imali te rasprave. G. Miro Bulj će sada nastupati završno u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, izvolite. Hvala lijepo. Evo završili smo znači cjelovitu poreznu reformu po četvrti put, uvaženi ministre, mene zanima, pitao sam kad sam bio u pojedinačnoj raspravi, koji je vaš stav i koliki bi bili učinci financijski tj. učinci, niste to čuli, kad bi ukinuli županije. Ukidanje županija kao najveća rak rana razvoja Hrvatske u biti bi imala velike učinke na rashodovnoj strani tako da bi bilo novca i u obrazovanju jer kontrolirate preko županija i obrazovanje, kontrolirate zdravstvo, ne može se portir zaposliti da se ne javi iz upravnog tijela ili zdravstvene ustanove ili škole, da se ne zove premijera, to je priznao Ivan Nasić kada je na snimci koju je objavi Nacional, da se ne može imenovati niti portir. Ministre, volio bi da mi date odgovor kod ukidanja županija, tu bi bila prava reforma, da ukinete županije i zasigurno danas bi profesori bili puno zadovoljniji jer to je tvornica stranačkih uhljeba koji isključivo služe kako bi sačuvali biračko tijelo i dali ste prevelike ovlasti županima. Tako da u Hrvatskoj nema decentralizacije, u Hrvatskoj je provedena faraonska decentralizacija prema županima koji jednostavno imaju toliko moć da bilokoji gradonačelnik koji ih ne sluša, tako decentralizaciju šta je kolega Borić pričao, apsolutno ta decentralizacija nije provedena, županije su nepotrebno tijelo u RH, to je tijelo koje je iselilo stanovnike RH pa bilo govorili ste o Sisačko-moslavačkoj županiji ili mojoj Splitsko-dalmatinskoj. I to je istina i činjenica. Decentralizirani novac za školstvo, kako ide iz obrazovanja? Ide županima. Tko imenuje školska vijeća?

Ili u Primorskoj-goranskoj SDP. Pa vi bi se raspali da nije županija [[Upadica Radin: Samo bi MOST postojao.]] Ja sam se isključivo kandidirao za župana i to je jedina reforma. Stranke mi ukidate ovdje, stranke koje su izabrane u parlamentu.

Tako se financira. Ne odlazi novac za zdravstvo da imamo specijalizacije, da imamo uređeno, nikada gore nije bilo dijagnostičkih uređaja, nikada nije bilo gore zdravstvo evo u mojoj Dalmatinskoj zagori, nikad zdravstvene usluge. Nikad manje liječnika koji su specijalizirali, mi nemamo mogućost da imamo radiologa. Na Hvaru nemaju laboratorij kad vade krv moraju je prevoziti u Split, iz Makarske iz Kaštela i to je županija, ništa niste decentralizirali, ovdje triba rez, ovdje triba rez. Tako je i u poljoprivredi, koji su učinci na poljoprivredu bilo koje reforme što ste vi dali ovdje. Govorili ste vi i vaša Vlada da ćete izvoziti mlijeko u Kinu kad ste ovdje primili kinesku delegaciju, tj. kad je bio njihov premijer ili tko je sve bio, nisi mogao proći na trgu, da ćete izvoziti mlijeko u Kinu. Koliko ste mlijeka izveli u Kinu? Pitao sam vas jednu osnovnu, koliki bi financijski učinci bili na rashodovnoj strani da je ukinuti županije, koje su nepotrebne, koliko bi od toga sredstava išlo za školstvo i obrazovanje, koliko bi sredstava išlo za zdravstvo, za navodnjavanje, za opstanak ljudi na tim područjima jer jedino su zbog županija i vaše decentralizacije ostali ljudi koji imaju stranačke iskaznice i kojima su župani na vlasti. Barem to. Gospodin Marić ima završnu riječ, gospodin ministar i potpredsjednik Vlade. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Hvala lijepo svima na raspravi u ovom drugom čitanju, kao i u prvom bilo je nekoliko zaista kvalitetnih i dobrih rasprava. Što se tiče amandmana o njima koliko znam ćemo se sutra izjašnjavati, jedan od Odbora za zakonodavstvo sam u okviru replike pa ne znam jel to poslovnički skroz u redu, pa ću onda i ovim putem ponovit da prihvaćamo ovaj amandman radi jasnoće, preciziranja članka 16. u Zakonu o porezu na dodanu vrijednost.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovim točkama dnevnoga reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, za pravosuđe, za obitelj, mlade i sport, za ravnopravnost spolova, za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Ministar

Gospodin ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković imat će uvodnu riječ. Uvažene zastupnice i zastupnici pred nama su dakle izmjene Kaznenog zakona, Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i Zakona o kaznenom postupku, dakle jedan paket zakona kojima zapravo temeljno imamo cilj pooštriti kazne u određenim segmentima posebno vezano za nasilje, ubrzati kazneni postupak kako bi postupci išli brže i kako bi zapravo do odluka dolazili što je moguće brže. I jasno treća je bolje razlikovanje prekršaja od kaznenog djela nasilja u obitelji jer tu imamo i Kazneni zakon i Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji i kako bismo izbjegli da za isto činjenično stanje možemo primjenjivati kazneni i prekršajni zakon što je zapravo po odluci Suda EU i Europskog suda za ljudska prava što nije dobro, ovdje radimo jasniju distinkciju. Kod Kaznenog zakona osim što sam već rekao pooštravanja zakonski kazneno pravnih politika, kod kaznenog dakle kod kaznenih djela vezano za nasilje u obitelji, želimo pooštrit kaznenu politiku propisivanjem drugačijih, oštrijih kazneno-pravnih oblika za pojedina kaznena djela. Također propisujemo i kvalificirane oblike kaznenih djela počinjenih prema bliskoj osobi a bliske osobe su članovi obitelji, bivši bračni ili izvanbračni drug, bivši životni partner ili neformalni životni partner, osobe koje imaju zajedničko dijete i osobe koje žive u zajedničkom kućanstvu. Također, želimo proširiti i definiciju službene osobe a jasno ovim zakonom želimo isto odgovoriti na ono što se događalo u društvu, želimo odrediti novo kazneno djelo prisile prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi. Velika je promjena kod brisanja kaznenog djela spolnog odnošaja bez pristanka, to djelo ukidamo i zapravo biće tog djela stavljamo u kazneno djelo silovanja. I također, brišemo i kazneno djelo teškog sramoćenja, kao što znate, imamo sada uvredu, imamo klevetu, imamo u sadašnjem sustavu kazneno djelo teškog sramoćenja ali zapravo analizirajući praksu, vidjeli smo da se to baš prečesto ne vode postupci vezano za to i na neki način to možemo sankcionirati i kroz građanske postupke naknade štete. Što se tiče pooštravanja pojedinih kaznenih djela vezano za zapriječene sankcije, imamo u nasilju kod kazneno djela iz čl. 179. kazneno djelo nasilje u obitelji, danas je prema važećem zakonu dakle kazna zatvora predviđena za to do 3 g. a ovim novim mi predlažemo od 1 g. minimalno zatvora do 3 godine. Imamo znači čl. 116. sakaćenje ženskih spolnih organa, tu je kazna zatvora zapriječena danas od 6 mj. do 5 g., mi ovdje dižemo dakle od 1 do 8 g., a kvalificirani oblik je od 1 do 8 g. danas a mi idemo od 3 do 10, predlažemo po novom.

Spolno uznemiravanje iz čl. 156., danas je do 1 g. a mi predlažemo do 2. Dakle, vidite u cijelom nizu ovih kaznenih djela, predlažemo da se taj kazneno-pravni okvir, da bude zapravo negdje dignut minimum, negdje i minimum i maksimum, u svako slučaju smatramo da će ovakav zakonodavni okvir omogućiti da se u ovim kaznenim djelima izriču strožije kazne koje će tada zapravo doprinijeti, ja mislim da mnogi koji takva kaznena djela žele počiniti, da im ovo bude jedno upozorenje da će bit oštrije kažnjeni i da zapravo ipak negdje se to pojavi da se odustane od toga. Dopunjavamo postojeće članke, kazneno djelo prijetnje iz čl. 139. gdje predlažemo jednu težu kaznu kada je to kazneno djelo počinjeno prema svim kategorijama bliskih osoba i omogućava se progon po službenoj dužnosti. Kazneno djelo nametljivog ponašanja iz čl. 140., tu je propisana teža kazna kad je počinjeno prema svim kategorijama bliskih osoba te se omogućava progon po službenoj dužnosti. Kazneno djelo nasilja u obitelji 179., tu se uvodi nova posljedica zapravo tu malo mijenjamo, mijenjamo opis tog kaznenog djela gdje kažemo danas da tko krši propise o zaštiti od nasilja u obitelji i time kod članova u obitelji ili bliske osobe i izazove strah za njezinu sigurnost ili sigurnost njoj bliskih osoba ili je dovede u ponižavajući položaj, e sad, ovdje bi dodali ponižavajući položaj ili stanje dugotrajne patnje, to je nešto dakle gdje širimo ono gdje se, što čini biće tog kaznenog djela. Definiciju službene osobe isto smo rekli proširit ćemo, sve ovo što je i sada službena osoba od državnog dužnosnika, službenika, dužnosnika ili službenica, službenika u jedinici lokalne ili područne samouprave, ovdje ćemo proširiti ista, obuhvatiti ćemo i stručne radnike koji obavljaju poslove iz djelatnosti socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja uz sve ove već postojeće. Također vezano za to, proširujemo dakle jednim novim kaznenim djelom a to je prisila prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi. Dakle po osobi u obavljaju posla od javnog interesa ili javno službenika u obavljaju javne službe silom ili prijetnjom d će izravno uporabiti silu, spriječi u obavljaju poslova od javnog interesa ili javne službe kaznit će se, mi predlažemo kazna zatvora do 3 g. a za kvalificirani oblik od 6 mj. do 5 godina. Spolni odnošaj bez pristanka, to je danas kazneno djelo iz čl. 152. KZ-a, predlažemo da se briše, tu je bilo dosta zapravo rasprave oko toga i zauzet je stav da takvo kazneno djelo zapravo treba biti, biće tog djela treba biti sastavni dio kaznenog djela silovanja jer jako je problematično ovaj spolni odnošaj bez pristanka ali ono što je možda još i važnije, mi ovdje predlažemo pooštravanje sankcije, dakle najprije smo imali za ovaj važeći bez pristanka je bilo od 6 mj. do 5 g. a sada idemo, znači minimum dižemo od 1 do 5 g., ako je bilo uporaba sile, tada idemo od 3 do 10 a sada je bila od 1, dakle dižemo i tu minimalnu granicu. Kazneno djelo teškog sramoćenja, rekao sam da predlažemo ovim zakonom da se briše jer imamo zapravo u nekakvoj našoj tradiciji kazneno djelo klevete i uvrede. I zakon kada se donosio kazneni 2011. godine bilo je dosta rasprave da li i uvredu i klevetu prebaciti u Prekršajni zakon, ali tada smo zauzeli stajalište radna skupina da su i čast i ugled nekakve kategorije koje štiti i naš Ustav i da ne bi bilo primjereno tako nešto staviti u prekršaj nego da to treba štititi Kaznenim zakonom, s tim da je ovdje napravljena promjena. Nekad je za ta kaznena djela bila predviđena i kazna zatvora, danas više ne. Danas je to samo novčana kazna.

Tako da smo tu sve zapriječene kazne podigli, ali smo ono što je važno u ovom članku 10. koji govori o vrstama nasilja u obitelji, tjelesno nasilje, tjelesno kažnjavanje tu smo preciznije definirali što je to tjelesno nasilje kako ne bismo došli u sukob sa Kaznenim zakonom pa smo vrlo precizno definirali da je tjelesno nasilje ono nasilje koje nama za posljedicu nekakvu tjelesnu ozljedu nego su to određeni fizički nasrtaji, ali nema za posljedice nikakve tjelesne ozljede. Zakon o kaznenom postupku on ima za cilj prvenstveno moramo implementirati jednu direktivu EU o pravnoj pomoći za osuđenike i okrivljenike u kaznenom postupku i zatražene osnove u postupku na temelju Europskog uhidbenog naloga, to je nešto što moramo implementirati i to propisujemo prenoseći ovu direktivu da uhićenici, osumnjičenici, okrivljenici slabijeg imovnog stanja u pristupu obrani ne budu u nepovoljnijem položaju od onih boljeg imovnog stanja i tu trošak obrane snosi država. Taj novi institut privremena pravna pomoć branitelja na teretu proračunskih sredstava i to je širenja instituta tzv. siromašnog branitelja. Bolje smo regulirali pitanje izuzeća, koncentracije izdvajanja nezakonitih dokaza, čitanje ranije izvedenih dokaza bez suglasnosti stranaka želimo ubrzati rad policije kroz izmjene zakona, također odrediti ili produljiti i produljenje istražnog zatvora kod nepravomoćnih presuda gdje je izrečena kazna zatvora od pet godina ili teža i brisanje pripremnog ročišta do 15 godine gdje je zapriječena kazna i brisanje uvodnih govora. Kod izuzeća svi znamo da kada su postupci počinjali da su mnogi tražili izuzeće i sudaca suda pred kojim se postupak vodi, ali i svih onih drugih sudaca drugih sudova. Mi smo ovdje uredili i rekli smo da se može tražiti izuzeće samo u odnosu na suce gdje se postupak vodi, dakle ne tamo gdje još postupak nije niti dospio. Pred optužnim vijećem, što se tiče koncentracije prijedloga za izdvajanje nezakonitih dokaza, tu smo tražili jednu koncentraciju da se to mora odmah staviti prijedlog za izdvajanje takvih nezakonitih dokaza, a sada je to dozvoljeno da se takvim prijedlogom ide na više sjednice optužnog vijeća što smatramo da omogućava zlouporabu tog prava i da se time postupak produljava. Čitanje ranije izvedenih dokaza bez suglasnosti stranaka, to je naš prijedlog, smatramo to dosta važnim iskorakom jer danas događa se u postupcima da se mijenja predsjednik vijeća, da se mijenja vijeće i tada po sadašnjoj regulativi rasprava počinje ponovno i čak ako predsjednik vijeća i predloži da se ne provode dokazi koji su provedeni ako stranka traži da se dokazi provode tada mi možemo po drugi puta moramo provoditi te dokaze. Po ovom novom prijedlogu predsjednik vijeća će sam ocijeniti da li je to potrebno i to bez suglasnosti stranaka. Također što se tiče ubrzanja rada policije po našem prijedlogu samostalno bez naloga državnog odvjetnika policija može obaviti dokaznu radnju prepoznavanja, zatražiti potrebna vještačenja osim kada se radi o obdukciji, ekshumaciji, molekularno genetskoj analizi, zatražiti može također tjelesni pregled uzimanje krvi i urina od okrivljenika i drugih osoba o čemu su pravovremeno dužni izvijestiti državnog odvjetnika, dakle ne treba poseban nalog s čime ćemo ubrzati postupak. Određivanje je također važno ili produljenje istražnog zatvora kod nepravomoćno izrečene kazne zatvora od pet ili teže. To danas nemamo mogućnost, dakle kada je nepravomoćna presuda izrečena gdje je okrivljeniku izrečena kazna pet ili više godina zatvora, tada je moguće u principu po ovim izmjenama da mu se odredi i produljenje istražnog do pravomoćnog eventualno okončanja jer ovdje smatramo da se radi o takvim počiniteljima koji predstavljaju potencijalnu opasnost za društvo i društvu smatramo da se ovdje ima pravo braniti od tako nečega. Brišemo pripremno ročište u predmetima gdje je zapriječena kazna do 15 godina, a sud ga može provesti u postupcima tamo gdje je iznad, zapriječena kazna iznad 15 godina. Također brišemo i uvodne govore jer smatramo da ćemo u nekoj mjeri ubrzati postupak i ukidanjem nesvrsishovitih i izlaganja stranka pred sudom. Također usklađujemo i rokove vezano za Visoki kazneni sud koji počinje s radom 1. siječnja 2020. godine. Mjere opreza, također izričemo dvije nove mjere, a to je zabrana pristupa internetu i jedna mjera u principu ako se ne izvršavaju sudske odluke dopunjavamo članak 311. Kaznenog zakona time se čini novo kazneno djelo. Predlažem da provedemo raspravu i za drugo čitanje da pripremimo zakon sukladno analizi vaše rasprave koju ćete provesti, svim vašim prijedlozima i primjedbama koje će dati. Imate međutim još posla jer imate nekoliko replika.

U replici ću se, iako ću kasnije puno više govoriti o Zakonu o kaznenom postupku koncentrirati na ove mjere koje su u Kaznenom zakonu a tiču se postrožavanja i pooštravanja pristupa u kaznenim djelima protiv spolne slobode. I načelno to mogu podržati. Ali ono što vas molim i na što apeliram i nadam se da ćete tu moju sugestiju prihvatiti da ne ostanemo samo na kaznama. Stroge kazne same po sebi neće donijeti ništa. One će možda donijeti određenu satisfakciju žrtvi, one će možda donijeti određeni mir cjelokupnoj javnosti ali same strože kazne bez adekvatne potpore žrtvama, bez kvalitetnijeg procesuiranja ne znače ništa.

Kada stvar dođe zapravo u zonu pravosuđa znači da puno toga nije funkcioniralo prije i zapravo cilj je upravo to da svi oni zaštitni, preventivni mehanizmi, edukacijski mehanizmi zapravo da svi prorade tako da što manje toga dođe u zonu uopće pravosuđa.

A u koliko slučajeva su suci kažnjavajući nasilnike davali najminimalniju propisanu kaznu. Što ćete učiniti da ove kazne koje ste propisali opet ne idu u tom smjeru? Dakle Pravosudna akademija isto tako odnosno suci moraju svoje odraditi a ne da i dalje vidimo one koji nakon prekršaja kreću vrlo brzo i rade rad za opće dobro a one koji su počinili najteža djela dobivaju minimalnu kaznu, nikakva to nije poruka. Isto je što se tiče i silovanja, isto je i što se tiče nasilja nad ženama. Poštovana zastupnice, cijeli ovaj zapravo set zakona ide za time da omogućimo normativni okvir da se izriču teže kazne, znači da više ne bude onih kazni koje su blage, koje ne odgovaraju počinjenju djela i mi ovdje kao što ste vidjeli u cijeloj ovoj glavi pooštravamo taj zakonski okvir. Negdje dižemo onaj minimum kazne, negdje dižemo i minimum i maksimum, negdje dižemo maksimum. Tako da zaista stvaramo uvjete da to bude oštrije. Ali da bi bilo oštrije, ja se s vama potpuno slažem i suci moraju biti osviješteni da su to vrste kaznenih djela gdje treba biti oštar. I jasno je da će naša pravosudna akademija da će organizirati cijeli niz edukacija i za naše suce i za one druge sudionike procesa kako bi postali svjesni da moramo biti oštriji. Ali jasno je i ovo sve što sam dao u odgovoru na prethodnu repliku, svi oni preventivni mehanizmi moraju također djelovati. 3. rasprava g. Ante Babić. Poštovani ministre, dakle u nekoliko, zapravo od možda godinu ili dvije dana nekoliko desetaka slučajeva se dogodilo k ada je javnost osuđivala određene postupke djelujući tako i na pravosudne djelatnike, osuđujući ih ne znači da su bili u pravu i to je bio i razlog, ne samo to već kroz program Vlade RH zapravo ovaj set zakona vezano za Kazneni zakon, Zakon o kaznenom postupku, vezano za Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji i za ove sudove za mladež. Na našim odborima vaša pomoćnica gđa. Vedrana Nikolić Šimundža je davala suvisla objašnjenja po svim upitima saborskih zastupnika. Međutim u međuvremenu smo dobili jedan dopis od pučke pravobraniteljice vezano uz Zakon o kaznenom postupku za ona djela za koja je propisana kazna viša od 5 godina i ona se referira na to da to nije usklađeno sa direktivom EU-a. Evo kao što vidite mi ovdje implementiramo direktivu EU gdje želimo zapravo osigurati i onim građanima slabijeg imovnog stanja da imaju branitelja na teret dakle sredstava državnog proračuna. Stoga nakon što ovo stupi na snagu ja se nadam da ćemo ga usvojiti tada će i ti građani imati pravo na branitelja na teret troškova državnog proračuna. G. ministre htio bih da izrijekom kažete kakav je odnos između Istanbulske konvencije i donošenja ovog seta zakona. Upravo zbog toga što jedan od dominantnih nasilja je i nasilje nad istinom a to nasilje nad istinom se događa onda kada svijet nije raščaran od mnogih predrasuda i varki. Jedna od tih varki je nastajala i bila je kao argument kod donošenja i usvajanja ratifikacije Istanbulske konvencije a to je da Istanbulska konvencija sadrži rodnu ideologiju. Na primjeru ovih zakona bih htio da se jasno kaže zbor raščaravanja svijeta kakav je odnos između ratifikacije Istanbulske konvencije i ovih zakona. Je li ratifikacija motivirala predlagatelja da nastupe i s ovim promjenama?

Dakle i prije ratifikacije Istanbulske konvencije kroz Prekršajni zakon o zaštiti od nasilja u obitelji mi smo već jako podigli te standarde u našem zakonodavstvu. Pitanje funkcioniranja toga treba osigurati cijelu infrastrukturu da svi ti mehanizmi mogu funkcionirati. Ali što se toga tiče naš Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji već je puno prije imao ove elemente u kojima Istambulska konvencija ima, a mi smo je nakon toga ratificirali. Što se tiče visina kazni, što se tiče tog nekakvog kaznenopravnog okvira Istambulska konvencija tu ne propisuje neke stvari, ali što se tiče samih vrsta kaznenog djela mi apsolutno imamo to dobro razgraničeno i dobro definirano.

Zahvaljujem. Poštovani gospodine ministre. Ovaj set zakona sigurno da je nastao pod pritiskom javnosti i rezultirao je inicijativom cjelokupne inicijative koja se naziva „Spasi me“

Na neki način pooštravanje sankcija očekujemo da će imati rezultate, međutim danas smo na okruglom stolu kojem smo prisustvovali čuli jednu zaista zabrinjavajuću tezu, a to je kada se desi nasilje nasilnik ostaje u kući, dobije kaznu od 6 mjeseci, on nekoliko mjeseci čeka da dođe na red za izvršenje te kazne. Ako mi sada njemu propišemo godinu dana. Ako mu sada godinu dana omogućimo, ako se propiše kazna od godinu dana i on i dalje sjedi i čeka izvršenje kazne, žena je cijelo to vrijeme u Sigurnoj kući.

Ovo je predmet vezano za što prije odlazak na izvršavanje kazne, to je predmet drugog zakona, Zakona o izvršavanju kazne zatvora. Taj zakon je u izradi i mi ćemo sa tim zakonom u prvom čitanju na Vladi ja mislim izaći već do konca godine gdje propisujemo bitno, bitno brže rokove. Dakle, kada netko ima pravomoćnu presudu da taj nema što dugo čekati kod kuće nego da taj mora odmah ići u izvršavanje kazne zatvora. Tamo gdje presuda nije pravomoćna imamo po Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji imamo one sigurnosne mjere, znači zabrana pristupa osobi, zabrana ovakvog ili onakvog odnošaja u odnosu na tu osobu, mi to već imamo u tom zakonu. A sada ovim zakonom propisujemo da je kršenje odluke suda koja je to propisala posebno kazneno djelo. Hvala lijepa. Želi li netko ispred odbora?

Poštovani ministre sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora na 30. sjednici održanoj 6. studenoga 2019. godine raspravljao je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona kaznenog zakona, ali i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. Odbor je navedene prijedloge razmatrao kao zainteresirano radno tijelo sukladno članku 179. Poslovnika Hrvatskog sabora, rasprava je provedena objedinjeno isto kao i ovdje u Hrvatskom saboru. Ono što se u raspravi iskristaliziralo sigurno je da su članice i članovi odbora podržali predložene izmjene obaju zakona. Pozdravili su postroženje zakonskih politika u kažnjavanju u vidu većih posebnih minimuma i maksimuma zatvorskih kazni, međutim ukazano je i na ekstenzivnu primjenu odredba o sudskom ublažavanju kazne i blagu politiku sudskog kažnjavanja nasilja prema ženama. U raspravi je nadalje izrečen i prijedlog propitivanja pitanja zastare u odnosu na kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanje djeteta s obzirom na razorne posljedice na život djece i njihovu kasniju sposobnost podnošenja kaznene prijave u zadanim zastarnim rokovima. Time bi se djeci omogućilo pokretanje kaznenog postupka u kasnijoj fazi života kada će za prijavu biti sposobni i pri tome ukloniti ograničavajući faktor zastarnog roka. Što se tiče ovog drugog zakona, također su kao prednosti iskazane brzina postupka u sankcioniranju te brže izricanje sankcija u odnosu na kazneni postupak. Poduprli su članice i članovi odbora i pozdravili predložene izmjene. Naveden je podatak da pravosuđe na bezuvjetne zatvorske kazne osuđuje ispod 10% ukupne brojke svih počinitelja nasilja, dok su ostali kažnjeni relativno blagim novčanim kaznama odnosno uvjetnim zatvorskim kaznama i radom za opće dobro. Među predloženim izmjenama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji najznačajnijom novinom je istaknuta izmjena članka 10. u točki 1 na način da se nasiljem u obitelji umjesto tjelesnog nasilja propisuje primjena fizičke sile uslijed koje nije nastupila tjelesna ozljeda. Moram samo još napomenuti da je predstavnik Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova ukazao na problem oko distinkcije između prekršajnih i kaznenih djela nasilja u obitelji. Naime, budući da ne postoji jedinstvena i jasna pravosudna praksa događa se da se ozbiljni slučajevi nasilja ne prepoznaju dok se istovremeno procesuiraju verbalne uvrede, izolirani incidenti koji nemaju pravu nasilničku prirodu. Jednako tako iz Ureda pravobraniteljice apeliralo se radi dosljedne implementacije definicije nasilja u obitelji iz članka 3.b Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, razmatranje proširenja definicije bliskih osoba iz članka 87. Kaznenog zakona u smislu da se obuhvate i osobe u sadašnjoj ili bivšoj intimnoj vezi bez obzira da li imaju ili nemaju zajedničku djecu, te on neovisno o tome je li počinitelj ikada dijelio ili dijeli isto prebivalište sa žrtvom.

Moram samo još na kraju konstatirati da je Odbor za ravnopravnost spolova prihvatio jednoglasno oba prijedloga zakona, a sve primjedbe, prijedloge i mišljenja iznesena u raspravi upućena su i vama radi izrade Konačnog prijedloga zakona. Netko drugi? Dobro, prelazimo na raspravu, prva je gđa. Ines Strenja koja će govorit ispred Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, izvolite.

Dakle, u ovom trenutku idemo sa prvim čitanjem, a znate koliko je vremena proteklo od usvajanja Istambulske, od ratificiranja Istambulske konvencije, mijenjamo zakon, danas smo mogli čuti da idemo sad još osnovati 6 skloništa i idemo ustanoviti telefon na koji će se javljati žrtve nasilja, to nije dovoljno, RH je morala puno više. U proteklih 5.g. ubijeno je 100 žena, stotine i stotine trpe fizičko zlostavljanje, psihičko zlostavljanje i njih i njihove djece i nemaju zaštitu od onih koji su za to najpozvaniji. Dakle, svaka rasprava o obiteljskom nasilju nužno uključuje i problematiku zaštite žrtava obiteljskog nasilja. Iskustva su pokazala da obiteljsko nasilje u pravilu ima uzlaznu liniju, pa nakon relativno blagih oblika nasilja slijede oni puno teži, te da nije riječ o izoliranim incidentima, nego o periodično ponavljanim aktima nasilja. Kada se tome još pridoda i da je i u slučaju obiteljskog nasilja uvijek riječ o aktu nasilja, fizički nadmoćne osobe nad slabijom, jasno je zašto se upravo ovdje u prvi plan stavlja zaštita žrtve. Nužnost da se žrtvama obiteljskog nasilja pruži posebna dodatna zaštita razlog je i usvajanja i potrebe posebne pravne regulative u ovom području. Smatram da hrvatsko društvo tek treba stvarno prepoznati problem nasilja u obitelji i potrebu stvaranja pretpostavki za njegovo sprječavanje, za realizaciju te zahtjevne zadaće nužno je postojanje, jasno nužno i jasno zakonodavnog okvira, ali i njegovo efikasno provođenje u praksi, a toga nismo svjedoci. Propisivanje nasilnik, npr. propisivanje nasilničkog ponašanja u obitelji i kao kaznenog dijela i kao prekršaja bez kriterija koje bi jasno razgraničavali jedno od druge kažnjive radnje i doveo je takvo rješenje do u praksi neprihvatljivih rješenja i ako se povodom te iste radnje nasilničkog ponašanja vode i kazneni i prekršajni postupak krši se temeljno postupovno načelo ne bis in idem, znači ne bis in idem je temeljno ljudsko pravo i načelo kojim se zabranjuju da se pojedincu dva puta sudi u istoj stvari. Ako se vodi samo jedan postupak, kazneni ili prekršajni zbog nepostojanja jasnih kriterija razgraničenja, procjenu kvalifikacija ponašanja kao kaznenog dijela ili prekršaja odredit će najčešće policijski službenik čime se dovodi u pitanje pravna sigurnost građana. Stoga nema nikakve dvojbe da bi predstojeću izmjenu Kaznenog zakona trebalo iskoristit za preoblikovanje postojeće kazneno pravne regulative, tako da se postave jasni kriteriji. Treba naglasit da kod obiteljskog nasilja bez obzira na to dal je riječ o prekršaju ili kaznenoj odgovornosti nasilnika, uvijek u prvi plan treba stavit žrtvu i njezinu učinkovitu zaštitu, a s time povezano i otklanjanje uzroka nasilničkom ponašanju. Prema tome, odgovarajuća i precizna normativa koja će pružit pravni okvir za ostvarenje navedenog tek je prvi početni i lakši dio zadatka. Međutim, ono što je daleko teže jest njezino efikasno provođenje u praksi. Na to upućuju osobito u posljednje vrijeme mnogobrojni slučajevi obiteljskog nasilja kod nas koji su završili sa fatalnim ishodom. Svaki od tih slučajeva ostavio je gorak okus i nametnuo neizbježna pitanja, da li se ta smrt mogla spriječiti, zašto se žrtva nije zaštitila, zašto se ne provode postojeći instrumenti za zaštitu žrtava obiteljskog nasilja i tko je za to odgovoran. Takva i slična pitanja postavljat će se i dalje sve dok sustav ne osigura uvjete za provedbu postojećih propisa o zaštiti žrtava obiteljskog nasilja, a pojedinci zaduženi za njihovu provedbu ne počnu odgovorno odgovarati za svoje propuste. Prema statistikama na 10 slučajeva samo jedan žena prijavi da je žrtva nasilja, no to još uvijek ne znači da može i otići iz nasilnog odnosa, potvrđuje to i statistika prema kojoj oko 70% žena nakon što podnese svoju izjavu o nasilju, istu i povuče zbog straha, ponekad zbog pritiska okoline ili nepovjerenja u institucije. Mnoge žene tako u nasilnim odnosima žive 20, 30 i više godina. Bitno je pojasniti da početak nasilja nije šamar, on dolazi tek na kraju, a prije takvog fizičkog žene proživljavaju mučno psihološko nasilje, manipulacije, odvajanje od prijatelja i obitelji, ekonomsko nasilje, kontrolu i prijetnje i slično. Situaciju dodatno otežava i to što se za proživljeno nasilje često, češće okrivljuju i same žene žrtve, pa samim time kriveći sebe, žrtve nasilja ne dolaze iz takve okoline, ne odlaze iz takve okoline. Dakle, prvi su korak zakonske izmjene, a potom je drugi važan korak edukacija policajaca, socijalnih radnica, pravnica, sudaca i sutkinja, dok će dugoročna promjena dostići se tek adekvatnom obrazovnim sustavom koji će našu djecu učiti nasilju jer je oko 60% mladih već doživjelo neki oblik nasilja, što su pokazala istraživanja. Dakle za te promjene potrebna je ipak jedna politička volja, promjena odnosa u našem društvu i zbog toga smatram da još uvijek nismo na to bili spremni. Dakle počevši od policije koja često na intervenciji uhićuje i nasilnika i žrtvu preko CZSS-a gdje žrtve često ne dobivaju niti sve potrebne informacije o dostupnoj pomoći, primjerice da imaju pravo na besplatnog odvjetnika pa sve do pravosuđa koji u praksi imaju praksi izricati minimalne zakonske kazne nasilnicima, čak i uvjetne do sada kao što je bilo i novčanih ili pak najkraće zatvorske kazne nakon kojih se nasilnik vraća u zajedničko kućanstvo.

Dakle još malo o skloništima. Trenutno u Hrvatskoj se planira pod hitno osnovati još 6 skloništa. To pod hitno znači da se zbilja u nekim sredinama kontaktira direktno župan, čak ne ni sve one institucije ili NGO, znači udruge koje godinama se same financiraju i brinu i imaju skloništa za žene i pokušava ispunit ta zadaća, da svaka županija ima svoje sklonište i da se osnuje taj jedinstveni telefonski broj kamo će se javit žene. O tom broju neću uopće pričat, prije 30 g. osnivala sam u Rijeci SOS telefon za pomoć ženama žrtvama nasilja, 90-te godine, tada smo imali telefon gdje se žene mogu javiti. Potpuno mi je neshvatljivo pogotovo kad znamo da u nekoliko dana se može dobiti i organizirati besplatan telefon, da mi danas još uvijek koliko vremena od usvajanja Istanbulske, ratificiranja Istanbulske konvencije, mi još uvijek nemamo jedinstveni broj na koji se žene mogu javiti. Danas smo isto tako mogli čuti da nažalost još uvijek sva skloništa se projektno financiraju. To apsolutno nije dovoljno. Dakle određene županije, određene grupacije koje vode sklonište nemaju kapaciteta napisati kvalitetan projekt i povuć novac. I onda dolaze u situaciju da ili će se brinuti o ženama ili će pisati projekt s kojima će moći financirat ta skloništa i onda su ta skloništa ovisna o donacijama. Pa onda imate jedno sklonište koje je udaljeno 5 km od jedne pekare koja im poklanja kruh od danas prije ali nemaju auto pa onda žene pješke svaki dan odlaze do te pekare i uzimaju taj kruh i pješke 5 km ponovno nazad nose u to sklonište kruh, itd.

Dakle ono što je isto tako par puta navedeno, to je primjeri loše prakse i neću govoriti o svijetlim primjerima domova za žene žrtve nasilja kojih ima isto tako jako puno, u puno županija, u mojoj županija, to je ustanova koja djeluje još od rata, ustanova Sv. Ana u kojoj su zbrinute žene i godinama žive u našoj lokalnoj zajednici na jednoj tajnoj lokaciji ali apsolutno na neki način uz suport svih u mojoj županiji koji su prepoznali da te sufinanciraju i pomažu čak i tim ženama u na neki način povratku u normalan život, pronalasku radnih mjesta ali to je moja županija, neke su isto takve. Neke su se potpuno oglušile. Imate županije koje izdvajaju za skloništa 0,01% i imate županije u kojima se izdvaja 0,16% Sve to je premalo. A neću govoriti o onim županijama na čijem čelu su župani koji su obiteljski nasilnici. I nitko im ništa ne može. zanima me u koje sklonište će se, na koju tajnu lokaciju skloniti njegova žena kad bude morala ponovno bježati ako je on taj koji dogovara sa našim ministarstvom gdje će biti to sklonište. Dakle, ono što bi Hrvatska takvim županima trebala pokazat, to je apsolutno neprihvatljivo, dakle palac dole za župana koji je nasilnik a ne ga i dalje respektabilno primamo i u ovim dvoranama hrvatskog parlamenta. Dakle, primjeri loše prakse u radu nadležnih tijela koji opsuju žene žrtava nasilja, što one kažu? Prigovaraju za nepoduzimanje, dakle vrlo često, čak u 33% nepoduzimanje bilokakvih konkretnih postupaka od strane nadležnog tijela zataškavanje i umanjivanje problema te opravdavanje nasilničkog ponašanja od strane zaposlenika, oni koji su im trebali biti na raspolaganju i koji su sa ženama u kontaktu. Poseban problem sa skrbništvom, poseban problem. Problem što se tiče materijalnog statusa, financijski, materijalni i imovinski problemi među kojima se posebno ističu problemi vezani uz pravo suvlasništva i korištenja nekretnina u svrhu stanovanja, nasilnik ostaje u kući, ona ide vani, podjela imovine, itd. Sporost u postupanju nadležnih tijela i različite birokratske prepreke 16%, znači ovo je anketa koja je rađena među svim tim ženama u skloništu. Skrbništvo, posebni problemi vezani uz odluke o skrbništvu, neadekvatni postupci prema djeci u smislu narušavanja ili ignoriranja njihove dobrobiti. Možete zamisliti kako se osjeća žena koja je premlaćena jedva izvukla živu glavu, sjećate se onog slučaja kad ju je umlatio i strpao u prtljažnik pa ju je još mlatio s čekićem, koja tu istu svoju djecu takvom nasilniku mora voditi u posjete u zatvor jer inače ona dolazi u situaciju da će njoj se jer ne onemogućava susrete takvog oca s djecom, oduzeti skrbništvo nad djecom. Kakva je to poruka toj djeci? To je apsolutno neprihvatljivo i mi to i dalje imamo u Hrvatskoj. Nakon toga diskriminacija, vrlo često izjednačavanje krivnje između oba partnera pa do korupcije.

10 godina, to se dešava u našim okolinama, među našim kolegama, među kolegama liječnicima, pravnicima, radnicima, učiteljima, našim susjedima, našim rođacima. Nažalost nismo dovoljno prepoznali ovaj problem. G. ministre samo ove izmjene nisu dovoljne, ova Vlada nije pokazala dovoljno agilnosti da učini nešto da zaštiti žene od nasilja u ovoj zemlji. MOST nezavisnih lista podržati će ove izmjene ali očekujemo i druge poteze. Hvala. Hvala lijepa.

Odmah na početku želim deklarirati da će Klub Građansko-liberalnog saveza podržati ove izmjene, odnosno izmjene ovih triju zakona ali želimo izraziti svoje ne samo nezadovoljstvo praksom nego i općim stavom Vlade jer iz njega proističe zapravo jedno licemjerje iz kojega se vidi da je djelovanje nedovoljno, sporo i u konačnici ne učinkovito. Dakle evo sama činjenica da ova tri zakona nakon mjesec dana vrlo intenzivne javne rasprave o problemima koje treba riješiti dolazi ovdje u prvo čitanje i ne znamo kada će doći u drugo čitanje a s druge strane mi smo po hitnom postupku donijeli zakone o blagdanima i Zakon kojim je uveden novi orden velered Franje Tuđmana, dakle to su nam prioriteti a ovo su stvari koje mogu i čekati. Dakle po tome se vidi zapravo da je stav Vlade licemjeran. Mi razumijemo i zašto, postoji u vladajućoj koaliciji dobar dio onih a među njima su i njihovi birači koji drže figu u džepu ili s druge strane koji otvoreno kritiziraju Vladu kad god krene u ovome pravcu, dakle generalno uzevši u implementaciju standarda Istanbulske konvencije. Mi smo svjedoci i mi možemo okretati glavu koliko god hoćemo, možemo zabijati glavu u pjesak koliko god hoćemo ali mi smo svjedoci jednog procesa u kojemu naše društvo postaje društvo nasilja.

Činjenica jest da mi živimo u jednom društvu koje ima duboki patrijarhalni korijen i činjenica jest da je nasilja bilo i prije. Ali je također činjenica da mi živimo u 21. stoljeću u kojemu su osvještene elementarne stvari ponašanja čovjaka koji je davno se uzdigao na dvije noge, koji misli svojom glavom, koji živi u slobodnome svijetu i koji živi i gradi slobodno misleću zajednicu u demokratskom društvu u kojemu nasilnici i oni koji misle da se nasiljem može riješiti problem moraju biti ne marginalizirani, ne prešućivani nego sankcionirani. Ove izmjene proističu između ostaloga iz činjenice da je javnost izvršila veliki pritisak na osnovu čitavog niza slučajeva sudske prakse koja se pokazala skandaloznom. I nije istina da je uvijek bio razlog tome nedorečen propis nego različita postupanja. I ne radi se samo o ovim pitanjima, naši sudovi općenito imaju vrlo različita postupanja u mnogim stvarima a Vrhovni sud ne radi gotovo ništa na ujednačavanju sudske prakse i od tud između ostaloga izvire nepovjerenje ljudi u institucije, nesigurnost pred institucijama, nesigurnost pred pravnom državom a to znači u konačnici onda i manjak te pravne države. Jer pravda koja je spora, pravda koja nije na vrijeme dostižna nije pravda. Ona može biti moralna zadovoljština ali ako je u međuvremenu potrošila ljudske živote i sudbine, ako je uništila ljude onda ne možemo govoriti o pravednom društvu. Ovo što danas radimo raspravljajući o ova tri zakona samo je jedan od koraka koje treba napraviti u implementaciji onoga što kolokvijalno nazivamo Istanbulskom konvencijom. Sama činjenica da ona postoji kao takva i to da je donesena na razini jedne međunarodne organizacije koja ima 47 članica govori da ovo nije problem samo naš, taj problem postoji, odnosno taj set problema postoji u svim zemljama članicama Vijeća Europe, dakle i azijskim i europskim. I mnoge su donijele svoja bremena tradicionalizma, patrijarhata ali se svi zajedno trudimo da uspostavimo standarde, praksu i način života koji će garantirati bolje sutra ljudima koji žive u članicama, Vijeća Europe nego što je to danas. Nama svima mora biti u interesu da svaki dan bude, svaki sljedeći dan bude dan nove bolje prakse i novih boljih standarda. Ali ne smijemo olako prelaziti preko slučajeva koji nam se zrcale ovdje u realnosti kao šaka u oko, kao uvreda ljudskome umu i razumu. I treba reagirati što je moguće prije i sa što je moguće viših razina da se poruke tipa tako vam je to u braku nikad više ne čuju, sa adrese koja je plaćena javnim novcem. O ostalome da ne govorim, o sankcioniranju onih koji su direktno zlostavljači. Žrtve nasilja u obitelji, partikularno u ovome slučaju one su te koje su naša briga kad raspravljamo o ovim trima zakona su po mnogo čemu i u više navrata žrtve, dakle to nije samo jedna patnja, to nije žrtvovanje ili patnja u jednom jedinom aktu. Sve statistike govore da se te patnje reproduciraju i kod same činjenice da 9 od 10 žena ne prijavljuje nasilje trebamo stati i zapitati se što to govori o našem društvu, što to govori o institucijama, što to govori o povjerenju ljudi u institucije. Govori sve najgore, jer onaj tko bi imao povjerenje da ga institucija neće ostaviti na čistini da ga neće izložiti novoj rundi nasilja taj bi javio i prijavio. Ali ako imate slučajeve da i nakon prijave nasilja žene masovno povlače svoje izjave jer im je potpuno jasno da su ostale same, da ih nitko neće zaštiti da nemaju kud otići onda je to još gore od same činjenice da se nasilje kao takvo događa. Mi vjerojatno nikada nećemo doživjeti dan, da živimo u društvu u kojemu nasilja kao takvog nema, ali ćemo valjda doživjeti jednoga dana društvo u kojemu se nasilje ne pozdravlja, ne tolerira i ne prešućuje. Kad govorimo žene mislimo naravno i na djecu, jer one su uvijek, uvijek u obiteljima također žrtve. U manjem broju slučajeva to su i muževi, to su muškarci, ali kad govorimo o žrtvama obiteljskoga nasilja onda govorimo o svima koji podnose nasilje. S jedne strane institucije ne pružaju zaštitu, znaju da će jako, jako dugo trajati proces u kojemu će one dokazati da su žrtve, jako dugo će trajati dok onaj koji je počinitelj koji je nasilnik bude kažnjen. Jako dugo će trajati dok on uopće dospije na odsluženje svoje kazne. U međuvremenu tko joj može pružiti utjehu, ako ništa ne radimo da gradimo mrežu institucija od sigurnih kuća pa nadalje, ako im crkva okreće leđa, ako im u startu kaže da ne podržava platformu Istanbulske konvencije i to zbog potpuno suludih stvari koje uopće unutra ne pišu i to im je poruka. Na tražite duhovnu pomoć. Dakle, ovo je samo jedna, jedan segment onoga svega što mi kao prije svega država, jer ona je za to zadužena, moramo činiti da se svi elementi prevencije zaštite, sanacije štete gdje je to god moguće zapravo podignu na višu razinu da postanu funkcionalni. Mi apeliramo na ministarstvo i Vladu, da što prije dođu s drugim čitanjem i da ovi zakoni što prije stupe na snagu kako bi odmah postali dio naše sudske prakse i da učinite sve što možete, ne samo preko akademije da se asistira sucima u implementaciji nove prakse i u prepoznavanju ovih razlika koje se uvode, u prepoznavanju podizanja razina minimalnih i maksimalnih kazni. Isto tako u prepoznavanju novih rješenja kad se govori o odnosu prekršajnog i kaznenog, njima isto treba pomoć jer vjerojatno jedan dio njih također se boji. Moraju osuditi nasilnika, oni moraju također imati čistu situaciju i znati da sude legeartis, čisto, jasno i da ih također zakon štiti. Hvala i vama. Sada je na redu gospođa Marija Jelkovac koja će govoriti u ima Kluba HDZ-a. Izvolite.

Izvolite. Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče. Gospodine ministre. Dakle, ja sam svoju raspravu koncipirala u nekoliko dijelova, ali s obzirom da je u pitanju objedinjena rasprava reći ću nešto prvo o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona. Pred nama je važna izmjena Kaznenog zakona s akcentom osnaživanja kaznenopravne zaštite od nasilja. Svjedoci smo posljednjih mjeseci kako imamo sve više izvršenja najtežih kaznenih djela koja se vezuju za prava žena što nas dovodi u situaciju da moramo ovoj temi pristupiti adekvatno i bez guranja glave u pijesak. U dopunama Kaznenog zakona kao iznimno važnim ističe se definiranje kaznenog djela silovanja iz članka 153. Kaznenog zakona, s tim u vezi svakako nekonsenzualni spolni odnos pa i onda kada nije upotrijebljena sila ili prijetnja na život i tijelo silovane ili druge osobe po novom smatrat će se kaznenim djelom silovanja. Ono što nas godinama na što nas upozoravaju različite udruge civilnog društva koje se bave ženama žrtvama obiteljskog nasilja jeste sankcioniranje svakog nekonsenzualnog spolnog odnosa kao kaznenog djela silovanja. Radi osvješćivanja nepotrebnosti dosadašnje definicije spolni odnos bez pristanka unesen je u naš Kazneni zakon po uzoru iz nekih stranih zakonodavstava i podrazumijevao je slučaj kada nema primjene sile i prijetnje, ali niti odgovarajućeg pristanka. Brisanjem dijela spolnog odnosa bez pristanka iz članka 152. Kaznenog zakona koji je naveo i zakonodavac rezultirat će i promjenom kataloga kaznenog djela iz članka 14. stavka 3. Kaznenog zakona. Kako smo pročitali na ovaj način je zakonodavac intervenira i u članku 154. Kaznenog zakona teška kaznena djela protiv spolne slobode i to na način da predlaže da svi kvalificirani oblici propisani predmetnim člankom predstavljaju okolnosti koje kazneno djelo silovanja čine težim. Predloženim izmjenama i dopunama Kaznenog zakona osigurat će se snažnija kaznenopravna zaštita žrtava određenim kaznenih djela, ojačat će se zaštita kaznenih djela protiv života i tijela iz članka 116., 117., 118. i 119. kroz pooštrenje zapriječenih kazni za kvalificirane oblike navedenih kaznenih djela. Novine su i osnaživanje kaznenopravne zaštite dijela povrede djetetovih prava iz članka 117. Kaznenog zakona čime se postiže povišenje posebnog minimuma zatvorske kazne za temeljni oblik počinjenog kaznenog djela. Ovim prijedlogom zakona pruža se snažnija zaštita žrtvama pojedinih kaznenih djela protiv spolne slobode čime se povisuje i minimalna kazna zatvora za kaznena djela bludnih radnji iz članka 155. i 156. Isto tako pročitali smo da se prijedlogom zakona proširuje značajnije izraz službene osobe, a koji bi status službene osobe obuhvatio i djelatnike socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja što svakako podržavamo. Koristim priliku također da istaknem da predlagatelj nije intervenirao u definiciji bliskih osoba, a što je nužno u cilju dosljedne implementacije definicije nasilja u obitelji iz čl. 3.b Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Pod ovim pojmom smatra se i nasilje u obitelji i nasilje između bivših i sadašnjih partnera, neovisno o tome dijeli li počinitelj ili je dijelio prebivalište sa žrtvom. Nasilje dakle u obitelji nije samo široko rasprostranjeni društveni problem koji šteti pojedincima, obiteljima i društvu u cjelini, nego je i kazneno djelo. Isto tako, ono zahtijeva ne samo odlučnu društvenu osudu i aktivnosti u smislu prevencije, nego i nepopustljivo društveno neodobravanje i podjednako snažan odgovor pravosudnog sustava. Izmjena zakona su pozitivne, međutim, treba poraditi na odnosima u društvu i to na prvom mjestu u smislu da nitko ne može opravdavati nasilje, bilo to obiteljsko usmjereno prema ženi ili prema nekom drugom. Kazneni zakon je materijalni zakon i neće promijeniti ponašanje u društvu, stvar je u tome da svako ponašanje treba, na svako takvo ponašanje treba reagirati odmah i to ne samo kao građanin nego i institucije. Institucije moraju poduzeti sve mjere da se nasilje zaustavi. Ove zakonske izmjene su dobro rješenje i ukazuju na kretanje prema naprijed ali nedovoljno brzo. Temelj dosadašnjih analiza pokazao je da je neosviještenost i nepoznavanje nasilja veliki problem našeg društva, s obzirom da je prijava nasilja vrlo mala. Žene žrtve često toleriraju rizične i nasilne veze te traže opravdanje u vanjskim činiocima društva, bolestima ili nekim drugim okolnostima. Naglašavamo da veliki problem predstavlja i samo suočavanje žrtve s nasiljem. Nasilje se često nepotrebno odgađa, što može potrajati i godinama u nadi da će se počinitelj promijeniti. Nadalje, treba istaći da je granica nasilja koju žena kao žrtva postavlja visoka, odnosno veliku većinu nasilja ona je spremna karakterizirati kao normalno ponašanje počinitelja. Često takve žrtve nisu upoznate sa svojim pravima niti sa činjenicom da uopće trpe neko nasilje. Smatram da društvo mora osvijestiti se u vezi s i sa takvim situacijama te reagirati i nikako ne zanemarivati bilo koji oblik nasilja. U tom smislu, naravno da je neophodno i sustavna edukacija u obrazovnom sustavu, senzibiliziranje na problematiku nasilja prema ženama, podizanje svijesti cijelog društva kako je nasilje prema ženama i obiteljsko nasilje nedopustivo kršenje ljudskih prava te kao društvo moramo oštro i bez iznimke osuđivati svako nasilničko ponašanje. Mi u klubu svakako podržavamo navedene izmjene koje šire definiciju silovanja, strožije kazne za silovanje, s prisilom i bez prisile, kao i silovanje ... [[Govornik se ne razumije.]] zabludu glede postojanja pristanka, kao i povećanje minimalnih kazni za obiteljsko nasilje s 3 mjeseca na 1 godinu zatvora. Podržavamo i strožije kazne za nanošenje tjelesnih ozljeda genitalnog sakaćenja s povišenjem kazne od 1 na 8 godina zatvora u odnosu na trenutnu, koja je od 6 mjeseci do 5 godina. Pozdravljamo i povišenje kazne za bludnje radne i spolno uznemiravanje, kao i bolju zaštitu zaposlenih u sustavu socijalne skrbi kao tretiranja kao službenih osoba. Što se tiče prijedloga Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, smatram da se svakako raspravlja o zaštititi najvažnije elementa društva, a to je obitelj. Kroz ove izmjene ide se u pravcu zaštite članova unutar obitelji. Vlada RH u ovom Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji jasnije razgraničava nasilno ponašanje unutar obitelji koje pripada sferi prekršajne odgovornosti, od ponašanja koje predstavljaju kazneno djelo. Ovdje bih istakla kako je pitanje načina procesuiranja nasilja u obitelji višedimenzionalan problem koji zahtijeva sveobuhvatni pristup i sagledavanja prekršajnog i kaznenog procesuiranja nasilja u obitelji. Trebalo bi napraviti i distinkciju između prekršajnih kaznenih djela u obitelji i često smo svjedoci da se teška nasilnička djela procesuiraju prekršajno, i obratno da se lakša nasilnička djela procesuiraju kazneno. Ono što bih posebno podvukla, a što nije obuhvaćeno, ovih izmjenama Kaznenog zakona i Zakona o kaznenom postupku je sankcioniranje tzv. partnerskog nasilja i pored velike sličnosti sa osobama koje su u bračnoj i izvanbračnoj zajednici, partnerice koje su u intimnim vezama nemaju još uvijek u RH odgovarajuću pravnu zaštitu od nasilja kojem su izložene od strane partnera, odnosno zaštita žrtava partnerskog nasilja još uvijek nije i na odgovarajući način, odnosno dosljedno pronašla zakonodavno rješenje. Držim da bi uz postojeće pojmove obitelji i bliskih osoba ili uz brak i izvanbračnu zajednicu formalno i neformalno životno partnerstvo, srodstvo, tazbinu odnosno zajedničko kućanstvo trebalo pokriti i odnos između intimnih partnera koji nisu imali zajedničko prebivalište ili njihov zajednički život ne ispunjava zahtjeve za postojanje izvanbračne zajednice što je, dakle direktno u suprotnosti sa čl. 3.b Istambulske konvencije. Svojevremeno smo imali priliku čitati jedan novinski tekst sa naslovom koji govori sam za sebe dovoljno. On je glasio, u Hrvatskoj je najblaža, Hrvatska najblaže u Europi, čak 95% napada tretira se samo kao prekršaj, a ogromna većina obiteljskih nasilnika dobiva novčane ili uvjetne kazne. Jedno od ključnih pitanja je problem visine sankcija izrečenih počiniteljima od strane sudova odnosno primjene postojećih propisa. Sigurno da jedna od prednosti prekršajnog sankcioniranja svakako se može navesti brzina postupka, a posljedično i brže izricanje sankcija u odnosu na Kazneni zakon. S druge strane činjenica je da se kao prekršajni, prekršaji popisuju kažnjiva djela koja su po svojoj prirodi lakša od kaznenih stoga je i visina kazne kao i sama društvena težina osude koja donosi sankcije izrečena u prekršajnom postupku svakako blaža od one koja se može izreći u kaznenom postupku. Istraživanja dakle, koja su se provodila u okviru jednog projekta, europskog projekta koji je zapravo provela pravobraniteljica za ravnopravnost spolova ima podatak da je u uzorku od 470 prekršajnih presuda pokazuje da su sudovi skloniji blažoj politici kažnjavanja kroz odmjeravanje izrečenih sankcija. Tako je prosječna novčana kazna iznosila 1.727 kuna što je relativno blizu propisanog minimuma od 1.000 kuna. Prosječna uvjetna osuda iznosila je 21 dan uz prosječnu odgodu izvršenja u trajanju od 10 mjeseci, dok je prosječna kazna zatvora iznosila 19 dana. Razvidno je da se sudska politika kažnjavanja kod ovih oblika sankcija kreće tek u donjoj četvrtini represivnog raspona koji je zakonodavac ponudio. Također smatram da je potrebno proširiti krug osoba na koje se odnose odredbe ovog zakona. Naime, smatramo da nasilje u intimnim, adolescentskim vezama također treba sankcionirati kao obiteljsko nasilje budući da ono ima sva obilježja obiteljskog nasilja jer se događa među bliskim osobama. Nasilje među mladim intimnim partnerima može uključivati i fizičko, spolno i psihološko zlostavljanje, uhođenje, kontrolu, prisilu koja se mogu događati osobno ili putem tehnologije koja je danas izrazito razvijena, a koja pogađa žrtvu tog nasilja i stavlja je kao posebnu, posebno ranjivu zbog svoje dobi i nezrelosti. Ugroženost mladih ljudi osobito djece koja i prije svoje punoljetnosti stupaju u neformalne intimne i partnerske odnose koji nema obilježja životne zajednice te u takvim vezama postaju žrtve nasilja zahtijevaju pronalaženje rješenja za ovu skupinu. Također istači ću jedan karakterističan primjer o kojem sam govorila i na saborskom odboru, a to je dakle odnosi se tiče se promjena propisanih kazni i svakako bi trebao biti poboljšan propisivanjem viših zakonskih minimuma za izricanje novčanih kazni. Međutim, imamo jednu neobičnu situaciju, a to je kod osnovnog oblika djela iz Članka 22. stavak 1. dakle radi se o šamaranju, udaranju ili povlačenju za kosu, vrijeđanju i sl., propisana je minimalna kazna od 2.000 kuna.

Za razliku od drugih oblika nasilja, uličnog ili onog na radnom mjestu, u školi ili u prometu, u medijima obiteljsko nasilje često su skrivena, nevidljiva i zato su mnogo i opasnija. Njihove žrtve su ili nemoćne i slabe ili premlade ili prestare da bi se suprotstavile nasilniku ili ih neka društvena očekivanja ili vlastiti strahovi i stavovi prisiljavaju na šutnju. Obiteljsko nasilje širok je pojam koji obuhvaća i nasilje među partnerima, ali i nasilje nad djecom, nad starijima i nad rodbinom. Posljednjih godina pune su crne kronike dnevnih listova o slučajevima obiteljskog nasilja skrećući pozornost na specifične odnose koji su prethodili tim kaznenim djelima. U javnosti se uvijek iznova aktualizira tema obiteljskog nasilja. Dakle, izraz obiteljsko nasilje ustalio se gotovo u svakodnevnom govoru. Na njega smo se i navikli iako bi nas trebalo duboko uznemiravati i jako zbunjivati jer obiteljsko nasilje, dakle riječi koje nikako ne bi smjele stajati jedna kraj druge, obitelj i nasilje jer je obitelj oaza mira, sigurnosti, zaštićenosti ili oaza nasilja i paravan brutalnog iživljavanja nad slabijima. Ono što je sigurno jeste da nasilje u obitelji u najmanju ruku demistificira obitelj kao središte ljubavi, sklada i radosti jer je jasno da u mnogim obiteljima dominiraju neki drugi sadržaji. Sve u svemu, dakle u prvom smo čitanju, imamo vremena za izvjesne izmjene treba imati u vidu da je ovo sigurno nadstranačko pitanje i sigurna sam da ćete upravo vi gospodine ministre prepoznati i našu dobru namjeru i prihvatiti iznijete prijedloge radi unapređenja ovog seta zakona koji nam je svima neobično važan. Prelazimo na slijedeću raspravu u ime Kluba zastupnika SDP-a. Raspravu će podijeli poštovana kolegica Glasova i kolega Grbin. Izvolite kolegice Glasovac. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovani ministre sa suradnicom i još jednom dobra večer, poštovane kolegice i kolege Klub zastupnika SDP-a podržava nove prijedloge Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona i Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, prije svega podržavamo zbog toga jer ovaj zakon iako možda nije idealan ali zasigurno radi određene iskorake u snažnijoj kazneno pravnoj zaštiti žrtava određenih kaznenih dijela, a prvenstveno zaštiti žrtava kaznenog djela od nasilja u obitelji. Pooštravaju se zapriječene sankcije, pojačava se dodatna kazneno pravna zaštita bliskih osoba i osigurava kroz kazneni progon po službenoj dužnosti i u slučaju njegova počinjenja na štetu bliske osobe. Jednako tako kao što ste i sami naveli u vašem uvodnom izlaganju spolni odnošaj bez pristanka odnosno nekonsenzualni spolni odnos zamjenjuje sa onim što on u svojoj naravi jest, a to je, to je silovanje, neovisno izvršilo se spolni odnos bez pristanka, nazovimo to tako sa ili bez prisile ili zapravo žrtva bila ili ne bila vrlo često u mogućnosti reći ne koji bi u tom slučaju značio ne pristanak i dobro je da se ova nepravda ispravila jer brojni su slučajevi silovanih žena u kojima one zapravo nisu bile u mogućnosti ne dati pristanak, a bile su silovane i u tom slučaju to kazneno djelo nije moglo biti kvalificirano kao, kao takvo i dodatno su bile otežavani i kazneni progoni, a samim time onda i sankcije u ovom slučaju. Jednako tako podržavamo i proširenje svojstva odnosno statusa službene osobe na zaposlenike u sustavu socijalne skrbi i zaposlenike u sustavu odgoja i obrazovanja. Znamo da se suočavamo s brojnim primjerima gdje osobe koje samo rade svoj posao su vrlo često mete odnosno žrtve, žrtve nasilja, izloženo je, izloženi su njihovi životi opasnosti i dobro je da se ovo proširilo, zapravo da i one dobivaju status ne samo službene, službene osobe nego kao što ste i vi rekli da će se kroz ove, ovaj prijedlog zakona zapravo dodatno zaštititi osobe koje su između ostalog i na bilo koji način izložene prisili u obavljanju javne, javne dužnosti ili u obavljanju posla koji je u javnom, u javnom interesu. Nužna je, da ne govorim, znači o važnosti slanja društvene poruke, državne poruke da težimo ka društvu koje ima nultu toleranciju na nasilje i da smo odlučni u obračunavanju s nasilnicima. Ove kazne koje su predviđene ovim prijedlozima zakona odnosno prijedlogom jednog zakona i su na tragu toga znači postrožavamo, postrožavamo iznimno kazne za počinjenja, vi ih tu sad navodite da ih ja ne nabrajam, vi ste ih lijepo ovdje elaborirali, ne samo kaznenih djela, nego i što ste i sami spomenuli i, i prekršaja, ne samo novčane, nego i kazne, kazne zatvora. Nije nikakva tajna i zapravo je neosporna činjenica da je istraživanje Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova provedeno na uzorku od 470 recimo prekršajnih presuda pokazuje da suci naginju blažoj politici kažnjavanja i to se vrlo jasno vidi na kaznenim sankcijama. Jednako tako, prosječna uvjetna osuda je bila, izricana osuda je bila 21 dana uz prosječnu odgodu izvršenja u trajanju od 10. mjeseci, a prosječna kazna zatvora iznosila je 19 dana. Ovo istraživanje doduše na prekršajnim djelima o kojima govorimo kad govorimo o ovom paketu nasilja u obitelji, vrlo jasno pokazuje koliko su linijom manjeg otpora lakonski ili iz nekog drugog razloga naši sudovi vrlo često posezali za najblažim, najblažim kaznama, da ne govorimo o dugotrajnostima samih postupaka gdje smo vrlo često u javnosti izloženi argumentu koji je točan, da su vrlo često sami postupci trajali puno duže od samih kazni kojima su kažnjeni, kažnjeni nasilnici i počinitelji ovakvih, ovakvih djela. Statistika je nažalost i dalje i dalje porazna, u RH su žene i dalje u velikoj većini žrtve nasilja u obitelji, to je neosporna činjenica, pa recimo 2017.g. zbog prekršaja počinjenog nasiljem u obitelji prekršajno je prijavljeno 10272 osobe, od toga 78% muškaraca i 22% žena. Od ukupnog broja počinitelja kaznenog djela nasilja među bliskim osobama muškaraca je 91%, žena je 9% Ono što zabrinjava da je evidentirano ukupno 2434 recidivista recimo prekršajnog djela nasilja u obitelji, iako je to za 13% manje u odnosu na 2017.g. još uvijek ne možemo biti, ne da ne možemo biti, ne još uvijek, nego ne možemo biti zadovoljni ovakvom poraznom statistikom. Među počiniteljima kaznenih djela protiv spolnih odnosa 100% su počinitelji muškarci, što se tiče kaznenog djela nasilja u obitelji počinjena je 623 kaznenih djela na štetu 535 žena i 100 muškaraca, a od strane 96 muškarca i počinitelja, počinitelja i 5 žena počiniteljica. Ono što bih samo na samom kraju željela istaknuti jest da vas molimo u ime kluba da zaista do drugog čitanja i prijedloga Konačnog zakona razmotrite posebno dvije stavke, prvo problematiku, nužno rješavanje problematike sankcioniranja partnerskog nasilja nad osobama koje su s počiniteljem samo u intimnom odnosu, koje znači nisu u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici, u istospolnoj zajednici, formalnom, neformalnom partnerstvu, nego su naprosto u bliskom odnosu odnosno u intimnom odnosu, a ne spadaju u ni jednu od ovih kategorija, iznimno je to bitno, ne samo za žene, nego i za adolescentice, ja ću samo navesti jedan podatak nad kojim se svi trebamo zabrinuti, a to je da prema istraživanju provedenom 2013.g. kojeg su provele prof. Ajduković i suradnici, 86,4% 17.-godišnjaka u intimnoj vezi doživjelo je nasilje jednom ili dva puta, u 86,2% doživjelo je neki oblik psihičkog nasilja, 37,2% neki oblik fizičkog nasilja a 26,6% neki oblik seksualnog nasilja. Slični su rezultati u Hrvatskoj zabilježeni i ranije, znači adolescenti, posebno adolescentice izložene su nasilju u bliskim pa čak ako hoćete i u intimnim odnosima iako oni prema ovim zakonima ne pripadaju ni u jednu kategoriju koje su zaštićene kao žrtve nasilja, nazovimo to tako nasilja u obitelji jer nisu u toj kategoriji, to su porazne činjenice. Ako uzmemo u obzir da u naše škole, da su naša djeca oni koje moramo posebno štititi i da zapravo ne smijemo nikome dozvoliti da pristane na život u nasilju a kamoli dozvoliti djeci da pomisle da već od adolescentske dobi da je nasilje nešto što je normalno, nešto što se događa, nešto što se ne detektira kao nekakvo kazneno ili prekršajno djelo konkretno po ovom slučaju nasilja u obitelji gdje bi bile onda propisane i neke strože i ozbiljnije kazne, nego da je to naprosto nekakav način života ili ophođenja njihovog vršnjaka prema njima koji je normalan. Ni naše nažalost ni žene nisu kasnije kada su izložene silovanju, hrabrije, čak 50% žena silovanje ne prijavljuje a čak isto tako 50% žena nikada nikome zapravo nije priznalo da je silovano a nešto malo manje od 20% žena je u svom životu doživjelo silovanje ili pokušaj silovanja stoga podrška ovom prijedlogu ali molim vas da razmotrite još neke stvari kako bi zakon bio što kvalitetniji do drugog čitanja. Nastavak poštovani kolega Grbin, izvolite kolega. Kolegica Glasovac je prije mene govorila o dva zakona koji će Klub zastupnika SDP-a podržati a to su izmjene i dopune Kaznenog zakona i izmjene Zakona o sprječavanju nasilja u obitelji međutim ono što ne možemo podržati i što ću u nastavku svojeg izlaganja obrazložiti je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku. Naravno to što ne podržavamo ovaj zakon, ne znači da je taj zakon u svojoj potpunosti loš.

Drugo primjer kvalitetnog rješenja u ovom zakonu su sigurno odredbe koje će omogućiti i koncentraciju postupku a onda i sprječavanje zlouporaba koje nastaju u slučaju ponavljanja postupka kada se traži da se dokazi ponosno provedu iako za time objektivno nema potrebe. Dakle ovaj zakon ima dobrih rješenja međutim ta dobra rješenja nisu dovoljna da ih podržimo zbog onoga o čemu ću sada u nastavku govoriti. Prvenstveno kada govorimo o rješenjima iz čl. 72. i 72 a) odnosno b) kada govorimo o pravu na branitelja na teret proračunskih sredstava kojeg ima već uhićenik u određenim situacijama, to podržavamo, ne možemo ne podržati jer je to obveza RH. Međutim zakonodavac odnosno predlagatelj zakona ima potpuno različit pristup u slučaju čl. 72. i čl. 72 a) jer u čl. 72 a) kažete da je dosta da okrivljenik izjavi da nema sredstava da bi mu se priznala pomoć dok u čl. 72. kažete da taj okrivljenik to mora učiniti vjerojatnim. Moj prijedlog bi bio i držim da je to ispravno, da se ovo treba ujednačiti i da ista praksa treba biti u oba slučaja. Slijedeća stvar koju svakako ne mogu podržati je činjenica da ukidate uvodne govore. Ako pročitate obrazloženje prijedloga zakona kada govorite o uvodnim govorima, vidjet ćete da ih opisujete kao kratke, kao uvodne govore koji ustvari bude par riječi od strane optužbe, par riječi od strane obrane i ti je to. Ali ako je tome tako, onda tvrdnja da se uvodnim govorima oteže postupak, uopće ne stoji. A kao netko tko je zastupao u kaznenim postupcima, nekad kao punomoćnik privatnog tužitelja, nekad kao branitelj, mogu reći da uvodni govori itekako imaju smisla. Pogotovo kada se nalazite u poziciji branitelja jer vam uvodni govor ponekad daje mogućnost da u jednom kratkom uvodnom izlaganju, sudu objasnite svoju poziciju i objasnite zbog ćete postupak, neću reći voditi jer sud vodi postupak a ne jedna ili druga strana ali gurati u određenom smjeru, da objasnite zbog čega ćete predlagati određene dokaze, da objasnite zbog čega ćete dokaze predlagati u određenom slijedu. I kada imamo tu vidu, kada je jasno da ukidamo pripremno ročište, što je u redu osim tamo za 15 g. i više kad ono može biti ako je potrebno, ostavite uvodne govore. Tih 10 minuta za tužitelja ili obranu, neće otegnuti kazneni postupak a u određenim situacijama su obrani itekako potrebne jer kazneni postupak je za razliku od parničnog postupka još uvijek dominantno usmeni, oralni postupak, daje mogućnost obrani da na jednom mjestu odgovori na ono što je u optužnici i to predoči sudu u jednom neposrednom postupku. Mislim da ništa ne košta a da je za postupak dobro. Naravno da ove dvije primjedbe koje sam iznio ne bi bile dostatne za konačno protivljenje zakonu, ima toga još.

Mislim da bi na to trebalo obratiti pozornost i da bi to do konačnog prijedloga zakona trebalo ispraviti. To je vjerojatno propust, siguran sam da će biti korigirano. Međutim sada dolazimo do onog što je sistemski problem ovog zakona, to je Visoki kazneni sud. Više puta sam govorio o Visokom kaznenom sudu, da se ne ponavljam, reći ću samo par osnovnih informacija o njemu, poštovane kolegice i kolege on je nepotreban. Vrhovni sud RH pogotovo sada kada smo se potpuno jasno odlučili da Visoki kazneni sud rješava samo o žalbama protiv odluka županijskih sudova, znači postoji drugostupanjski sud samo za županijske a ne i za općinske, to jasno brišemo člankom 6.-tim ovog zakona. Kada smo to dakle definirali, kada je to potpuno jasno, tada je jasno da Vrhovni sud na svom kaznenom odjelu nema problema sa zaostatkom predmeta koje bi trebalo prebaciti na Visoki kazneni sud. Poštovane kolegice i kolege, od zaostataka na Vrhovnom sudu, parnični predmeti, građanski predmeti čine preko 95% zaostataka, kazneni predmeti čine samo 5% zaostataka.

Kada znamo da neke žalbe prispijevaju recimo danas ili sutra pa potpuno je jasno da se one ne mogu riješiti do kraja godine, potpuno je jasno. Znači Vrhovni sud je u kaznenim stvarima potpuno kurentan i potrebe za visokim kaznenim sudom s te strane nema. Neću sada ulaziti u političke razloge njegovog osnivanja ali reći ću da je on sa pravne i logične strane nepotreban. No jasno mi je da je vaš stav drugačiji i taj stav ste izrazili u ovom zakonu, Zakonu o sudovima.

Naime, sada ćemo i u članku 6. i u članku 7. zakona znači i u članku koji se odnosi na Visoki kazneni sud i u članku koji se odnosi na Vrhovni sud imati da ti sudovi odlučuju u trećem stupnju o žalbama protiv odluka donesenih u drugom stupnju kada je to propisano zakonom. A drugdje zakonom osim u prijelaznim i završnim odredbama nije propisano da to odlučuje Visoki kazneni sud. Razmotrite tu odredbu, ne morate u cjelini, ne morate u dijelu koji se odnosi kada je to dopušteno na treći stupanj vezano uz odluke koje su u prvom stupnju donosili općinski sudovi ali kada se radi o kaznama dugotrajnog zatvora, kada se radi o potvrđivanju kazne dugotrajnog zatvora ili o preinaci što se iznimno rijetko ako ikad događa treći stupanj bi trebao biti Vrhovni sud. I to mislim da je logično i u tom kontekstu predlažem da se to vrlo jasno propiše. Ako ostaje Visoki kazneni sud barem za 490, mislim da je to stavak 1., točka 1., dakle kada se radi o izrečenoj kazni dugotrajnog zatvora u trećem stupnju bi morao odlučivati Vrhovni sud da imamo potpunu kontrolu i da mu se ipak, ipak ostavi jedna konkretna zadaća u kaznenim predmetima. Kao što sam već rekao ne možemo podržati Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku iako ćemo prethodna dva zakona podržati a u pojedinačnoj raspravi ukazati ću vam i na nekoliko nedostataka u njima za koje sam uvjeren da se mogu popraviti do drugog čitanja. Hvala vam lijepa. Nije nazočan. U ime Kluba zastupnika HNS-a kolega Stjepan Čuraj. Nije nazočan. U ime Kluba zastupnika HSU-a, Nezavisnih zastupnika, SNAGA-e i Nove politike, poštovani kolega Marko Vučetić. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene kolegice i kolege, predstavnici ministarstva. Danas raspravljamo o setu zakona koji se tiču nasilja. Kao što smo čuli nasilje je ozbiljan problem i on, taj problem ima mnoge dimenzije. Jedna od dimenzija je pravna dimenzija i upravo danas je ona, ta dimenzija tema naše rasprave ali i našeg zalaganja da hrvatskoj javnosti uputimo nekoliko promišljanja, misli i naših temeljnih opredjeljenja vezano za problem nasilja odnosno našeg zalaganja da društvo postane nenasilno. U raspravi je već više puta prepričan i ukratko izložen na intencija i sadržaj ovih izmjena, izmjena ovog seta zakona. Pokušalo se na više načina i definirati nasilje i nasilnika kao i žrtvu i naše makar opredjeljenje da smo na strani žrtve. To nitko nije negirao. Međutim, nasilje ima i još jednu drugu dimenziju. Ta dimenzija je antropološka, ta dimenzija je povijesna, ta dimenzija je misaona. Ona ovisi o tome ne što o nasilju kažemo nego kako se prema nasilju odnosimo. Prema nasilju se možemo odnositi tako da stanemo verbalno protiv nasilja a da svojim životom i kriptama koje smo u životu napravili podržavamo nasilje. U replici ministru pravosuđa sam postavio pitanje proizlaze li ovi zakoni i jesu li motivirani ratifikacijom Istanbulske konvencije. To sam s razlogom postavio upravo zbog toga što je ova ratifikacija Istanbulske konvencije vidjela i razotkrila mnoge kripte koje postoje u hrvatskom društvu. Kripta nije ništa drugo nego sadržaj s kojim smo mi identificirani, to je onaj sadržaj kojem mi možemo djelovati na način paralelne povijesti. To znači da u društvu institucijama se možemo zalagati protiv nasilja, ali da zahvaljujući identifikaciji sa našom kriptom ustvari promoviramo nasilje. Jedan od oblika nasilja kada se raspravljalo o ratifikaciji Istambulske konvencije je bilo zastrašivanje javnosti tzv. rodnom ideologijom. Te rodne ideologije nema, to je potrebno reći. Rodna ideologija postoji isključivo kao kripta, kao ono nesvjesno, kao onaj identificirajući sadržaj i dalje kod onih koji nisu u stanju susresti se s istinom, niti povijesnom, niti pravnom, ali niti istinom nasilja. Ukoliko se naše pravosuđe ne može susresti s istinom nasilja i promovirati nenasilje ono će i dalje djelovati disfunkcionalno i podržavat će mnoge nesvjesne kripte, omogućavat će da mnogi građani RH budu javno protiv nasilja, a da u svojoj kripti, svom životu, svom stranačkom životu, svojim politikama, obiteljskim zajednicama, religijskim zajednicama na svjesnoj ili nesvjesnoj, podsvjesnoj razini promoviraju govor, sadržaj i zakonitost nasilja. Jel kako drugačije objasniti disfunkcionalnost sudova? Kako drugačije objasniti da nama žrtve nasilja da se prema nama odnose s nepovjerenjem? To nepovjerenje se manifestira u tome da žrtve nasilja nama nemaju ništa reći. Nemaju nam ništa reći zato što taje ono što im se dogodilo. Zbog čega taje? Zbog toga što smo mi kao društvo oslonjeni prema kripti koja promovira nasilje, ali to nasilje pokušava iskazati nekim pozitivnim pojmovima kao što je domoljublje, kao što je suverenitet, kao što je ugroza granica i kao što je opredjeljenje za tradicijske ili religijske vrijednosti. Ako se na takav način djeluje u jednom društvu onda je jasno da imamo povijest kojoj kao država, društvo ne pripadamo, a to je povijest zakona koji će djelovati isto kao mrtvo slovo odnosno ti zakoni nama neće ništa reći. Mi ove zakone možemo usvojiti ali ako ovi zakoni ne budu mijenjali hrvatsko društvo i ako ovi zakoni ne budu djelovali u sudskoj praksi na način da ohrabruju žrtvu i da osuđuju nasilnika i da nasilnika definiraju ili makar da ga se promatra onako kako sam to rekao, nasilnik je prazno mjesto. To je mjesto na kojem je mogla biti ljudskost, ali nije zbog neke kripte u kojoj je nasilnik identificiran i žrtvu prepoznaje kao onu koja nije vrijedna njegovog ljudskog odnosa nego je vrijedna jednog nasilničkog odnosa. A ono što predstavlja vrijednost u njegovom životu podudara se s društvom koje šuti. Društvo koje šuti pred nasiljem je društvo koje promovira nasilje, društvo u kojem parnice, sudske presude ne dolaze zbog toga što su otišle u zastaru je društvo koje promovira pravno nasilje i koje promovira jednu alternativnu ili paralelnu povijest u kojem građani neće biti zaštićeni. To je društvo koje može stati uz žrtvu, ali to je društvo kojem žrtva ništa ne govori i to stanje u žrtvu je zapravo licemjerno stanje jer nije ništa drugo nego glasno govorništvo i uspostavljanje ortaštva s nasilnikom. Svaki put kada netko ustane protiv žrtve, svaki put kada žrtva zbog pritiska sredine u kripti koju je društvo stvorilo nije u stanju izreći traumu, nije u stanju izreći istinu kojoj je bila izložena, a to je istina nasilja mi kao društvo smo kapitulirali. Ljudi koji se ne mogu sastati s istinom i koji ni danas nakon ratifikacije Istambulske konvencije u Istambulskoj konvenciji ne vide dokument koji ustaje protiv nasilja nego vide dokument koji ustaje protiv njihovih religijskih i političkih oblika, ja ih nazivam kapitulantima pred logosom. Ulica bi ih nazvala budalama. Budale ili kapitulanti pred logosom su oni koji nisu u stanju prepoznati i zalagati se za nenasilje i za nenasilne politike i za nenasilne institucije. Institucije koje nisu u stanju sankcionirati nasilnika i koje nisu u stanju, ono o čemu je govorio kolega Grbin, dovesti ne samo do kažnjavanja nasilnika nego do toga da se nasilnik rehabilitira, da on povrati onu ljudsku dimenziju da ne bude više prazno mjesto na kojem bi se trebala odigravati dinamika ljudskoga ali se nije odigravala, to je društvo koje i dalje govori govorom nasilja. Jel ako u onome koji je osuđen za nasilje mi neprestano promatramo nasilnika onda je to opet odraz naše nesvjesne i podsvjesne kripte da promoviramo nasilje jel nećemo u onome tko je sankcioniran zbog nasilja, nećemo mu omogućiti da povrati svoju palu ili nedostajuću ljudskost nego ćemo ga neprestano promatrati kao nasilnika kao osuđenika. Ista razina je i razina kada unaprijed osuđujemo nekoga i kada ga promatramo kao onoga tko je prekršio zakone, a našom voljom ga osuđujemo i presuđujemo. Sve je to govor jednog društva koje je razapeto, društvo koje se nalazi u razapetosti između neistine i nasilja, a ne u jednom stanju prirodnog kontinuiteta između istine i nenasilja ili mira. Ukoliko nismo u stanju razvijati te mirotvorne politike onda smo društvo koje vrši samo jednu transmisiju ili društvo koje neprestano prenosi različite nasilne situacije. Društvo koje prenosi nasilne situacije koje je opredijeljeno za nasilje se prepoznaje svugdje pa i u raspravama. Oni koji provociraju, koji iznose neistine koje žele u jednoj kontroliranoj sredini djelovati kao grubijani nisu ništa drugo nego glasnogovornici nasilja i oni su uspostavili ortaštvo s nasiljem. Upravo zbog takvog ortaštva s nasiljem mi ne djelujemo kao država nego djelujemo kao polu država koja donosi dokumente, ti dokumenti među kojima su i zakoni i naše javne politike budući da se nalazimo u europskom prostoru nas odmiče od nasilja, ali nas ne dovodi u potpunosti do toga da postanemo nenasilno društvo jel društvo koje po Direktivi nekog tijela ili EU usvaja zakone koji se neće provoditi, koji će i dalje traumatizirati i stigmatizirati žrtvu nije društvo, društvo koje će u jednom činu nasilja promatrati spektakl, izlazak na ulice i presudu ulice, nije zrelo društvo, pogotovo ukoliko sudovi sude po presudi onoga što je na ulici izrečeno, to je opet kripta nasilja. Mi neprestano se trebamo zalagati da izađemo, da demistificiramo, da dekodiramo, da u potpunosti razotkrijemo ove kripte nasilja koje postoji u hrvatskom društvu, kripta nasilja je u obitelji, kripta nasilja je u strankama može bit prisutna, može biti prisutna u individualnim povijestima i u nemoći žrtve jel ona nema nama što reći jel mi razumijemo isključivo govor nasilja i nasilnika, to je tužna istina koja je na razini antropologije i na razini naše nemogućnosti da se etički otvorimo prema drugome jel mi se sad ne otvaramo etički prema drugome nego je, bojim se ovaj set zakon donesen zbog toga što je došlo do ugroze određenog političkog ili stranačkog statusa. Zbog govora ulice i konkretnog nasilja koje se dogodilo i koje je senzibiliziralo javnost da izađe na ulice i da progovori o problemu nasilja ukoliko mi odgovaramo donošenjem zakona koji su motivirani isključivo govorom ulice onda ovi zakoni neće rezultirati posljedicama koje su u njemu sadržani zato što intencija zakona onda nije da izađe na kraj s nasiljem i da zaštiti žrtvu nego je intencija ovih zakona da se očuva politička moć ili da se spriječi politička šteta, ne društvena šteta. Mi ne možemo očekivati pozitivne posljedice ukoliko su uzroci bili negativni, a negativni uzroci su svakako ukoliko nasilje iskorištavamo, instrumentaliziramo zbog toga da bi politički opstali. Mi se protiv nasilja trebamo boriti da nasilje ne opstane, protiv nasilja se trebamo boriti da nas, zbog toga da nasilje nestane, protiv nasilja se trebamo boriti da razotkrijemo i prepoznamo sve one koji u sebi nose kriptu nasilja, sve one koji su u svom, ministar je rekao, u biću zakona, ja ću reć u antropološkom biću, identificirani s nasiljem, bilo da se to radi o nasilju nad istinom, bilo da se radi o fizičkom nasilju, bilo da se radi o spolom nasilju i imajmo na umu da naše pozivanje primjerice na osudu spolnog nasilja koje se dogodilo u Domovinskom ratu i koje još uvijek nije sankcionirano, ono nije sankcionirano zbog toga što mi ne izlazimo na kraj s nasiljem i nismo u stanju izaći na kraj konkretno kad je o ovom riječ, sa silovanje, jel da smo u stanju sankcionirati silovanje bilo gdje onda bi silovanje sankcionirali i ono koje se dogodilo u Domovinskom ratu, to je paradoksalna situacija da oni koji su identificirani sa unutarnjom kriptom, dakle kriptom vlastitog nasilništva kojom je posredovano putem nekakvih velikih priča koje se nazivaju mete naracije koje mogu doći putem bolesne religioznosti ili putem bolesne projekcije vlastitog ega u društvenoj sredini da se promatra putem Mesijanskog kompleksa, nije ništa drugo nego posljedica glasnogovorništva il ono što sam nazvao ortaštva s nasiljem. Dokle god djelujemo na razini ortaštva s nasiljem mi ćemo biti polu država, država koja nije u stanju djelovati putem zakona, a svi oni koji djeluju u stanju polu države i koji projiciraju vlastiti ego oni su kapitulanti pred logosom ili ono što bi ulica rekla to su budale, ali opasne budale zbog toga što su uspostavili ortaštvo s nasiljem. Ako to ne shvatimo, mi smo društvo koje je osuđeno na propast.

Ako nismo u stanju zaštititi građane, ako nam žrtve šute, ako je šutnja žrtve i tišina žrtve takva da žrtva godinama je u takvoj situaciji, takvom stanju, ne da nema ništa nama reći, nego da nema ništa ni sebi reći, da sebe ne promatra kao žrtvu, nego da sebe promatra kao fizičko tijelo s kojim netko ima pravo gospodariti, kao fizičko tijelo koje je potpuno obeslobođeno, mi nemamo demografski problem, mi imamo antropološki problem, mi postajemo zemlja, postajemo država bez građana i postajemo država u kojoj su ljudi postali samo mjesto ili koji su postali spremišta kripti koji u konačnici kriju nasilje, nasilje prema žrtvama silovanja, nasilje prema o, nasilje prema članovima obitelji, nasilje prema nacionalnim manjinama, nasilje prema ženama i svim stradalnicima Domovinskog rata, ne možemo odvajati nasilje od jednog vida nasilja od drugoga, ili smo glasnogovornici nasilja, pa branimo svo nasilje ili smo zagovornici ne nasilja.

Prelazimo na pojedinačne rasprave, poštovani kolega Peđa Grbin, izvolite kolega. Ovaj zakon, odnosno ovi zakoni koje imamo pred sobom, a ja ću se najviše koncentrirati na Kazneni zakon plod su pritiska javnosti. I to je činjenica. I koliko god taj pritisak javnosti možda u ovom zakonu i nije toliko opasan jer su ove promjene korisne, jer se radi o posebnom, pogotovo kada govorimo o kaznenom djelu silovanja, o posebno osjetljivom kaznenom djelu koje ne samo u Hrvatskoj već i drugdje oštrije kažnjavati, a u duhu onoga što je govorio kolega Vučetić, ako ovo postane praksa da se na svako medijski jače prikazano kazneno djelo odgovara pooštravanjem kazni u Kaznenom zakonu onda mi nećemo napraviti ništa već samo štetu. Više puta sam ovdje govorio pa i kad se radilo i o Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, možda je potpuno blažio i možda neprimjereni primjer ali je u biti pravilo isto o kojoj god kazni se radi, nije za prevenciju odlučna kazna nego izvjesnost da će ta kazna nastupiti. Danas sam imao prilike razgovarati sa kolegama i iz županijskih i općinskih i Državnog odvjetništva RH, razgovarali smo o kazni i kolege koji zastupaju optužbu koji se trude da kazna bude što veća, kažu da su znanstvena istraživanja pokazala da kazne preko 7 godina zatvora u stvari gube svrhu. Da osobi kojoj je zapriječeno nekom kaznom je gubitak slobode na 5 ili 10 godina u osnovi kada se sa njime suoči gotovo isti, a mi smo cijelo 20. stoljeće, kraj 19. i 20. stoljeća posvetili borbi za rehabilitaciju počinitelja kaznenih djela, za njihov povrat u društvo, da bi se danas na početku 21. stoljeća sve više i više okretali retribuciji. A zašto? Na to odgovor mora dati svatko od nas. Da li će meni ili nekome drugome biti bolje zato što je netko umjesto 20 dobio 40 godina zatvora, neće. A što ćemo mi dobiti kad netko nakon 25 ili 30 godina izađe iz zatvora, dobit ćemo potpuno disfunkcionalnog člana društva koji se u normalnim okolnostima i normalnim životnim situacijama ne može snaći. Ovi zakoni koji su tu pred nama, isključujem naravno Zakon o kaznenom postupku o njemu sam već govorio, ali koncentriram se na ova dva su, pogotovo kada govorim o Zakonu o sprječavanju nasilja u obitelji, dobri. Dobri su, ali nemojmo dopustiti da ovo postane praksa jer ćemo onda dobiti upravo ono o čemu je govorio kolega Vučetić, a ja ću to pokušati pojednostaviti i nemojte se kolega ljutiti. Ali mi na nasilje odgovaramo nasiljem, a to nikada nije završilo dobro. Mi koji smo polagali kazneno pravo znamo koje su svrhe kažnjavanja. I kada smo učili kazneno pravo retribucija se navodila kao jedna od svrha kažnjavanja, ali uvijek, uvijek u drugom ili trećem planu. Rehabilitacija, specijalna prevencija prema pojedincu da više ne čini kaznena djela i generalna prevencija prema društvu drugima u društvu da ih se odvrati od počinjenja kaznenog djela su ono što nas treba voditi. A tu sada dolazimo do druge poruke i tu mi je jako drago što ste se složi sa mnom gospodine ministre, a to je da kazneno zakonodavstvo dolazi na kraju priče. I mi se onda kao društvo moramo zapitati što smo napravili da spriječimo da pojedini slučaji, da pojedine situacije dođu u doseg kaznenog zakonodavstva. Sigurni telefoni, sigurne kuće, pomoći obiteljima koje su razorene nasiljem to su sve stvari u koje bi trebalo uložiti više energije, više truda, ne nužno iz vašeg resora, ali vi ste ovdje pa zato morate sve ovo čuti koje bi spriječile da mi danas govorimo o ovome jer mnogih slučajeva i silovanja i nasilja u obitelji itd., ne bi bilo da se na drugi način radio i pristupalo. Nikada, to je činjenica, nikada nećemo svakoga odvratiti od toga da čini kaznena djela, ne možemo, zato kazneno zakonodavstvo, zato represivni aparat države moramo imati, zato moramo imati zatvore, ali moramo se truditi i to mora biti naš cilj da ovo o čemu danas raspravljamo bude iznimka, a ne pravilo. Da ovo ne bude najvažnije sredstvo borbe protiv nasilja u društvu, a bojim se i opet ponavljam, niste vi krivi za to gospodine ministre, ali Vlada koje ste član je. Ovo je prikazano kao ultimativna mjera borbe protiv nasilja, protiv silovanja, protiv zlostavljanja itd., a to nije, to nije. Druge mjere moraju imati prioritet. Dopustite mi sad da i pokažem par konkretnih primjedbi za koje bih vas molimo da ih ispravimo do drugog čitanja zakona. Nije predmet ovog zakona, ali za drugo čitanje bi mogao biti, nije vaša greška. Krađa kako je nekada bila razdvojena na nekoliko članaka, pa imamo Članka 228. KZ teška krađa. I onda smo u Članku 245. popisali tko je ovlašteni tužitelj, pa nam se dogodilo da ako je došlo do krađe unutar obitelji za jedan segment je, se goni po službenoj dužnosti, a teška krađa ako je unutar obitelji se uvijek goni po privatnoj tužbi. Znači za teže kazneno djelo imamo privatnu tužbu, za lakše kazneno djelo imamo ovaj, po službenoj dužnosti, molim vas da to pogledate, ja mislim i u duhu svega ovoga što smo govorili da bi ipak nekad i za krađu unutar obitelji pogotovo ako se radi o krađi velike vrijednosti što je predviđeno da je po službenoj dužnosti ako se radi o teškoj krađi trebala biti službena dužnost, a ne ostaviti baki u najgoroj situaciji baki koju je jedan unuk okrao, da ako želi pokrenuti postupak, mora ići pred sud. Tako da vas molim da to ispravite. Slijedeće na što bih vam ukazao je čl. 3. znači kojim se mijenja čl. 87. pobrojali ste osobe, stručni radnik koji obavlja poslove iz djelatnosti socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja. Zdravstvo, zdravstvene radnike smo stavili u posebno kazneno djelo, ali njihova zaštita je manja nego ona koja bi bila da su po uzoru na radnike u socijali, odgoju i obrazovanju stavljeni u čl. 87. st. 3 kao službene osobe pa vas molim da razmotrite da se tu nađu i zdravstveni radnici. Samo jedan primjer ću vam dati, liječnik na hitnoj pomoći u kasnim noćnim satima, po mojem mišljenju, daleko izloženiji nego osobe koje su ovdje navedene, bez obzira na recentne situacije koje smo imali i mislim da zaslužuje takvu zaštitu. I za sam kraj, čl. 7, čl. 118. nasilje između bliskih osoba, uvijek minimalna kazna od 3 godine. Ne mogu se složiti sa onima koji zahtijevaju da se sucima oduzme pravo da u konkretnom slučaju donose konkretne odluke. To smo svojedobno napravili sa zlouporabom opojnih droga pa smo za jednu stabljiku marihuane koju je osoba uzgojila imali zapriječenu kaznu minimalno 3 godine što je sa sudskim ublažavanjem moglo ići na 2, a nije moglo biti uvjetne.

Kolega iz državnog odvjetništva mi je ispričao situaciju. Šogori žive pod istim krovom, po ovom zakonu, bliske osobe kad žive u istom kućanstvu. Posvađali su se tijekom rada u polju, ovaj ga je udario lopatom, došlo je do prijeloma kosti šake, to se kvalificira kao teška tjelesna ozljeda. Nikada prije se nije vodio protiv njih kazneni postupak, radi se o ekscesu, radi se o situaciji koja će se među njima ispraviti, koja nije rezultirala, srećom, drugim ekscesima. Po sadašnjem zakonu, to je skoro pa bagatelno djelo. Po ovom zakonu koji ste predložili, oni su bliske osobe. On ako je oglašen krivim, po zakonu, 3 godine najmanje kazna, a to ne može biti, to ne može opstati.

Zahvaljujem poštovani kolega. Slažem se s vama u ovom dijelu u kojem govorite da drastičnije sankcioniranje nužno ne dovodi do prekida nasilja. Istina je, ukoliko samo sankcioniramo nasilje, a ne uspostavljamo mehanizme koji će djelovati na način da se rehabilitira onoga koji je nasilje počinio i da ga se udalji od nasilja, a to nije samo područje pravosuđa, nego je to područje društva i mnogih drugih institucija, od religijskih zajednica, socijalnih službi do stupnja vrijednosti i nekakvog društvenog kodeksa koji tu postoji. Mi ne da nećemo izaći iz nasilja nego ćemo napraviti novi krug. Nasilje teže sankcioniramo, a onda će i počinitelji činiti teže nasilje jer znaju da im slijedi teža sankcija. Bojim se da smo na tom putu.

Sjedinjene države, s jedne strane i njihova ogromna kaznena, pardon zatvorska populacija sa nevjerojatnim stupnjem povrata, a s druge strane, Švedska, Danska, pa u velikoj mjeri i Hrvatska, u velikoj mjeri i Hrvatska, koja je godinama gradila politiku postupanja prema počiniteljima kaznenih djela koja se zasnivala na rehabilitaciji koja nema ni blizu takav stupanj povrata. Počinitelji kaznenih djela u Hrvatskoj se ne vraćaju tek tako, ne, u jednom dijelu da, u jednom dijelu da, ali dobar dio počini jedno kazneno djelo, odsluži kaznu i nakon toga više ne čini.

Poštovani kolega Grbin, vi kažete da su izmjene i dopune ovih četiriju zakona plod pritiska javnosti. Zalažete se za manje kazne, a preporučate zapravo koliko sam razumio, edukacije, sigurnosne telefone, sigurnosne kuće koje bi zapravo spriječila takva kaznena djela. No, treba se prisjetiti da možda u nekim vremenima prije nije bilo sličnih stvari kao što su danas, a to je influencija socijalnih mreža, pa i kaznenih djela koja se zapravo počinju i zbog takvih socijalnih mreža u društvu i to su nove pojave na koje Vlada u ovom slučaju, društvo, reagira pa izmjenom i dopunom ovih zakona. Konkretno, recimo kroz izmjene i dopune Zakona o kaznenom postupku, određene stvari se modificiraju kako se postupci ne bi odugovlačili, odnosno kako bi se oni kao takvi skraćivali, poslala poruka javnosti.

U životu kazneni zakoni uvijek kaskaju za realnošću. Vi ste prvo morali imati audiovizualna sredstva snimanja zvuka i slike da bi mogli imati kaznena djela koja se čine neovlaštenim snimanjem, neovlaštenim slikanjem, itd. Ali u ovom konkretnom slučaju i vi i ja znamo da dok se nije počelo prosvjedovati, dok se nije počelo i to nije samo RH izuzetak, pokret je diljem svijeta se pokrenuo, mi tu zbog nasilja nad ženama, zbog seksualnog zlostavljanja RH je samo jedan komadić, kotačić u tom pokretu, da nije bilo tog pokreta, ovog zakona vjerojatno ne bi bilo i to su činjenice, nije to nužno samo po sebi loše, ali ako nekritički pristupamo svakoj inicijativi i svakom pritisku, tada ćemo doći u probleme. Zahvaljujem kolegi Grbinu na odgovoru. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Maras nije nazočan, poštovani kolega Marko Vučetić, izvolite kolega. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče HS, budući da sam u raspravi u ime kluba glavninu toga izložio, a da mi sadašnja pojedinačna rasprava u stvari služi kao jedno iskustvo kako bi se žrtva mogla osjećati u društvu koje promovira nasilje, a ne prava žrtve, to nekako odgovara sadašnjoj situaciji u ovoj sabornici, ima nas malo, a i oni koji smo tu uglavnom se ne čujemo i ne razumijevamo se. Nerazumijevanje nasilja je podržavanje nasilja, to sam rekao, mi u ovoj našoj raspravi bi trebali shvatiti da ne smijemo napraviti lom i radikalizirati društvo tako da teoriju udaljimo od prakse, pokušat ću biti konkretniji. U teorijskom smislu imamo pojmove, pojmovi odgovaraju onome što mislimo, primjerice kad netko misli obitelj onda ne misli nasilje jel obitelj ne sadrži nasilje, veza između pojma i misli ili predmeta je nužna, a kako ćemo mi neki pojam objasniti, kako ćemo ga, kojim ćemo ga riječima izreći, to nije nužno. Dakle, ako netko doživljava nasilje u obitelji to nije obitelj i trebao bi taj pojam ugasiti. Oni koji doživljavaju nasilje u obitelji nemaju obitelj, onoga koga su roditelji ugrozili, istukli, pretukli ili djeca koja su financijski iskoristili roditelje da nemaju, ti roditelji da nemaju djecu odnosno ova djeca nemaju roditelje. Nemojmo robovati društvenim normama, nego robujmo onome što je logično, što je istinito i što je praktično. Teorija nam kaže da obitelj nije mjesto u kojem se događa nasilje, ako se događa nasilje, to nije obitelj. Na praktičnoj razini izađimo iz takve zajednice. Društvo koje će se zalagati za obitelj na ovoj razini, samo na razini riječi, ne više ni pojma, nego će se zalagati za to da može izložiti nekakvu statistiku, obitelj nema statistiku, obitelj ima nužnu vezu između pojma i između onoga što se misli, u misli o obitelji nije sadržano nasilje, u misli o zdravoj partnerskom odnosu nije sadržano silovanje, u misli o zdravom društvu nije sadržano i ne postoji mogućnost da ulica donosi zakone, ja ne znam zbog kojih motiva nastaju zakoni, a ako zakoni su motivirani zbog toga što se događa na ulici, onda ovo nisu zakoni, nego su ovo nastavak ili jedna epistemološka, epistemološki produžetak onoga što se na ulici događa, dakle oni, jedno od grubljih susreta s realnošću hrvatske politike je sadržano u tome primjerice kad se kaže da u HS, konkretno parlamentu ne trebaju teoretičari, a recite mi tko bi to trebao biti? Ako praktičari postoje u HS onda su oni izvori korupcije, teoretičari su oni koji imaju mogućnost sagledati situaciju iz više, s više razina, nisu sačuvani i sadržani u praksi, praksa proizlazi iz ovih zakona, iz onoga što mi tu donesemo. Ako u ovom HS nemamo teoretičare, znate kakva će nam praksa biti? Ovo će biti država kako sam je maloprije nazvao, kapitulanata pred logosom, ovo je mjesto u kojem trebaju biti isključivo teoretičari da bi nam praksa izvan ovog mjesta odgovarala tome, da bi nam praksa bila takva kad netko kaže obitelj da zna da tu nema nasilja, ako ima nasilja nema obitelji, kad netko kaže da se radi o partnerskom odnosu da tu onda nema nasilja, silovanja i izrabljivanja, kad netko kaže briga ili javni djelatnici, službenici, socijalni, učitelji, nastavnici, da tu nema pokušaja da ih intelektualno ili na bilo koji način unizimo. Mislim da je naš govor o nasilju govor sredine koje nužno treba jednu racionalnost, to je sredina koju nužno treba logoizirati, ne učinit je samo logičnom nego joj dati jedan umski sadržaj, sadržaj smisla. Nasilje, maloprije sam nasilnika odredio kao onoga koji je samo prazno mjesto gdje se trebalo odigravati ljudskost, a te ljudskosti sad nema. Nasilnik je i još nešto drugo, to je snaga ili sila koja želi zagospodariti s drugim bićem kao slobodom i kao predmetom. Najstrašnije što se čovjeku može dogoditi je da postaje predmet, čovjek postaje predmet, to, danas sam se 2-3 puta referirao na Istambulsku konvenciju, to ću i danas, kad je bila rasprava o tome, o Istambulskoj konvenciji, mnogi su se pozivali na savjest i da im se dopusti da glasuju po savjesti, pa savjest nije mjesto na kojem ćete vi pronaći otuđenog sebe, nije mjesto na kojem ćete vi pronaći, kao što je ovaj čuvar državnog pečata, u kojem ćete pronaći čuvara vlastite tjeskobe, straha i nemogućnosti da se suočite s društvom, savjest je mjesto koje nam jamči i daje nam mogućnost da budemo radikalno individualni da budemo radikalno različiti od svega što se oko nas događa, to je savjest. Savjest nema autoritete. Ako slijedite autoritete, ne slijedite savjest. Savjest je ono što se odigrava u našoj nutrini i što nas unutra obvezuje. Ako mi preslikamo ono što se odigrava u savjesti na društvo, onda ono, to bi odgovaralo nekakvom sustavu etičkih normi, odnosno moralnih vrijednosti. Društvo koje nema etičkih normi, društvo koje nema moralnih vrijednosti je društvo koje se ne može susresti sa samim sobom. To je društvo koje sebe prebrojava. Ja u ovim našim srceparajućim patetičnim zazivanjima i slomovima koji na individualnoj razini doživljavamo za mikrofonom kad govorimo o demografskoj obnovi, upravo vidim to. Vidim izaslanike onih koji nisu u stanju se susresti s društvenom normom i etičkom vrijednošću. Problem hrvatskog društva je ponajmanje problem demografske obnove jer demografska obnova i demografski rast je prebrojavanje. Društvo, matematika se ne odnosi prema etičkoj normi, ljudskost nije nešto što se prebrojava. Ljudskost je vrijednost koja se neprestano ostvaruje. Može nas biti jedno, dvoje ili troje, ali ako je to zajednica u kojem postoji nekakva etička vrijednost, ako je to zajednica u kojoj se distribuiraju ili emocije, kad je riječ o obiteljskim i partnerskim zajednicama ili kad se distribuira pravda, to je zajednica koja, za koju je dobro što je živjela jer živi. Zajednica koja izumire, a nema etičke vrijednosti nego ima kripte u sebi pohranjene je zajednica koja nikad nije ni živjela, nego to je zajednica koja služi kao zastarjelo strašilo u suvremenom svijetu. Mi djelujemo kao zastarjelo strašilo u suvremenom svijetu jer otvaramo teme od 41., 91. ili ne znam koju. Otvorimo teme 2019., susretnimo se, anticipirajmo svijet koji će nam doći za 100 godina. To nije svijet u kojem ćemo se prebrojavati, nego to treba biti svijet u kojem ćemo dijeliti, distribuirati i vršiti redistribuciju i pravednosti i vrijednosti i ljudskosti i užitka, što se nalazimo u vremenu zato što smo živjeli. A ne zbog toga što smo patili za onima koje nema. To je najveće licemjerstvo koje sam u politici vidio od svih licemjerstava dosad, a to je zazivanje demografije i demografskog rasta umjesto da zazivamo vrijednosti u kojima ćemo moći susresti se s drugim, a ne metafizičkim neznanjem o drugom. To je ono što se u teoriji naziva u literaturi, metafizičko neznanje o drugome. Kad mi, primjerice ženu promatramo pod vidom metafizičkog neznanja pa joj kažemo što ona treba činiti. Kad pripadnike nacionalnih manjina promatramo pod vidom metafizičkog neznanja jer ne znamo što ni žene ni nacionalne manjine jesu nego iz našeg neznanja im kažemo, trebate biti u kući, trebate rađati ili kad ste već u Saboru, nemate pravo glasovati jer imate umanjena prava. metafizičko neznanje o drugom postoji i prema vjeroučiteljima. Mi možemo raspravljati o tome je li oni trebaju biti u školi. Ja primjerice smatram da ne trebaju, ali ako jesu u školi, trebaju imati sva prava kao i ostali nastavnici. Zašto? Zato što ne smiju imati metafizičko neznanje o drugima. Oni dok jesu u školama, jesu nastavnici, imaju sva prava i imaju prava štrajkati. Ako je to potrebno, a ako nemaju prava štrajkati, onda ne mogu ni štrajkati zato što nisu slobodni jer im je to netko uskratio. Njihov problem onda nije problem nastavničkog statusa nego je njihov problem institucije koje im oduzima ljudska prava i slobode, a u ovom slučaju nažalost, radi se o instituciji koja bi to trebala štiti i zagovarati, a to je crkva. Izvolite. Zapravo sam razmišljao da li da uopće izlazim za govornicu, ali iz poštovanja prema svima koji su diskutirali, želim se zahvaliti. Koliko vidim, popriličan je i konsenzus oko ova 3 zakona, osim Klub SDP-a problematizira Zakon o kaznenom postupku, tu imamo doista različite stavove. Ja ću se svima zahvaliti na raspravi. Ove korisne prijedloge ćemo izanalizirati do drugog čitanja, obzirom na ovakvu podršku klubova koje smo danas dobili, vidimo se vrlo brzo u drugom čitanju jer zapravo svima je interes da ovo što prije stupi na snagu. Potpuno se slažem sa svima i podržavam, zakoni vrlo često i uvijek su slovo na papiru, međutim, moramo zapravo iznaći mehanizme, da oni zažive, da oni postanu život. Da oni ne budu samo, samo nekakva norma koja je propisana, a zapravo život je nešto što je vrlo često nažalost drugačije. I svi ovi mehanizmi, ja bih rekao, bilo je ovdje govorila da je to Vlada radila pod pritiskom, Vlada može netko zvati, je li to pritisak, je li to medijski pritisak, je li to dojam onih djela koja su se baš u određeno vrijeme koncentrirala, Vlada je reagirala upravo ovakvim mjerama kroz ovaj zakon koji propisujemo. Ali, još ću jednom ponoviti. Nije ovo jedino.

To je važno i to je ono što će kako smo rekli, dovesti do toga da ne dođe do nasilja ili ako je ono došlo, da ga se što je moguće više, više da se posvetimo žrtvi, da sve ono što smo propisali zakonima i psihološku i socijalnu i svaku drugu pomoć da pružimo to, kako to bi žrtva što je moguće lakše prošla i kako bi se što lakše vratila u nekakav normalan život. Još jednom hvala svima na raspravi, vrlo brzo se vidimo u drugom čitanju. Zahvaljujem poštovanom ministru. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo o ovoj točki kad se za to steknu uvjeti. Poštovane kolege, s ovime smo iscrpili sve točke dnevnog reda predviđene za današnji dan. Nastavljamo s radom sutra, u 9,30 ujutro sa točkom dnevnog reda Konačni prijedlog Zakona o ovlasti Vlade RH da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora.